Poštovane kolegice i kolege dobro jutro. Sukladno najavi krećemo s: - Prijedlog Strategije poljoprivrede do 2030. Replicirate na moja izlaganja ili na izlaganje koje očekujete?

Molio bih na početku da u ime predlagatelja poštovana ministrica poljoprivrede Marija Vučković objasni prijedlog Strategije poljoprivrede do 2030.g. Izvolite ministrice. A ne vidimo da je stanka jer su silne, ajde ovako, to je povreda, ajde dajte se skoncentrirajte malo. Dakle, digli ste hrpu povreda odnosno replika i kako da sad prepoznamo da je nešto stanka. Dakle, ajde spustite prvo replike pločice, idemo, pa idemo nekim redom. Znači, ko se javlja za stanku? Kolega Petrov. Jel se još netko javlja za stanku? Kolega Hajduković, kolegica Peović, kolega Pavliček. Okej, idemo onda redom, izvolite kolega Petrov. Poštovani, tražim stanku u ime Kluba Mosta povodom ove teme Strategije poljoprivrede RH do 2030.g. Ja bi prvo volio čuti od ministrice objašnjenje zašto ovo nije npr. puni naziv ovoga dokumenta. Prvotni naziv dokumenta bilo je Strategija RH za poljoprivredu od 2020. do 2030., toliko ingeniozno rješenje da budući da smo u 2022. vi ste samo izbrisali od 2020. jer je valjda vrlo neugodno priznati da već 2.g. kasnimo sa ovom strategijom. Postoji cijela lista obećanja HDZ-a, 2016. što će se promijeniti. Obećavali ste novi Zakon o poljoprivredi, što ste točno napravili zadnje 4.g. Zakon o poljoprivredi se mijenjao 28 puta u 30.g., od 2018. otkad ste promijenili Zakon o poljoprivredi ništa od državnog poljoprivrednog zemljišta niste riješili. Što za vas znači vrijeme? Što se u konačnici postigli sa ovim što ste napravili odnosno što niste napravili? Dogodila se depopulacija Hrvatske, pola milijuna ljudi je otišlo iz Hrvatske, poljoprivredne površine su zapuštene, ljudi ih ne obrađuju. Što se točno promijenilo, po čemu je poljoprivredna strategija koju ćete vi danas predstaviti specifična za Hrvatsku? Po ničemu. Nema ih. Ovaj program ste slobodno mogli dati i Zimbabve. Stanka je odobrena. Javio se za povredu Poslovnika kolega Piletić, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče, čl. 238. apsolutno je ponižavajuće slušati zastupnika Petrova kako proziva ministricu za ne donošenje strategije u, od čovjeka koji je dva puta srušio svoju vlastitu vladu. Tada mu nije na pamet pala niti Strategija razvoja poljoprivrede, [[Upadica: Kolega…]] a u njegovom klubu [[Upadica: …molim vas]] gradovi kojima upravlja Most nije donio ni program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta. Kolega Piletić, dobivate opomenu, ovo je bila replika, ovo nije bila povreda Poslovnika i molim vas sada da naravno moram i vama dati povredu Poslovnika, ali da ne napravimo sada opet cirkus i da ne odemo u krivome smjeru, nismo još ni počeli raditi, a već smo ovaj ušli u povrede Poslovnika i zlouporabe u stvari Poslovnika.

Ajde molim vas. Kolega molim vas, pa što je sada? Ajde smirite se. Idemo dalje, kolega Petrov, izvolite. Poštovani kolega, riskirajući opomenu pozivam se na čl. 238., pa da evo čisto da vas upoznam. Ministar iz redova Mosta koji je bio ministar poljoprivrede je prvi koji je dao prvi sustav za navodnjavanje u natječaj GLOG, [[Upadica: Kolega Petrov]] a znate šta se dogodilo s tim GLOG-om, otkad ste vi preuzeli Ministarstvo poljoprivrede [[Upadica: Kolega Petrov dobivate prvu opomenu]] taj sustav nema niti dozvolu uporabnu. Kolega Petrov, dobivate opomenu. Sada vas pozivam, ajde molim vas, postoji mogućnost kroz obrazlaganje stanke da iznese svoje stavove, bit će rasprava, nemojmo kršiti Poslovnik sa tim povredama Poslovnika jer mislim da to više nije simpatično ni našim građanima koji prate sjednicu. Izvolite sada kolega Hajduković. Tražim stanku u ime Kluba Socijaldemokrata kako bi mogli malo razmisliti o ovom prijedlogu, a reći ću vam i zašto. 2016.g. na moje direktno pitanje na Odboru za poljoprivredu tadašnjem ministru Tolušiću kada ćemo razgovarati o strategiji, strategija je gotova, praktički se suše slova, samo što nije.

Da koristim elokventnost ministrice kad kaže ovo je popis lijepih želja, ali nije ni to, nije ni to, tu nema ni smjera, nema ni vizije, nema ni strategije. Pa kolegice i kolege, mene je sramota, sramota što je ova strategija pisana na temelju izvješća Svjetske banke koja je koristila podatke iz 2017. kolegice i kolege, 2017., čak i da nije bilo pandemije stanje u poljoprivredi 2017. i danas ili prošle godine je nebo i zemlja. Pa vidjeli smo vašu strategiju ministrice i kolegice i kolege iz HDZ-a, vidjeli smo Zakon o sjemenu, vidimo Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji predlažete. To je vaša strategija da i ono malo malih i srednjih poljoprivrednika ugušimo, da ostanu samo veliki, da ostane samo GMO. E, to je strategija HDZ-a o poljoprivredi, uništiti i ono malo što ima i kako će se to odraziti na, na demografske prilike u recimo istoku Hrvatske koji i dan danas prilično ovisi o poljoprivredi i pratećim industrijama, katastrofično. Ako smo do sada sahranjivali poljoprivredu, e sad bacamo prvi grumen zemlje ovom strategijom i zbog toga tražim stanku. Dobivate stanku. Idemo sada dalje, kolega Pavliček izvolite. Poštovani predsjedniče, tražim stanku od 10 minuta u ime Kluba Hrvatskih suverenista kako bi još jedanput istaknuli da je hrvatsko selo i hrvatska poljoprivreda u zadnjih 20.g. u potpunosti devastirano. Naime, bojimo se da je i ova strategija samo mrtvo slovo na papiru i lista lijepih želja. Hrvatski poljoprivrednik ima znatno veći postotak izravnih plaćanja u ukupnom prihodu od poljoprivrednika na razini EU, al unatoč tome je nekonkurentan, znači da se nešto već 10-ljećima ne radi dobro. treba napomenuti da će kroz slijedećih nekoliko dana upravo na ovim saborskim klupama doći na red i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu koje je vlada usvojila čini mi se prošli tjedan i sada imate apsurdne situacije na terenu da vam općinska i gradska vijeća užurbano raspisuju natječaj za poljoprivredna zemljišta u vlasništvu države po postojećem zakonu. Hoće li ministarstvo prihvatiti te natječaje ili će zatražiti od tih općina da raspišu po novom zakonu jel dobro znamo da su često upravo u ovim natječajima pojedinci lovili u mutnom, da se igralo u interesu određenih lobija i da se očigledno ponovno ide u tom smjeru, a da zemlja odnosno poljoprivredno zemljište ne dođe u ruke onima kojima je uistinu potrebno, koji su u stanju podići kvalitetu proizvodnje, te osigurati normalno funkcioniranje svoje obitelji. I ova stanka bit će odobrena. Tražim stanku u ime HSS-a i RF-a u trajanju od 10 minuta kako bismo upozorili na još jednu bezočnu manipulaciju podacima, bezočnu manipulaciju statistikom, što je naravno uobičajeno kod HDZ-a, vi ste dobar izdanak tog, te tradicije. Znači govorite i ovdje ćete se vjerojatno time hvaliti o padu uvoza i povećanju izvoza bez da ćete spomenuti kako je došlo do toga, kako je došlo do smanjenja jel uvoza i povećanja izvoza u specifičnoj godini, dakle pada potražnje i pada opskrbnih lanaca i to pada potražnje da se razumijemo u turizmu, kakva poljoprivreda, kakvo povećanje poljoprivredne proizvodnje, uopće je nejasno u ovoj strategiji kako vi mislite doći do tog rasta poljoprivredne proizvodnje od 30 milijardi kuna sa sadašnjih 19 milijardi kuna, možda inflacijom, možda na to računate. Jer mi smo u tom mračnom socijalizmu proizvodili dva put više hrane u gotovo svim kategorijama osim žitaricama, uništili smo prerađivačku industriju, uvozimo znači one namjernice sa dodanom vrijednošću kao što su mlijeko i meso, a izvozimo one s manje dodanom vrijednošću. Zašto ne date barem naputak ili obavezu da onim proizvođačima koji uzimaju znači nekakve potpore da moraju koristiti domaće sirovine. Sramota je da zapravo svojom politikom pogodujete stranim lobijima prerađivačke industrije, a našu industriju već godinama uništavate. Stanka je odobrena. Kolegice i kolege, tražim stanku u ime Kluba stranke Centar i GLAS u trajanju od 10 minuta radi dodatnih konzultacija. Pa evo samo skrenut ću pozornost hrvatskoj javnosti da sam neposredno prije početka današnje sjednice našla ovakvu jednu lijepu drvenu kutijicu na svom radnom stolu, vidim da su takvu kutijicu dobili i neki drugi saborski zastupnici.

Dakle, previše se branite od nečega, a vi trenutno niste tema, tema je prekrasna drvena kutijica koja sasvim sigurno nije bila besplatna i prekrasne grafike koje govore u prilog tome o viziji razvoja hrvatske poljoprivrede, pa zašto nam treba strategija poljoprivrede, pa prilike za razvoj. Možda se na ovakav vizualan atraktivan način htjelo potaknuti saborske zastupnike da malo više pažnje posvete sadržaju i čitanju strategija, pa ću ja reći da žali Bože novca i financijskih sredstava i troška na račun poreznih obveznika u ovakvu jednu promotivnu aktivnost jer to što se tiče same kvalitete Strategije razvoja poljoprivrede ne znači apsolutno ništa. Činjenica je da je poljoprivredna proizvodnja pala, a da su sredstva koja se troše na različite subvencije neusporedivo narasle. I postavlja se pitanje gdje je ta razlika? U čije se novce slila sva silna količina fondova EU i zašto su naša sela nekad plodna i plodonosna danas prazna? To je pitanje o kojem treba raspravljati, a ovakva šarena laža apsolutno nikog neće zavarati. I doista tražim odgovor na pitanje tko se ovog dosjetio i koliko je to sve skupa plaćeno? Idemo dalje, šesta po redu je kolegica Vukovac. Dakle, tražim stanku u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku u trajanju od deset minuta kako bi još jednom ukazala na svu nelogičnost ovog dokumenta kojeg danas imamo na dnevnom redu. Dakle, hrvatsko selo je predugo čekalo ovaj dokument i dobilo nešto što nije povezano niti sa Zakonom o OPG-u, niti sa Zakonom o zemljištu koji je ključan za budućnost hrvatskoga sela, a na kraju krajeva nema niti jedne riječi o tome kako obnoviti devastirani stočni fond u hrvatskom selu, nema niti jedne riječi o tome kako ograničiti potpore dakle … koji Europa sugerira, Hrvatska ne želi prihvatiti, a upravo … odnosno ograničenje iznosa potpora koje se isplaćuju po pojedinom subjektu bi nam itekako moglo pomoći. Nema niti jedne riječi o regulaciji tržišta koja u Hrvatskoj ne postoji, glumimo kao da je to nešto što se ne smije, a sve zemlje to rade, nema organiziranog otkupa poljoprivrednih proizvoda, dakle poljoprivrednici se moraju snalaziti sami pa onda pišu po plotovima prodajem janjad, prodajem med, prodajem jaja što je sramotno i ništa drugo. Nema niti jedne riječi zašto sporo provodimo natječaj iz Programa Ruralnog razvoja i time onemogućavamo našim poljoprivrednicima dolazak do europskog novca. Isto tako upitana je i zelena tranzicija. Dakle, ovaj dokument možda jeste popis lijepih želja, ali za nekoga ko hrvatsko selo ne poznaje i ne razumije i čak ga nije niti uključio u izradu ovakvog bitnog dokumenta. S druge strane moram samo još jednu rečenicu reći, a to je da je upravo ovakav pristup hrvatskom selu doveo do ove drastične depopulacije gdje su stotine tisuća ljudi bile prisiljene napustiti hrvatski ruralni prostor jer za njih na selu kruga nema. Tražim stanku u ime kluba IDS-a od deset minuta da se dodatno konzultiramo zbog nekoliko stvari. Nismo primijetili sustavni pristup u samoj ovoj strategiji i jasne strateške ciljeve, ali ono što me još više brine s obzirom da dolazim iz primorskog dijela Hrvatske, nije to samo u ovoj strategiji i nije to prvi put, najčešće kad se donose neki dokumenti vezani za poljoprivredu, ali i za vode i štetne utjecaje voda, najčešće se bazira na ravničarski nizinski dio Hrvatske, a postoji onda primorska, krška Hrvatska. Naša zemlja je tako raznolika i te različitosti bi trebalo uvažavati. Naime, krš na otocima, Istra i ona ruralna i ona uz more, Dalmacija nemaju plodnu zemlju kao što imaju slavonska i baranjska ravnica, dapače, ona zemlja bi čak mogla hranit ovu našu po svojoj kvaliteti, ali dokazalo se na tim područjima ne samo u Istri nego i na otocima i u Dalmaciji postoje kvalitetni proizvodi. Mi smo premala zemlja, premale površine imamo i moramo se boriti kvalitetom, a ne količinom. I tu je strategija važna i strateški ciljevi su ovdje važni, da bi Istra postala najpoznatija, najbolja maslinarska regija pred 25 godina su već udareni temelji i definirani strateški ciljevi. Evo takvih dokumenta poput ovog danas se to očekuje. Kolegice Petir, izvolite. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika HDZ-a kako bi još jednom naglasili da je Strategija poljoprivrede krovni strateški dokument u sektoru poljoprivrede, da se ona donosi nakon dugog iščekivanja od 20 godina i da je ova Vlada napravila ono što prijašnje vlade očigledno nisu smatrale potrebnim, uputila ovakvu strategiju nakon što je izradila u HS kako bi zastupnici dali svoj doprinos. Ova strategija je potpora Nacionalnom strateškom planu u okviru zajedničke poljoprivredne politike kroz koji će se izraditi i određeni instrumentima kojima želimo poboljšati produktivnost i konkurentnost hrvatske poljoprivrede, očuvati hrvatsko selo, ali isto tako staviti naglasak na inovacije, tehnologiju i digitalizaciju.

Ja vas molim da budemo korektni i da svi zastupnici i zastupnice imaju jednake uvjete za svoj govor, pa vas molim da se malo ipak smirimo. Vratit ću vam, vratit ću vam par sekundi. Dakle, želim istaknuti da je plan da se do 2030.g. poveća vrijednost obujma hrvatske poljoprivredne proizvodnje na 30 milijardi kuna godišnje, produktivnost rada za 60%, da se snažnije podupru mali i srednji poljoprivrednici, mladi poljoprivrednici čiji udio do 2030.g. bi trebao porasti na 20% Cilj je ova strategije da se površine pod navodnjavanjem podignu na 50.000 hektara, površine pod ekološkom proizvodnjom na 140.000 hektara, površine u stakleničkoj i plasteničkoj proizvodnji na 500 hektara, da se poveća broj svinja u domaćem uzgoju za 35% i goveda za 20%, površine pod trajnim nasadima da se dignu za 5.000 hektara i da se sagradi 20 distributivnih centara za voće i povrće kao i da se sudjelovanje proizvođača u kratkim lancima opskrbe hranom poveća za 30% Dakle, svi oni koji su govorili da ova strategija nema veze sa Hrvatskom očigledno ovu strategiju nikada nisu pročitali. Stanka je odobrena. Imamo sada povredu Poslovnika ponovo, kolegica Peović.

Ovo je stvarno nekorektno, iznosite neistine, niste se pozvali ni na članak, imate dvije opomene, dajte molim vas ljudi. Kolega Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ona koja kao predsjednica Radničke fronte govori u ime HSS-a. Ja sam izrekao opomenu čak i dvije kolegici Peović tako da vaša intervencija nije bila potrebna. Izvolite. U ime Kluba Fokus i nezavisnih zastupnika tražim stanku od 10 minuta. Razlog je vrlo jednostavan pred nama je važan dokument koji nije dorađen. On u osnovi je zaboravio ono što je najvažnije.

Postavlja se načelno pitanje ako su poljoprivrednici otišli posebice oni mladi na koji način ćemo ih vratiti i to bi trebalo biti u srži i strategije. Također kad govorimo o ovoj strategiji naglasit ću da ona se bazira zapravo samo na jednom podatku. Povećanju vrijednosti poljoprivredne proizvodnje. Vrlo malo se govori o konkretnim podacima vezanim uz povećanje u stočarstvu, u ratarstvu i drugdje. Naglasit ću da kad gledamo ono što je pred nama, a to je 10 godina važenja strategije, taj cilj će se ispuniti na temelju zapravo samo jedne stvari, inflacije. Ako inflacija bude kao sada 5% kroz 10 godina mi ćemo da ne proizvedemo ni kilu više kukuruza, pšenice, ne proizvedemo ni litru više mlijeka doći do tog cilja. Cilj mora biti ambiciozniji, mora biti jasan i mora biti povećanje poljoprivredne proizvodnje u trenutku kada Hrvatska ima niz potreba da sama sebe zaštiti u situacijama kao što je recimo mogućnost rata koja evo prije neki dan nadam se otklonjena u Europi. Ako se ne možemo prehraniti, a ne možemo se to se vidi iz strategije jer uvozimo najviše dio poljoprivredne proizvodnje onda na tome treba biti onaj cilj onoga što želimo u narednih 10 godina. Hvala. Stanka je odobrena. Sada će obrazložiti stanku kolega Bartulica, izvolite. Domovinskog pokreta uvodno bi rekao da ove kartice koje smo dobile su mene, meni koristile ne znam koliko je to koštalo, ali bih naveo nešto sa stranice 10 ove kartice. Dakle, to strateški ciljevi koji su navedeni i što se samog navođenja ciljeva to se može odmah pozdraviti međutim veliki je problem u Hrvatskoj kad nešto sa najavljene strane ono što se želi postići ide na djelovanje. To vidimo u brojnim primjerima. Dakle, praksa nam je izuzetno loša i štetna. Samo ću navesti iskustvo sa Agrokorom. Dakle, 33.000 hektara možda najplodnije zemlje u Hrvatskoj. Dakle, tako izgleda praksa nažalost u Hrvatskoj. A isto tako treba reći da smo prihvatili ulaskom u EU određena pravila i treba reći jasno i glasno da vrlo jaki igrači s kojim se mi moramo nositi i konkurirati imaju unaprijed velike prednosti u odnosu na malu Hrvatsku. I to košta. Mnogi ljudi su već otišli tako da ako se govori o cilju da se povećaje proizvodnja postavlja se pitanje kako to konkretno ostvariti kad nemamo ljudi. Jednostavno fali nam stanovništvo, pogotovo u ruralnim krajevima. Tako da odmah se, upada u oči to da je veliki raskorak između ono što se želi i ono što je moguće i to iskustvo pokazuje nažalost. Tako da bit ćemo vrlo kritični prema ovoj strategiji, svi smo zapravo složni da treba više pažnje dati poljoprivredi.

Poštovani predsjedniče, poštovana ministrice, tražim stanku u ime Kluba SDP-a u trajanju od 10 minuta kako bi se još jednom upoznali sa sadržajem ove strategije jer zapravo nezamislivo je i zapravo nevjerojatno kome je ova strategija namijenjena. Kad se čita u sadržaju kod prednosti koje imamo kod poljoprivrednog sektora vi navodite da su prednosti relativno niske cijene poljoprivrednog zemljišta u usporedbi sa većinom država članica EU. Navodi se pod prednost da je relativno niži trošak radne snage u usporedbi sa drugim državama članicama EU. Također nadalje, da je prednost da visoki udio 30% kućanstava se odnosi na potrošnju za hranu i piće i da su visoki javni izdaci za poljoprivredno prehrambeni sektor. Dakle, ove prednosti ne znamo da li je to kriv Google translate ili o čemu se tu radi, ali zaista nepojmljivo je da pod prednosti može doći do takvog omalovažavanja hrvatskog poljoprivrednika. Nadalje, dojam je da je cjelokupna strategija neprimjenjiva na hrvatske okolnosti jer nažalost zbog lošeg vođenja poljoprivredne politike ne zbog hrvatskog poljoprivrednika nego zbog vas uvelike zaostajemo za svim europskim zemljama što se tiče razvoja i europske zemlje se ne muče sa punim velikim problemima kao što su iseljena i napuštena sela. Ovo su sve jasni pokazatelji da Ministarstvo poljoprivredne nikako od silnog planiranja da prijeđe na realizaciju. Ministrice puno priče, puno planova i silno razbacivanje europskim novcem nije zasada pomoglo hrvatskoj poljoprivredi. Niste došli jučer u ministarstvo, dugo ste tamo zar nije vrijeme da počnete raditi svoj posao? Zahvaljujem. Stanka je odobrena. Zahvaljujem predsjedniče. Tražim stanku u ime zeleno-lijevog bloka kako bismo, 10 minuta bi vas molio da se još jednom sastanemo, a između ostalog stvarno potaknuti ovim, ja ne znam, ja ne mogu naći pravi pridjev za ovaj smiješan marketinški učinak koji nas je trebao kao zastupnike zabljesnuti ministrice pretpostavljam, koji zapravo govori o tome kako mislite da mi nismo čitali, pa naravno da sam čitao baš zato što ne poznajem inače tako duboko materiju kao što poznaju zastupnici koji rade zemlju, koji su završili agronomiju i koji su mi govorili što da čitam. Ovo više od farme, ovo, da smijite se naravno, ovo više od farme je dokument koji sam itekako čitao i mogu vam reći da se sjećam unaprijed, sad sam dobio ovo, da je recimo razlika i strateški ciljevi su uglavnom isti, al znamo da je recimo povećanje produktivnosti tamo bilo spojeno sa otpornost poljoprivrede na klimatske promjene, pa se tu neke stvari ovakvi nekakvi detalji, da su recimo prioriteti da je tamo su neki dijelovi na kraju dokumenta kao razvojne potrebe, strateški ciljevi, prioriteti, potrebe su tamo na kraju. Ti stručnjaci koji to rade, ne samo kako je ovdje netko u pogrdnom smislu upotrijebio riječ Zimbabve ili ne znam, ali oni to rade serijski i to su da vrsni stručnjaci i oni to rade onako, ali ono što je za nas izlazak ekološka proizvodnja i to da Europa sad ide u tom smjeru, toga u strategiji ima vrlo malo, Strategija je odobrena, stanka je odobrena, ali imamo još povredu Poslovnika prije toga. Kolega Brumnić, izvolite. Predsjedniče sabora, Poslovnik ste povrijedili vi i ministrica jer ste ove odlične materijale dostavili nekima, a nekima niste. Ja mislim da se većina ovdje zastupnika koje nije dobila ovaj promotivni materijal osjeća više nego uvrijeđeno, tako da ja mislim da bi trebalo to pod hitno ispravit. Drugo, ja sam već odgovorio kolegici Orešković da s time kao predsjednik sabora apsolutno nemam ništa. Kaže ministrica da je ona to uputila na klubove i da je svaki klub dobio jedan primjerak.

Dobili ste opomenu, ja sam objasnio da ovo nije inicijativa koja je išla preko predsjednika sabora nego samoinicijativno od strane ministrice. Mislim da je to u redu i sada imamo još jednu povredu Poslovnika i onda ćemo nakon toga otići na stanku do 10 i 15. Izvolite kolega Lenart. Evo čl. 238., uvreda zastupnika kolege iz HDZ-a koji su se smijali kolegi Matuli koji je po profesiji glumac, al vjerujte da ni vi ništa više ne znate o poljoprivredi od njega. Zato nemojte se smijati nego bolje si razmislite o čem raspravljate i šta pričate i kolega Matula se barem trudi informirati i educirati koliko je u njegovoj mogućnosti da sazna nešto o poljoprivredi i on sam prizna da ne zna [[Upadica: Kolega Lenart]] , a vi nažalost nećete priznat da ne znate. Kolega Lenart, vidim da i vi pomalo učite od kolege Matule isto, što je isto korisno da se uzajamno razmjenjuju znanja, što je isto dobro, ovaj ali dobivate opomenu, moram vam dati opomenu i nastavljamo u 10 sati i 15.

Zastupnice i zastupnici molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom. Kao što sam i najavio sada će ministrica poljoprivrede poštovana Marija Vučković predstaviti Prijedlog Strategije poljoprivrede do 20230. Izvolite.

Strategija poljoprivrede je krovni strateški dokument u sektoru poljoprivrede i prvi takav dokument od 2002.g. Od donošenja Strategije poljoprivrede iz 2002.g. bitno su se promijenili uvjeti unutar kojih djeluje hrvatski poljoprivredni sektor. U međuvremenu je Hrvatska ostvarila članstvo u EU što za poljoprivredni sektor znači poslovanje u uvjetima otvorenog tržišta na kojem se primjenjuje zajednička poljoprivredna politika EU. Nadalje, raste značaj okolišnih i klimatskih ciljeva u provedbi poljoprivrednih politika, na kraju i ne manje važno pojava covida donijela je nove izazove i u prvi plan stavila pitanje prehrambene sigurnosti. Donošenje ove strategije predviđeno je Zakonom o poljoprivredi kao i Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030.g. Koristim ovu prigodu naglasiti da rasprava u HS-u prethodnom regulativom nije bila predviđena, ali upravo zbog stava hrvatske Vlade da o tako važnom dokumentu koji je bio puno prije gotov treba raspravljati HS. Mi smo u 2021.g. promijenili Zakon o poljoprivredi da bi hrvatski zastupnici imali pravo iznositi svoja mišljenja bez obzira kako se mi što mi o tome mislili. Strategija poljoprivrede definira ciljeve i predlaže mjere za unapređenje poljoprivrednog sektora i ruralnog prostora, uvažavajući istovremeno njihove gospodarske, društvene i okolišne ciljeve. Dakle, kao nijedan sektor poljoprivredni sektor se susreće sa potporom doprinošenja svim stupovima održivosti, ekonomskom, socijalnom i onom zelenom o kojem često, pogotovo u posljednje vrijeme govorimo. Strategija prepoznaje potencijale za rast poljoprivredne proizvodnje u diversifikaciju smjeru proizvoda više dodane vrijednosti te razvoju komplementarnih aktivnosti u ruralnom prostoru poput turizma, područja bio gospodarstva različitih vrsta usluga uključujući i intelektualne. Zatim u boljoj povezanosti s prehrambenim industrijom, ulaganjima u prilagodbu klimatskim promjenama, digitalizaciji te preusmjeravanju poljoprivredne potpore prema korisnicima i sektorima gdje je to najpotrebnije npr. perspektivna mala i srednja poljoprivredna gospodarstva, mladi poljoprivrednici, osjetljivi poljoprivredni sektori, trajni nasadi i slično. U konzultacijama koje su bile vrlo intenzivne s dionicima u sektoru utvrdili smo slijedeće strateške ciljeve hrvatske poljoprivredne politike. Povećanje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivredno prehrambenog sektora, stvaranje dakle jakog hrvatskog povezanog prehrambenog lanca. Pod dva, jačanje održivosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene. Treći strateški cilj jest obnova ruralnog gospodarstva i unapređenje uvjeta života u ruralnim područjima te četvrti horizontalni koji se odnosi na prethodna tri sektorska poticanje inovacija u poljoprivredno prehrambenom sektoru i stvaranje jedinstvenog hrvatskog prehrambenog znanja koje objedinjava javnu savjetodavnu podršku, privatnu savjetodavnu podršku, primjenjivu znanost i uključuje korištenje novih i modernih tehnologija te na taj način povezivanjem postaje dostupno u svakom selu. Prijedlog Strategije poljoprivrede za razdoblje do 2030. godine sadrži 22 aktivnosti ili provedbene mehanizme koji su grupirani u 6 skupina. Prva skupina jest usmjeravanje javnih sredstava u poljoprivredno prehrambenom sektoru predviđa korištenje sredstava javne potpore na s jedne strane učinkovitiji način putem kapitalnih ulaganja koji odgovarajuće vrednuju perspektive rasta, doprinos produktivnosti i stvaranju dodane vrijednosti. I pod dva, preraspodjelom izravnih plaćanja u svrhu ostvarenja veće pravičnosti. Druga skupina aktivnosti jesu, jest održivo upravljanje prirodnim resursima te veća prilagodba klimatskim promjenama i zahtjevima za ublažavanje negativnih učinaka klimatskih promjena. Ova je skupina posvećena unapređenju doprinosa poljoprivrednim, okolišnim i klimatskim pitanjima te obuhvaća agrookolišne i klimatske mjere, razvoj modela za agroekološko zoniranje, potporu ekološkoj poljoprivredi, navodnjavanje i unapređenje upravljanja poljoprivrednim zemljištem. Razvoj domaćih tržišta je treća skupina za poljoprivredno prehrambene proizvode i ova se skupina mjera bavi načinima na koje se može bolje povezati proizvođače s tržištem te obuhvaća potpore udruživanju proizvođača, izgradnji logističko opskrbnih centara te unapređenje sustava sigurnosti i kvalitete hrane. Zatim, kao četvrta skupina aktivnosti odredila su se poticanje poduzetnika na osnivanje, rast i razvoj poljoprivredne u ruralnom prostoru. Ova se skupina bavi olakšanjem uvjeta poslovanja te osnivanjem novih poljoprivrednih gospodarstava i poduzeća putem potpore za upravljanje rizicima, smanjenje administrativnog i fiskalnog opterećenja te potporom za pokretanje poslovanja. Peta, determinira nove prilike za rast, prepoznaje ih, a skupina mjera koja se u okviru ove skupine aktivnosti gradi odnosi se na uvjete i potencijale za rast kroz povezivanje s drugim sektorima osobito biogospodarstvom, turizmom, izgradnjom nužne ruralne infrastrukture i razvojem vještina stanovništva koje živi u ruralnom prostoru. Posljednja horizontalna, objedinjavanje poljoprivrednog znanja inovacija skupina je koja obuhvaća mjere kojima je cilj unapređenje, primjena znanja, inovacija i istraživanja u poljoprivredni. Sve aktivnosti planirane Strategijom poljoprivrede u skladu su s novim smjerovima EU, u okvirima zajedničke poljoprivredne politike, Europskog zelenog plana i pratećih strategija osobito Strategije od polja do stola i Strategije bioraznolikosti. Unutar tog zadanog okvira strategija prepoznaje i naglašava nacionalne prioritete poljoprivredne politike, povećanje vrijednosti obujma poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, poticanje poljoprivrednih gospodarstava, a posebno malih i srednjih poljoprivrednika jednako kao i kroz predloženi nacrt Nacionalnog strateškog plana za poljoprivrednu koji detaljnije određuje mjere i ciljeve početno definirane u strategiji. Naša strategija itekako je povezana s 9 ciljeva zajedničke poljoprivredne politike, ali dosljedno prepoznaje i nacionalne specifičnosti za čije prepoznavanje se zalažemo na svim tijelima u EU. Zato ukoliko želimo smanjiti nejednakosti, ukoliko želimo biti jednaki onda se zemljama ne može pristupiti u startu jednako jer onda nikad neće ni postati jednake. Opći cilj strategije do 2030. godine je povećati vrijednost poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj sa sadašnjih otprilike 20 na 30 milijardi kuna. Podsjetit ću 2014., '15. godine imali smo neviđen pad s 18 na 15 milijardi kuna. Ovaj smo cilj odredili uzimajući u obzir pozitivne trendove ostvarene 2020. i 2021. godine kao što su kontinuirani rast bruto dodane vrijednosti u poljoprivredni unazad posljednjih 5 godina, poboljšanje trgovinske bilance, rast dohotka poljoprivrednika. Polazeći od takvih kretanja zabilježenih u uvjetima pandemije prilikom izrade strategije ocijenili smo da je cilj izazovan, iznimno izazovan ali dostižan te se nadamo da njegovo ostvarenje neće biti ugroženo krizom kojoj trenutno svjedočimo na hrvatskom i europskom tržištu i koju nismo mogli predvidjeti u vrijeme izrade nacrta strategije. Provedba se osigurava planskim dokumentima od kojih je najznačajniji Strateški plan za provedbu zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje od '23. do 2027. godine koji je dostupan i javno objavljen u nacrtu na stranicama Ministarstva poljoprivrede koji je kroz službeni sustav podnesen EU u zadanom roku, godinu dana prije početka primjene 31.12.2021.g., pa ću podsjetiti da smo aktualni program ruralnog razvoja nažalost koji je trebao biti u primjeni od 1.1.2014. usvojili čini mi se u svibnju 2015.g. s godinu i pol dana zakašnjenja.

Mjere poljoprivredne politike predviđene strategijom u najvećoj mjeri financirat će se iz proračuna EU namijenjenog poljoprivredi, ali iz državnog proračuna RH u razdoblju do 2027.g. RH iz proračuna EU može računati na nešto više od pet milijardi eura odnosno približno 7,5 milijardi eura u razdoblju do 2030.g. što je razdoblje provedbe strategije. U okviru nacionalnog strateškog plana predviđena sredstva iz poljoprivrednih fondova EU jesu otprilike 3 milijarde i 400 milijuna kuna, a takav nacionalni strateški dokument vrijedit će približno uz nacionalni doprinos 3 milijarde i 700 milijuna eura.

A dodatna sredstva koja se ulažu kroz nacionalni doprinos posljednjih nekoliko godina vrijedila su gotovo dodatnih 300 milijuna kuna. Tome treba dodati dakle sredstva državnog proračuna za programe potpore koji se najčešće javljaju kao reakcija na krize ili u svrhu potrebe prilagodbe različitih posebno osjetljivim sektorima krizama ili unapređenju njihovih tržišnih pozicija. Neovisno o svim izazovima s kojima se suočavamo vjerujemo da Hrvatska ima potencijal za unaprijediti rezultate svog poljoprivrednog sektora i ruralnog gospodarstva. Ova strategija daje smjernice i opisuje provedbene mehanizme koje će voditi taj proces transformacije i pomoći u tome da poljoprivredni sektor postane pokretač gospodarskog rasta u ruralnim područjima RH. Na kraju želim reći da je Ministarstvo poljoprivrede ovaj sažetak strategije po uzoru na neke druge zemlje ovdje donijelo po jedan za svaki klub nastojeći poštivati hrvatske saborske zastupnike da smo taj dizajn izradili u Ministarstvu poljoprivrede, izradili su ga službenici, a da je kutijica napravljena vrlo skromno od hrvatske breze, strašno mi je žao što to neki nisu prepoznali. Molim vas kolegice i kolege. Ministrica je objasnila što je učinila i ne znam u čemu je problem što vam je dodatno pomogla da se pripremite za raspravu. Zaista ne vidim u njenoj dobroj namjeri bilo što problematično i dajte malo budimo kolegijalni i korektni jedni prema drugima. Izvolite. Poštovana ministrice. Jel se mi slažemo da je najveći gorući problem hrvatske poljoprivrede neraspodijeljeno državno zemljište? Dakle, mi trenutno u Hrvatskoj imamo 750.000 hektara neraspodijeljenog državnog zemljišta i činjenica je da na to Hrvatska gubi milijarde kuna godišnje prihoda koje smo mogli imati, a nemamo jer ih se ne koristi. Poljoprivredno zemljište zakon mijenjan 28 puta, sad vas moram pitati u ovom dokumentu koji je možda krucijalni dokument za hrvatsku poljoprivredu do 2030. gdje točno na kojoj stranici vi pokazujete mjere kojim ćete riješiti ovaj problem jer ja to ne vidim? Ako nema tih konkretnih mjera onda je ovo generički tekst, ovo je tekst koji možete primijeniti na koju god hoćete zemlju na svijetu, a onda to morate tako reć, mi pričamo o globalnoj poljoprivredi i nećemo više zavaravati ljude u Hrvatskoj. Ovo je krovni strateški dokument, on je detaljnije razrađen kroz nacionalni strateški dokument sa konkretnim pokazateljima čiji nacrt vam je dostupan, neki prijašnji nisu bili u isto vrijeme, na web stranicama Ministarstva poljoprivrede. Neraspodijeljenog poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj trenutno nema 750.000 hektara niti približno. U tijeku provedbe ovog zakona koji je važeći na snazi, koji je donio puno toga dobrog u smislu sređivanja stanja u posljednje dvije godine objavljeno je 185 natječaja, a posljednje predložene izmjene su u potpunosti usklađene sa strategijom, strateškim prioritetima, SWOT analizama i na taj način mijenjaju određene članke odnosno predlažu izmjenu određenih članaka Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Ne gubimo prihode, zakon se nije mijenjao 28 puta i taj je podatak netočan. A isto tako postojećim izmjenama, pa i ovim zakonom [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] više nikad neće biti omogućeno da jedna jedinica [[Upadica predsjednik: Ministrice.]] lokalne samouprave od 100 hektara [[Upadica predsjednik: Ministrice.]] 60 hektara da svom vijećniku Ja vas molim da se držite vremena kao i svi zastupnici. Dakle, sada sam pustio više ne.

Ovako, upozoravam sad sve povrede Poslovnika ako krenu ovako u smjeru replike davat ću opomene onda kroz, kroz samu, sam govor, tako da će netko možda dobiti onda i tri opomene kroz jedno, jedno javljanje. Poštovana ministrice, imala sam namjeru repliku vam uputiti vezano za ovaj dokumenat, međutim ne mogu ni ja odoliti da vas ne pitam što ste vi ministrice planirali sa ovom kutijicom i ovom slikovitom karticama vezane za strategiju. Da li ste vi možda željeli na jedan lijepi način prikazati jedan naš ipak za Hrvatsku značajan dokumenat ma šta god tko o tome mislili ili ste možda htjeli poštivati na neki način zastupnike i evo dati im jednu priliku za pažnju, kao što bi bilo možda i uobičajeno u nekakvom drugačijem uljuđenim kontaktima? Međutim, uzaludno vam je to bez obzira što ste vi imali sigurno dobru namjeru, ovdje u nedostatku pravih argumentacija pojedini zastupnici iz oporbe uvijek nađu razloga da prosipaju svoju žuč, Želili smo iskazati poštovanje na jednak način prema svim klubovima prilično skromno, košta manje nego stikovi koji su prije, uvozni stikovi koji su prije nas neki znali dijeliti, sve je dostupno, detalji na webu, a ova kutijica je bila prilično skroman izraz pažnje. Poštovana ministrice, dva vrlo konkretna pitanja, pa molim isto tako vrlo konkretne odgovore. Postojeći Zakon o poljoprivrednom zemljištu sadržavao je direktno pogodovanje stočarstvu u odnosu na poljodjelstvo, što se nažalost pretvorilo u čistu zlouporabu koja je za naše poljoprivrednike na sjeveru bila pogubna. Da li je to u novom zakonu čije drugo čitanje iščekujemo jasno ukinuto i bez ideje i rješenja da se ta ista politika pogodovanja, a na štetu poljoprivrednika sjevera zakamuflira kroz nekakvo bodovanje ili nekakve slične modele? I drugo pitanje na koje isto molim jasan odgovor.

Zakona o poljoprivrednom zemljištu se mijenja odnosno predložene izmjene više ne daju za pravo nijednom, nijednoj zasebnoj aktivnosti da bude apsolutni prioritet nego dijeli bodove i to da vrednuje i domicilnost i prebivalište i sektorske prioritete koje je iskazao rad na Strategiji poljoprivrede, isto tako i neke druge stupove održivosti poput generacijske obnove, dakle sve ono što govori strategija. U njegovoj izradi su sudjelovali članovi povjerenstva, hrvatska javnost putem čak dva elektronska savjetovanja, tijela državne uprave, a na kraju i zastupnici u HS jer se dio i primjedaba u posljednjem konačnom nacrtu zakona uvažio, pa očekujemo raspravu u drugom čitanju. Uvažena ministrice, pojedini kolege danas u sabornici su izjavili da je Strategija poljoprivrede od 2030.g. popis lijepih želja. Osobno smatram da to nije nikakav popis lijepih želja i pogodovanja već da će strategija dati i donijeti rezultate i unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju u poljoprivrednu djelatnost. Svjedoci smo da je unazad par mjeseci poskupio repromaterijal, od gnojiva, zaštitnih sredstava, goriva i sjemena, pa evo ovim paketom mjera koje je Vlada RH donijela i koja će pomoći našim poljoprivrednicima i programom potpore i smanjenjem PDV-a na troškove u poljoprivredi, možemo reći da su to već mjere koje su sastavni dio Strategije poljoprivrede. Vlada RH brojnim mjerama reagira na različite poremećaje koji nas sve zajedno pogađaju u posljednje 2.g., osobito u dijelu koji se odnosi na podršku hrvatskim poljoprivrednicima i hrvatskim ribarima. Podsjetit ću od proglašenja pandemije od ožujka 2020.g. mi smo reagirali putem 13 mjera i isplatili više od 675 milijuna kuna neisplaćenih sredstava, a većinu tih mjera smo morali notificirati i dobili smo odobrenja od strane Europske komisije. Reagiramo dalje, naravno i ovim poremećajima i poremećaji su uglavljeni u strategiju jer svi vidimo da se događaju. Posljednji paket mjera vlade je vrijedan 4,8 milijardi kuna, od čega je porezno rasterećenje za sve hrvatske građane, a koji će osnažiti konkurentnost hrvatske poljoprivrede jer je hrana velik dio takvog poreznog rasterećenja 2,1 milijardu kuna, 1,2 milijarde kuna predstavlja rasterećenje u pogledu olakšavanja rasta cijena plina i 250 poljoprivreda.

To vam je stajalo u programu.

Pokazuje se da su to bile prazne priče, da ste iselili i Slavoniju, da je to ogromna sigurnosna ugroza, nama je zemlja prazna, mi nemamo ljudi isto kao što je sigurnosna ugroza korumpirani ministar energetike, a i vi ste bili u toj aferi vjetroelektrane [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] i vaši najbliži suradnici. Izvolite odgovor. Dakle, većina podataka je kriva. Nije 5 sustava navodnjavanja stavljeno u funkciju, samo putem programa ruralnog razvoja koji nije isključivo …/nerazumljivo/… jer financirano 17 sustava za navodnjavanje, a osmislili smo i novu mjeru za opremu za koju je natječaj predviđen u prvoj polovici 2022. godine. Što se tiče Zakona o poljoprivrednom zemljištu provedba je delegirana jedinicama lokalne samouprave, doista su trebali dodatni poticaji i sustav se unaprjeđuje, objavili smo, objavili su 185 natječaja od listopada 2019., do tada je bio jedan ili nijedan, a isto tako je sređeno i stanje kroz program, kroz programe raspolaganja kakvo nije bilo dosada. Što se tiče mene, ja ću svoje iskaze davati, kolega Grmoja možete samo sanjati moj odnos prema javnim sredstvima. Hvala gospodine predsjedniče. Uvažena, uvažena gospođo ministrice u ovom Prijedlogu Strategije poljoprivrede je u većom mjeri, je u većoj mjeri fokusirana primarnu poljoprivrednu proizvodnju ali se pritom ne zanemaruje ni važnost prerađivačke industrije s kojom je poljoprivreda usko povezana. Možete nam reći kakvo je zapravo pozicioniranje prehrambene industrije u ovoj strategiji. Ministarstvo poljoprivrede je prije svega fokusirano na hrvatsku primarnu poljoprivrednu proizvodnju no naravno da svojim mjerama je nastoji povezati sa prerađivačkom industrijom, primijetila sam inače da dio zastupnika ne zna da u ovim vrijednostima od 20 milijardi kuna nije vrijednost prehrambene prerađivačke industrije, ona je na drugoj poziciji u ekonomskim računima. Podsjetit ću da smo mi i promijenili program ruralnog razvoja, povećali sredstva za operaciju 421 za stvaranje dodatne vrijednosti za financiranje prerade, prerađivačke industrije, da smo na posljednjem natječaju koji je netom završio po prvi put financirali projekte za prerađivače i male i velike i početnike u vrijednosti od 463 milijuna kuna i pripremamo novi natječaj vrijedna 330 milijuna kuna. Mi sve što je neupitno iz ove strategije o čemu imamo konsenzus već odavno Hvala lijepa. Poštovana ministrice opće je poznato da Hrvatska ne proizvodi dovoljno osim ratarskih kultura za potrebe stanovništva ništa. Stoga je moje pitanje vrlo jednostavno. Hoće li Hrvatska implementacijom ove strategije 2030. godine proizvoditi dovoljno mesa, mlijeka, voća i povrća za potrebe stanovništva RH? Kao što sam rekla strategija se već provodi i to nije radio nitko prije nas. Fokusirana ulaganja u reprodukcijske centre u svinjogojstvu, u sektor peradarstva, u 2.5. objavljujemo sektor za mliječno, natječaj za mliječno govedarstvo, za farme, za robotizaciju, za opreme isto tako natječaj za silose i skladišta. Što se tiče sektora stočarstva doista mu dolazi vrlo izazovno vrijeme. Pokazali smo u ove 2 godine da unatoč poteškoćama, a najviše zahvaljujući naporima naših poljoprivrednih proizvođača ga uspijevamo održati. Njegova pozicija u ekonomskim računima nije to što nemamo pad bilo uzrokovano samo inflacijom, imali smo u 2021. godini prema, prema drugoj procjeni Državnoj zavoda za statistiku čak i rast količina od 2% Vrlo skroman, ali u vrlo teškim uvjetima kao rijetko koja zemlja. Povreda Poslovnika, kolegica Vučemilović, izvolite. Hvala lijepa. Povrijeđen je Poslovnik Članak 238., već smo navikli znači i ministri i premijer i državni tajnici omalovažavaju zastupnike tako da ne odgovaraju na njihova pitanja, ali moje pitanje je bilo vrlo direktno, mogli ste mi odgovoriti sa da ili ne, ali ja ću ovu vašu elaboraciju protumačiti kao ne.

Izvolite kolega Piletić. Poštovana ministrice Strategija poljoprivrede do 2030. spominje dakle veće korištenje IT tehnologija i pametnih poljoprivrednih digitalnih platformi u poljoprivrednoj proizvodnji. To bi trebalo naravno pozitivno utjecati na povećanje produktivnosti, ali i profitabilnosti poljoprivrednih gospodarstava, smanjenje rizika. Međutim moje pitanje vama glasi. Kako će se ove tehnologije primijeniti u poljoprivrednoj proizvodnji računajući sa još uvijek nedovoljnom informatičkom pismenosti u naših poljoprivrednika i koja je dakle pametna, digitalna rješenja strategija predvidjela da se implementira i u svakodnevni rad poljoprivrednih gospodarstava kako bi se ponavljam povećala produktivnost, samim time i profitabilnost hrvatske poljoprivrede? Pozitivnih primjera ovakvih primjena tehnologije u Hrvatskoj itekako ima, no digitalna transformacija poljoprivredne [[Upadica: Hvala vam.]] ipak traži dodatne poticaje. Digitalna transformacija poljoprivredne jednako kao i digitalna transformacija sektora ribarstva koji je prošao nekoliko godina prije se već događa prvenstveno od strane malih poljoprivrednika čiji je broj posljednjih nekoliko godina narastao. Program ruralnog razvoja odgovorio je tom izazovu zašto što imamo 2.000 mladih poljoprivrednika više. U budućem razdoblju će se jedan dio digitalizacije odvijati kroz reformsku aktivnost, kroz Nacionalni program za otpornost i oporavak sa svoja 3 stupa. Prvi stup reforma administracije, ubrzanje procedura i digitalizacije, drugi najznačajniji reforma poljoprivrednog sektora, a treći digitalizacija informacija i praćenje putem sljedivosti do potrošača, a u okviru budućeg Nacionalnog strateškog plana kao što je to i ovdje u strategiji navedeno poticat će se povećanje javnih i privatnih ulaganja u istraživanja i razvoj i unapređenje prijenosa i tehnologija. Zato su predviđena sredstva.

Sada pitanje. Pročitao sam malo strategiju, prelistao sam i ove materijale iz kutijice i pokušao naći odgovor na jedno vrlo jednostavno pitanje, a to je sukladno politici ove Vlade, sukladno ovoj strategiji kako će proći naši poljoprivrednici. Mi smo danas svjedoci toga da trgovački lanci nisu u hrvatskom vlasništvu, da proizvođačke firme nisu u hrvatskom vlasništvu, a da su cijene evo reći ću jednog proizvoda to je jogurt od Dukata je otišao na 17 kuna. Od tih 17 kuna mene zanima koliko je dobio strani trgovački lanac, koliko je dobila strana proizvođačka firma, a koliko je dobio onaj poljoprivrednik koji je proizveo mlijeko od kojeg se to proizvelo, stavilo na tržište [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] Evo vrlo jednostavno [[Upadica predsjednik: Izvolite odgovor.]] i u skladu sa sadašnjom politikom [[Upadica predsjednik: Hvala vam kolega Brumnić.]] i u skladu sa ovom strategijom. Izvolite odgovor. U lancu opskrbe hranom proizvođači su u najslabijem položaju i zato mi potičemo njihovo udruživanje, zato im osiguravamo dodatna sredstva, zato smo planirali duplo veću preraspodjelu plaća nego što je to bili u programu 2014.-2020. Zato smo donijeli i reformirali Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Ne bih baš rekla da su proizvođači u stranim rukama. Naravno mi smo se odredili kao zemlja koja je dio jedinstvenog tržišta rada, kapitala, trgovine, mi ta pravila poštujemo. Mi naše proizvođače jačamo tako da želimo dizati njihovu konkurentnost, snagu i udruživati ih.

Nama koji dolazimo iz Slavonije ovo je veoma bitno, jer je poljoprivreda glavna grana u Slavoniji. Ova Vlada je digla poljoprivredu visoko u vrh svojih prioriteta. Pandemija je naravno podigla svijest o važnosti prehrambene proizvodnje, odnosno proizvodnje hrane. Poljoprivreda mora biti naš razvojni nacionalni interes i moramo staviti naglasak na kvalitetu a ne na kvantitetu. No moje pitanje je na tragu kolege Piletića koliko nove tehnologije i inovacije donošenje ove strategije, odnosno novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu mogu popularizirati tu granu i ostvarit nove prilike i ostaviti nove, mlade poljoprivrednike da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Generacijska obnova i paralelno digitalizacija i preuzimanje novih tehnologija s čim ne možemo biti u potpunosti zadovoljni u prethodnom razdoblju uvjet su bez kojeg se ne može osnažiti hrvatski ruralni prostor i ostvariti strateški cilj rasta poljoprivredne proizvodnje do 2030. godine. Sredstva za digitalizaciju su predviđena, objedinjavanje javne, privatne i znanstvene podrške je također predviđeno kroz različite mjere. Podsjetit ću da smo također nedavno promijenili program ruralnog razvoja i po prvi put omogućili korištenje sredstava iz programa privatnim savjetodavcima zato što javni sektor ne može u cijelosti podmiriti takve potpore i tako objedinjeno znanje uz prijenos novih tehnologija bit će dostupno u svakom selu i financirano iz Uvažen ministrice cilj EU strategije „Od polja do stola“ kaže i predviđa 25% zemlje poljoprivrednog zemljišta da bude pod ekološkom poljoprivredom do 2030. koji je cilj ove naše Strategije. Možete mi reći kada namjeravate donijeti nacionalni plan s obzirom da se ovdje u ovoj strategiji o ekološkoj proizvodnji govori ali jedino u provedbenom mehanizmu B3 vrlo malo i to svakome tko se bavi ekološkom proizvodnjom izgleda da i dalje to izgleda u Hrvatskoj kao egzotični način proizvodnje hrane. Dakle Ministarstvo poljoprivrede je pristupilo izradi Nacionalnog akcijskog plana za ekološku poljoprivredu koji će u savjetovanju, prethodnom savjetovanju sa javnošću biti do 15. ožujka. Također mjere koje se odnose na doprinos zelenoj agendi EU sa kojom se slažemo je prilično detaljno razrađen kroz Nacionalni strateški plan čiji je nacrt dostavljen Europskoj komisiji i objavljen da možete i svi vi kao i cijela hrvatska javnost ga pročitati. U tom planu predviđene su eko sheme za koje smatramo da dobro pogađaju interese hrvatske poljoprivrede i hrvatskih potrošača, njih 6. Također u tom planu predviđena su sredstva za ekološku poljoprivredu, za dobrobit životinja, za agro okolišne mjere, za šumarske mjere, konverziju itd. Što se tiče postotka i to ću konkretno odgovoriti on je skromniji [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] nego što je predviđeno od strane strategije na razini EU-a. To ćete u drugom odgovoru dodati. Kolega Đakić, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Gospođo ministrice ovom predloženom strategijom definirani su restriktni ciljevi kako povećati proizvodnju, kako pojačati kvalitetu i kako biti konkurentan na tržištu Hrvatske ali i Europe kako biti dostatan u svemu tome. Biogospodarstvo i bioenergija, te biogoriva koja su sigurno budućnost Republike Hrvatske također možda i nisu dovoljno spomenuta u ovoj strategiji, pa recite mi kojim dokumentima i kako ćemo to razviti s obzirom da smo donijeli Zakon o biljkama kratkih ophodnji koja se koriste u proizvodnji i biogoriva, a i celuloze koja je vrlo potrebna kod izrade papira i ostaloga.

Bio gospodarstvo će se razmatrati posebnim strateškim dokumentom pored ovog krovnog, znači u izradu se obvezalo Ministarstvo poljoprivrede. Mi ovu strategiju prije svega gradimo na strateškim ciljevima koji su nam se pokazali neophodnim, a to je pored kvalitete moramo prvo imat i količinu i kontinuitet da bismo naše proizvođače moramo imati prehrambenu sigurnost, a potom naravno moramo osiguravati i sredstva za ekološku poljoprivredu, razmatrat će se naravno i kulture kratkih ophodnji, te definirat potencijalna zemljišta koja neće biti ona najvrednija, neće biti visoko vrijedna poljoprivredna zemljišta za razvoj i ovih kultura i povezivanje u ciklusu kružnog gospodarstva. Kolega Pavliček, izvolite.

Zanima me znate li možda koji je udio poljoprivrednih hrvatskih proizvoda na policama trgovačkih lanaca i na koji način zaštititi naše poljoprivrednike od negativne trgovačke prakse jer često upravo zbog tih negativnih ugovora, trgovačkih, su naši poljoprivrednici bankrotirali. Naime, valuta plaćanja je bila 3 do 6 mjeseci, a često im se smanjivala kvaliteta isporučene robe i na taj način i sama konačna cijena te robe. Podsjetit ću da su takve prakse zabranjene Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi koji je itekako unaprijedio, unaprijedio upravo vrijeme potrebno, vrijeme koje se danas prosječno koristi za plaćanje računa poljoprivrednicima uglavnom više nema takvih plaćanja, a ako ih ima to je prekršaj i potrebno ga je prijaviti. Što se tiče marketinga kampanji „Kupujmo hrvatsko“ ovo Ministarstvo poljoprivrede je notificiralo posebnu oznaku koja jamči sljedivost „Od polja do stola“ Nju je odobrila Europska komisija u rujnu 2020.g. nakon čega smo počeli raditi s proizvođačima. Prvi koji su dobili specifikaciju jesu bili proizvođači u sektoru jabuka, drugi neki dan sektoru jaja, a trenutno su pred dobivanjem specifikacije isto tako hrvatski proizvođači povrća, te je u pregovorima sektor svinjskog mesa.

Poštovani predsjedniče, poštovana ministrice. Mislim da je jako važno što ova strategija podrazumijeva još jedan snažniji doticaj sa turističkim sektorom. Naime, županija iz koje dolazim Splitsko-dalmatinska 2019. imala je 3,7 milijuna noćenja, prošle godine 2,3 milijuna noćenja i zasigurno je to jedan ogromni potencijal za plasiranje naših domaćih proizvoda i znamo o iskazima naših poljoprivrednika da već u prošloj 2020.g. kada je došlo do manjeg broja noćenja su osjetili gubitke u svom poslovanju iako je turistička sezona uprkos covidu bila jako kvalitetna. Mene zanima ona paradigma i ostvarenje Hrvatska, modra zelena Hrvatska u kojem segmentu i na koji način i u kojem vremenu ona može bit još snažnija i izraženija? Pa već imamo jako dobrih primjera hotelske i ugostiteljske industrije na Jadranu koja svoj imidž gradi jer je, koja svoj imidž gradi na temelju hrvatskih izvornih poljoprivrednih proizvoda gradeći isto tako i posebne prehrambene navike kod onih koji kod njih dolaze, kod turista. No dodatno želim reći da bismo osigurali neometani tijek, pogotovo iz unutrašnjosti koja je kičma prehrambene sigurnosti prema Jadranu koji može predstavljati veliku potražnju jest povećati i količinu, jest udružiti proizvođače kako bi se smanjili troškovi i jest osigurat kontinuitet. To radimo poticanjem udruživanja, to ćemo poduprijeti izgradnjom logističko distribucijskih centara kroz MPO, a to radimo i snaženjem proizvođača kroz mjere koje potiču investicije. Pa dozvolite prvo ministrice da se zahvalim vama, a onda HDZ-u, a onda sveopćem komesaru Plenkoviću što je zamislite dozvolio zastupnicima da raspravljaju o jednom strateškom dokumentu, stvarno ste patroniziranje saboru doveli do jedne nove razine, ali dobro. Ne želim o tome govoriti, želim govoriti o strategiji koja samo 6.g. kasni, pa sam vas mislio pitati jer ste tada bili državna tajnica, kako komentirate to što mi je rekao tadašnji ministar Tolušić 2016. na jednom odboru, gotova je strategija, doslovno se suše papiru, samo što nije, dobit ćete je u najkraćem roku. 6.g. kasnije evo konačno je strategija tu. Govorite da je zadnja bila 2022., a koliko je bilo izreži, pa zalijepi iz te strategije? Sad da imam vremena mogao bih vam pokazivati točno koji su dijelovi prepisani, a rekli ste da su se stvari radikalno promijenile, što se s vama slažem, dakle ovo nije strategija ovo je čavao u lijes. Mogu reći da smo rad na izradi ove strategije započeli sa analitikom u listopadu 2018.g., da je to rađeno u suradnji sa inozemnim i hrvatskim stručnjacima, a izrađivač je Ministarstvo poljoprivrede, da je bila uključena i znanstvena zajednica, da je proveden niz radionica po svim hrvatskim većim gradovima i u mnogim ruralnim prostorima, da je bila i u e-Savjetovanju i da je u međuvremenu izrađen i detaljni nacionalni strateški plan koji je pored dva obvezna kruga konzultacija prošao i treći i svi analitički dokumenti, njih 20 su dostupni na stranicama Ministarstva poljoprivrede. Uvažena ministrice. Vjerojatno ste kao i ja zadivljeni količinom znanstvenika koji su prisutni ovdje u HS-u koji znaju sve o hrvatskoj poljoprivredi i koji evo imaju pravo na taj način govoriti. No nebitno. Ja bih rekao da su tri stvari presudne za ovu strategiju, a presudne su i za hrvatsku poljoprivredu, iz sirovinske poljoprivrede prijeći u proizvođačku to mislim da je sastavni odnosno zaglavni kamen cijele ove strategije, povećati dodatnu vrijednost poljoprivredne proizvodnje, bez toga nema bolje Hrvatske, bez toga nema bolje poljoprivrede. Drugo je izazov klimatskih promjena koje su evidentne i koje se događaju, pogotovo će pogoditi vjerojatno Slavoniju u nekom vremenu do 2050. I treća koja je po meni bitna, bez udruživanja nema bolje proizvodnje. Izvolite odgovor.

No nije bitan broj, bitan je, dobro ste to, bitan je broj odnosno vrijednost koja se trži preko tih proizvođačkih organizacija, to će nam govoriti o pravom uspjehu.

A rekla bih da je prošle godine po prvi put profunkcionirao, dakle imali smo mogućnosti ga koristiti jer su to prve organizacije zavrijedile jest korištenje sredstava kroz Operativni program za provedbu strategija proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća, imamo prve dvije koje zadovoljavaju uvjete, eu uvjete. U dijelu koji se odnosi na financiranje prikazana je godišnja alokacija iz proračuna EU dok dio koji će se financirati iz nacionalnog proračuna nedostaje. Zar javnost ne treba znati koliko se planira financijskih sredstava iz državnog proračuna za sektor poljoprivrede? Zar ne treba planirati ukupni iznos sredstava potrebnih za provedbu strategije? Iz medija se saznaje da je poljoprivredi namijenjeno 7,5 milijardi eura, a prema ovoj strategiji je to 4,9 milijardi eura.

Dodatne mjere slijedom iskustava koje posljednjih godina imamo bit će barem na razini godišnjih ulaganja u još one dodatne potpore kao reakcija na poremećaj. Kao ministrica poljoprivrede kroz ovu strategiju koja dolazi iz vašeg resora trebali ste ponuditi odgovore hrvatskim poljoprivrednicima, trebali ste im ponuditi odgovor kako oni od svog rada, od svog mukotrpnog cjelodnevnog, cjelogodišnjeg rada sebe i svoje obitelji mogu živjeti u RH. Nažalost, niste im dali te odgovore, ova strategija ne nudi te odgovore, ova strategija je dokument koji je napisan na 140 stranica i ima dva kilograma, to je dokument koji je u skladu sa svim onim dokumentima koje propisuje zajednička poljoprivredna politika EU, ali to nije dokument koji našim poljoprivrednicima nudi odgovor. Pa tako je taj dokument potpuno nerealan i on je neostvariv jer vi ste to dokazali svojim radom i svojim obnašanjem ministarske funkcije gdje ste obećali već ovdje spomenutih 40 sustava navodnjavanja, a realizirali ste samo 17, niste niti rekli koliko [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] hektara je pokriveno.

I isto tako smo se mi Hrvati izborili da sustavi navodnjavanja u idućem programskom razdoblju budu i dalje financirani sa 100% o čemu postoje bilješke iz EU kako su tekli pregovori o tome istom.

Gospođo ministrice. Sve aktivnosti koje su planirane Strategijom poljoprivrede u skladu su sa europskim strateškim dokumentima, ali i sa nacionalnim prioritetima koji su usmjereni prema poboljšanju konkurentnosti i produktivnosti hrvatske poljoprivrede, očuvanju hrvatskog sela, ali i adekvatnom odgovoru na klimatske promjene kao i preusmjeravanju potpora na male i srednje poljoprivrednike te mlade poljoprivrednike. Cilj je ove strategije do 2030.g. povećati poljoprivrednu proizvodnju godišnje sa današnjih 20 milijardi na 30 milijardi kuna. Ovaj cilj mnogi su ocijenili kao jako ambiciozan, a obzirom da pratimo energetske šokove koji se događaju, ne samo na hrvatskom nego i na europskom tržištu pitanje je li taj cilj ostvariv i koje će mjere Vlada RH poduzeti da pomogne poljoprivrednicima da prevladaju taj energetski strujni i plinski šok. Cilj je 30 milijuna kuna predviđa rast između 4 i 4,5% u prosjeku godišnje. Iskoristit ću priliku da povežem oba pitanja, sjetila sam se dakle Ministarstvo poljoprivrede je metodološki ispravno napravilo strategiju, prethodile su brojne analize, svi su dokumenti dostupni, a u međuvremenu smo izradili detaljan nacionalni strateški plan koji u brojkama govori o svakoj pojedinoj skupini i provedbenom mehanizmu što mogu svi saborski zastupnici pročitati. Na sve poremećajem smo odgovarali, spomenula sam 13 izvanrednih mjera pa smo tako i sada u okviru ovog paketa koji je namijenjen svim hrvatskim građanima, osobito kućanstvu, osobito onima koji su ugroženi od energetskog siromaštva ali i svim poduzetnicima opet iznova poručujući koliko je važna i koliko izazovna strateška poljoprivredna djelatnost osmislili još dodatna posebna sredstava pa je ovaj paket pomoći [[Upadica: Hvala vam.]] vrijedan 250 milijuna kuna za Poštovana ministrice, hrvatsko primorje poznato je po mnogo čemu, a između ostaloga poznato je po vrhunskom vinu prošeku. Na prostoru koji se na prostoru Primorske Hrvatske proizvodi već stoljećima, a koji je još uvijek nezaštićeno. Trenutno postoje problemi oko zaštite prošeka, zbog talijanskog proseka koji se drastično razlikuje od hrvatskog prošeka, a očekujemo znači tj. moje pitanje je prema vama u ovom trenutku u kojoj je fazi zaštita odnosno zahtjev RH za zaštitom prošeka, a i na koji način ova strategija zapravo planira štititi hrvatske autohtone proizvode i sorte. tradicionalnog izraza prošek podnesen je 2013. godine i odnosi se na 4 područja u Dalmaciji. Nakon 7 godina Europska komisija je procijenila da hrvatski zahtjev sadrži potrebne, da sadrži potrebne elemente kako bi ga, kako bi predložila korak dalje. Takav korak je na talijanskoj strani zbog važnosti proseka iznjedrio brojne negativne reakcije. Mi smatramo da Hrvatska ima pravo ustrajati na zaštiti tradicionalnog izraza prošek. Mi imamo dokaze da se desertno vino s posebnom svojom tehnologijom spominjalo još u 16. stoljeću kod Petra Hektorovića, da je nastavljeno u 18. stoljeću kod talijanskog putopisca u dijelu Put po Dalmaciji Alberta Fortisa, da se posebno i detaljno spominjalo u Varaždinskom listu tijekom 19. i početkom 20. stoljeća i da to pravo [[Upadica: Hvala vam.]] možemo dokumentirati i to ćemo nastaviti raditi. Poštovana ministrice, Strategija razvoja poljoprivrede i ribarstva RH 2020. godine je projekt kojeg ste započeli sa Svjetskom bankom još u 10. mjesecu 2018. godine. Krajnji rok izrade dokumenta, a to je ovaj dokument bio je listopad 2020. godine, dakle na početku kasnimo već godinu dana. Osim toga u uvodu na stranici 6 piše ovaj akt strateškog planiranja je temelj za izradu, provedbu, praćenje i evaluaciju svih daljnjih strateških dokumenata i planova za poljoprivrednu i ruralni razvoj nakon 2020. godine. Dakle, ono što se meni čini ili mi gradimo kuću od krova prema temelju, ako je ovaj akt temelj za donošenje svih planova od 2020. nadalje ili imamo vremenski stroj pa ćemo se sada kad donesemo ovaj akt, ako ga donesemo, vratiti u 2020. onda donositi ove akte kojima je ovaj akt temelj i onda razvija odnosno raditi na poljoprivredi. Osim toga, da metodologija možda jest ispravna, ali kršite Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem [[Upadica: Hvala vam.]] RH gdje je propisano da dugoročni akti kakav je ovaj moraju se donijeti za rad Strategija je napravljena u roku uz sve potrebne konzultacije. Mi smo samo htjeli omogućiti saborskim zastupnicima pa smo mijenjali propis da i oni iznose svoje mišljenje. Dakle, strategija je napravljena u roku, strategija je prethodila izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, izmjenama programa ulaganja, prethodila je izradi Nacionalnog strateškog plana, mi smo je doveli i u sabor i to paralelno sa stavljanjem na web stranicu Nacionalnog strateškog plana. Kolega Miletić, izvolite. Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora. Ministrice 19. siječnja sam vam poslao zastupničko pitanje u vezi naših pčelara, vidio sam da potpore u 2022. godini za one osjetljive sektore u poljoprivredi, pa to me zbunilo moram priznati 42 miliona kuna za duhan, duhanske proizvode, znam da je priča industrije, gospodarstva, ali isto znamo da 15.000 ljudi godišnje umire od posljedica baš duhana, duhanskih proizvoda prema HZJZ-u u Hrvatskoj, svake godine mi izgubimo grad veličine Metkovića, veličine Makarske od pušenja, to je užasno.

Svi su uvijek isti, krave u proizvodnji mlijeka, rasplodne krmače …/nerazumljivo/… i iznos, ukupni iznos je 121 milijun kuna, dobro ste primijetili da se 42 milijuna kuna odnosi na duhan. Dakle, to će tako i ostati. Važno nam je poduprijeti poljoprivredna gospodarstva na području na kojem se proizvodi duhan, to je Virovitičko-podravska i Požeško-slavonska županija osobiti, mislim čak i 85% to je posebna vrsta tla koja nije pogodna za različite kulture. Što se tiče pčelara ova je Vlada povećala nacionalnu omotnicu godišnju sa 14 na 17 milijuna kuna prošle godine, oformila prvi program De minimis potpora u pčelarstvu od 3 milijuna kuna, isto 2021.g. financirala po prvi put značajne gubitke kakvi su se događali izvanredni [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] događaji u Međimurskoj županiji i nastavit ćemo i dalje. Poštovana ministrice. Osvrnut ću se na nešto što na smatram da bi trebali obratiti pažnju i u budućem razdoblju. Evo npr. u mojoj Ličko-senjske županije dosadašnjim sustavom poticaja u poljoprivredi stavljene su u funkciju značajne poljoprivredne površine kako državne tako i privatne, povećan je broj stoke upisano je preko 5.000 obiteljskih gospodarstava u značajan broj mladih nositelja, sve jača je svijest o važnosti povezivanja s turističkim sektorom, znači imamo i kapaciteta imamo i potencijala. Međutim, mišljenja sam da u budućem periodi moram naglasak staviti na podizanje razine znanja i vještina u poljoprivredi kako bi kvalitetnim i dodatnim proizvodima i uslugama omogućili razvoj novih zanimanja i novih znanja u koje će generirati dodatnu vrijednost gospodarstvu. Tu mislim na srednjoškolsko obrazovanje u programima iz sektora poljoprivrede, cjeloživotno obrazovanje te nužnost da se i ostali sektori i lokalna samouprava [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] uključi u ove stvari koje radi [[Upadica predsjednik: Hvala lijepa.]] Ministarstvo poljoprivrede. Poljoprivrednici Ličko-senjske županije u prosjeku imaju nekih 57% veću potporu po korisniku nego što je to hrvatski prosjek, oni su značajno podržani i to je područje koje sa svojim kapacitetima može značajno osnažiti položaj Hrvatske, osobito u smislu doprinošenja zelenoj ambiciji. Međutim, moram isto tako reći da samo mi kada govorimo o ekološkoj poljoprivredi od 1.1.2022.g. dali uputu i kontrolnim tijelima da pored podataka o površinama koje rastu iznašli smo način, najprije nije bilo moguće sukladno regulativi da moraju upisivati podatke i o količini jer ovakve mjere trebaju podizati rast površina, ali treba i putem javnih sredstava omogućavati zdravu proizvedenu hrvatsku ekološku hranu i to je bio cilj. Svakako je riječ o velikoj perspektivi. Veseli me što smo nedavno potpisali s Ličko-senjskom županijom ugovor o izgradnji [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] Centra za stočarsku proizvodnju. Kolega Pavić Željko izvolite. Poštovana ministrice.

Digitalne platforme sigurno nisu s obzirom da su već u upotrebi desetak i više godina.

Dakle, rekla sam da doista ne bi trebalo govoriti da proizvođači, hrvatski poljoprivredni proizvođači da su u stranim rukama, a znate li koliko se podnosi zahtjeva za potporu i koliko je registriranih proizvođača u upisniku?

No kakogod pristupili smo jedinstvenom tržištu EU. Belje je dobilo potpora koliko je dobilo, najvećim dijelom vjerojatno iz izravnih plaćanja. Podsjetit ću da je prilikom programiranja za razdoblju '14.-'20., tadašnja vlada programirala preraspodjelu na prve hektare za mala gospodarstva 10%, a da smo mi to sad udvostručili i u nacionalni strateški plan predvidjeli 20% tako da ćemo te nesrazmjere prilično smanjiti. Poštovana ministrice. Dakle, Hrvatska je predzadnja država u EU po ostvarenoj jedinici rada. Vrijeme srbočetničkog razaranja onda samim time i posljedice tog kukavog rata su daleko iza nas. '91.g. u poljoprivrednoj industriji radilo je negdje oko 22%, danas oko 6% čini mi se, a najviše je subvencionirana djelatnost. Hrvatskih 2,55 milijardi eura poljoprivredne industrije čini oko 0,62 ukupne ostvarene vrijednosti poljoprivredne industrije u EU i taj podatak nas svrstava uz bok jednoj Slovačkoj koja je planinski orijentirana država, okrenuta autoindustriji.

Međutim, neće tu biti skokova za deset mjesta, to će biti mukotrpan put napretka, a kojeg već ostvarujemo.

Poljoprivredna proizvodnja ne obuhvaća industriju prehrambenu. Vrijednost je dakle u vrijednost u ekonomske račune ulazi. Poštovana ministrice, u ovoj strategiji je prepoznata jedna između ostalog i razvojna potreba unaprijediti povezanost u lancu od proizvođača do potrošača. Naš zadatak je što više motivirati i pomoći da što više hrvatskih proizvoda se nađe na hrvatskim stolovima. Utjecaj turizma na plasman i razvoj poljoprivredno prehrambene proizvodnje, o njoj se dosta govori i piše i tu moramo napraviti dodatni iskorak kako bi to bilo što više i što značajnije. Međutim, ono što me veseli u ovoj strategiji još niko nije spominjao da između ostalog ste predvidjeli nove prilike za rast i prepoznali turistički potencijal u prehrambeno poljoprivrednoj proizvodnji. Naime, jedan od provedbenih mehanizama je promicanje poljoprivrednog gastronomskog destinacijskog turizma. Zajedno sa Ministarstvom turizma osmislili ste brendiranje koje uključuje lokalne proizvode, kulinarska iskustva i slično. Ministarstvo poljoprivrede nastavit će provoditi mjere koje su vezane za diversifikaciju za ruralni razvoj, posebno putem operacije 6. To je ta operacija koja se povezuje sa ovom grupom aktivnosti, a isto tako će one dobiti dodatan zamah kroz planiranu provedbu i putem lokalnih akcijskih grupa, što do sada nije bilo slučaj, dodatno putem financijskih instrumenata koji su hrvatski proizvođači u posljednje 2.g. koristili sjajno, planiranih pola milijarde kuna smo povećali već sada na 782 milijuna kuna.

Poštovana ministrice, ono što je strategija nisam uspjela nikako shvatiti je guranje stočarstva kojeg ste prepoznali kao deficitarnu granu u poljoprivredi, pogotovo mljekarstvo, a do tog trenutnog stanja u stočarstvu su nas dovele upravo vaše politike, promašene politike u poljoprivredi i to kroz razne operativne programe, svojedobno IPARD i SAPARD mjere kroz koje su upumpane velike količine novca, dobrim dijelom i iz našeg državnoga proračuna, a vi sada pošto poto želite povećati ili podignuti tu proizvodnu zastupljenost gurajući to stočarstvo svugdje gdje god to možete, pa tako i kroz neke poveznice i proizvodnje npr. u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i ja vas molim objašnjenje za to. Pa dakle ne bih ja sad baš rekla da su naše politike nešto puno tome sad u zadnjih 10.g. doprinjele jer smo mi pristupili strukturnim i poljoprivrednim fondovima u punini tek 2013.g., pri tom primjerice u proizvodno vezanim plaćanjima, što bi bilo posve normalno nisu bile planirane rasplodne, nisu bile planirane junice, nisu bile planirane prvotelke, potpore, što je ono teški jedan promašaj. Pri tome u mjerama s posebnim ograničenjima bilo je omogućeno dati 100-tine i 1000-e hektara šumskog zemljišta bez ijednog grla, što je potpuna suprotnost naumu očuvanja prostora putem mjere 13 težih uvjeta gospodarenja, pri tome za ekološku poljoprivredu su bila planirana značajna sredstva, a bez povezivanja umjetnih grla i da mi ćemo to nastojat povezivati jer to itekako doprinosi stočarstvu i to će doprinositi da imamo zdrave ekološke proizvode. Poštovana ministrice, sami ste rekli da je ova strategija krovni dokument kako vidimo poljoprivrede do 2030.g. i ono što bi vas pitao zašto sa strategijom po meni kasnimo barem 3.g. Znači ako imamo glavni strateški ciljni dokument kako vidimo mi ovu našu krhku i nažalost jadnu poljoprivredu onda ne smijemo kasniti 3.g. s tim da ciljevi ovoj strategiji su pomalo zastarjeli. Mnoge zemlje u EU već te ciljeve provode, a mi sa zakašnjenjem od 3.g. danas ili u drugom čitanju nebitno bi trebali donijeti neku strategiju koja ovakvu krhku poljoprivredu treba dignut na noge do 2030.g.

Pa ne bih ja baš rekla da su naši, da je naša poljoprivreda jadna, nju nose vrlo vrijedni i pametni i kreativni brojni ljudi sposobni i oni uspijevaju u vrlo teškim okolnostima koji nisu rezervirani samo za Hrvatsku. Ovaj dokument je krovni, on je izrađen na vrijeme, vrlo se malo mijenjao, a zašto i ne bismo se konzultirali uvijek i uvijek nadograđivali, on je u HS zato što prije prijašnjom regulativom nije bila predviđena rasprava o strategiji u HS. Mi smo to kao što sam već 5 puta danas rekla promijenili, a dokument je izrađen na vrijeme, pa ne bi bio izrađen Nacionalni strateški plan na vrijeme da nije ovaj dokument izrađen na vrijeme. Imamo povredu Poslovnika, kolegica Ahmetović izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče.

Ovo je bila replika, a ne nikako povreda Poslovnika. Idemo dalje, kolegica Vukovac, izvolite. Zahvaljujem. Poštovana ministrice, ovom strategijom hrvatskim građanima obećavate povećanje proizvodnje iako ste svjesni kako je preduvjet za proizvodnju zemljište. U prijedlogu Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je bio nedavno u prvom čitanju u ovom domu najviše bodova davali ste dosadašnjem posjedniku pod uvjetom da mu udio izravnih plaćanja za poljoprivredu, dakle poticaja nije veći od 30% ukupnih prihoda iz poljoprivrede. U prijedlogu koji nam dolazi ovih dana ponovno na dnevni red tog uvjeta više nema. Svjesni ste da Hrvatska svake godine isplaćuje sve veće iznose poticaja a proizvodnja se smanjuje. Zašto podržavate takav model i zašto je maknut zahtjev da potpore prate proizvodnju i kako onda mislimo strategijom povećati proizvodnju ako nam državno zemljište koriste oni koji ubiru poticaje, a mahom ne proizvode ništa za naše hrvatske građane. Slijedom primjedaba u Hrvatskom saboru mi nismo taj uvjet makli nego smo uvjet poštivanja ugovornih odnosa, poštivanja gospodarskih programa razdvojili od ekonomskih uvjeta koji se odnose na udio izravnih plaćanja u poljoprivrednom dohotku pa je onih 25 maksimalnih bodova sada 20 bodova za dosadašnji posjed i za posjednika koji je ispunio sve svoje ugovorne obveze i ispunio gospodarski program, a svi poljoprivrednici pa bez obzira jesu li imali prilike ili ne koristiti poljoprivredno zemljište kojima udio izravnih plaćanja ne prelazi 30% dobijaju 5 bodova. To je metodološki ispravnije.

Između ostalog ste rekli i da i hvalite se s tim, da je povećan izvoz smanjen uvoz bez da upozorite kako je do toga došlo i da se pokazatelje u vanjskotrgovinskog razmjeni treba gledati u odnosu na smanjenu potražnju i na otežani protok, međunarodni protok robe. Vanjskotrgovinski deficit je dakle skoro milijardu EUR-a, potpuno je nejasno kako vi to mislite povećati znači vrijednost poljoprivrede na 30 milijardi do 2030. godine sa sadašnjih 19 milijardi i to da se razumijemo znači vraćanje proizvodnje na 1991 [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] godinu kad je u svim kategorijama hrane [[Upadica: Hvala lijepa.]] svake godine sve manja proizvodnja osim žita. Prvo, ja danas nisam rekla da se smanjuje uvoz, a povećava izvoz samo sam rekla da imamo pozitivne pomake u vanjskotrgovinskoj bilanci. Apsolutno sam sigurna u ovo što govorim. Drugo, žao mi je što mislite da ne razumijem statistiku što na taj način tumačite moju odgovornost prema brojkama i podacima, ali isto ću tako reći da vi ne razumijete i da vi govorite o nečemu što je moglo vrijediti 2020. kada se doista uvoz smanjivao zbog poremećajima u lancima opskrbe, no 2021. godine su se lanci opskrbe oporavili, a prvih 11 mjeseci 2021. godine govore slijedeće značajno su rasli i uvoz i izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, ali je izvoz rastao brže. Dakle, to se, neće se deficit smanjit odjednom čarobnim štapićem, deficit će se smanjivati ulaganjima u konkurentnost i produktivnost [[Upadica: Hvala vam.]] i bržom stopom rasta Zahvaljujem. Poštovana ministrice koliko sam upoznata dobili ste čak 130 stranica komentara Europske komisije na provedbu programa ruralnog razvoja od 2014. do '20.

Prvo program ruralnog razvoja se odvija potpuno u skladu s planom odnosno on premašuje plan. Podsjetit ću smo prošle godine prije nego što smo dobili dodatna sredstva po isplatama koje su tada bile 75% u odnosu na ugovorena sredstva mi bili na 5 mjestu u EU po isplatama iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Ne znam o kojih 130 strana govorite, znam da imamo brojne revizije. Da imamo katkada i predložene korekcije, isto kao i druge zemlje EU, nisam primijetila da mi tu nešto podbacujemo, no naravno možemo to i provjeriti, a ako možda govorite o Nacionalnom strateškom planu na njega nisu još došli službeni komentari. Poštovana ministrice, ako želimo konkurentu poljoprivredu budućnosti nju je potrebno mladom čovjeku učiniti atraktivnom, digitalizirati je, automatizirati, robotizirati. Također, mlade je potrebno jako motivirati za školovanje u poljoprivrednim zanimanjima bez toga će odlaziti i birati zanimanja koja su im lakša, atraktivnija od poljoprivrede. Pa me zanima kojim mjerama mislite to riješiti. Hvala. Izvolite odgovor. Podsjetit ću da je ova hrvatska vlada i Ministarstvo poljoprivrede započelo jedan program stipendiranja koji se odnosi, koji se odvija u okviru razvojnog sporazuma za Slavoniju, Baranju i Srijem. Ministarstvo poljoprivrede naravno nije glavno tijelo državne uprave koje vodi računa o obrazovanju no svakako će svojim mjerama, aktivnostima, savjetodavnom podrškom osiguranje sredstava za prakse, za suradnje sa srednjim i visokim školama u području agronomije, prehrane, veterinarstva, šumarstva i drvoprerađivačke industrije nastojati doprinositi takvim opravdanim ciljevima. Koliko je koštala izrada ove strategije budući se godinama znači radi na njoj? Kakav je ovo bio vakuum, što se događalo u ovom periodu? Dojam je da, iz ove strategije, da je hrvatski poljoprivrednik odgovoran za stanjem u kojem se poljoprivredna nalazi. Vi vrlo jasno pišete o hrvatskom poljoprivredniku da ga karakterizira niska produktivnost, loše vođenje poslovnih evidencija, slabo planiranje, vođenje poslovanja, nedovoljno osiguranje, slaba povezanost sa vrijednosnim lancem, neprepoznat od kreditnih institucija i slično. Tko je po vama hrvatski poljoprivrednik i što je on? Uzrok ili posljedica ovakvog stanja u poljoprivredi? Izradi strategije su prethodile brojne analize, dijagnostike, izrada modela, konzultacije, radionice, posebni analitičke podloge sa različitim dionicima znanstvene zajednice u Hrvatskoj i inozemstvu, suradnja sa sektorima na različitim mjerama, provedba 4 pilot projekta, obuka svih analitičara Ministarstva poljoprivrede i taj sporazum sa Svjetskom bankom vrijedio je 2,5 milijuna EUR-a. Gospođo ministrice, pred nama je ova strategija ali koja ne uvažava neke od bitnih promjene koje su se desile u Hrvatskoj. Kao prvo naznačit ću da u Hrvatskoj ima 400.000 manje stanovnika, da u ovoj strategiji to ni na koji način nije implementirano, a od tih 400.000 onih koji manjkaju najveći dio vezan je uz županije koje imaju veliku poljoprivrednu proizvodnju, posebice Slavonija. 5 slavonskih županija su među prvima po gubitku. Međutim, ovdje se vidi i smanjenje broja OPG-ova za četvrtinu u zadnjih 10 godina. Ono što bih istakao da ostanak ljudi, povratak ljudi posebice mladih ovisi o mogućnosti da imaju posao, zaposlenje, jer poljoprivreda je i to. To nije samo pitanje proizvodnje hrane, to je pitanje opstanka tih županija i mnogih drugih. Zbog čega to nije u strategiji i šta mislite napraviti po tome? Pa ja ne bih rekla da to nije u strategiji itekako je pitanje generacijske obnove i preuzimanje gospodarstava od strane mladih poljoprivrednika dio ove strategije i nacionalnog strateškog dokumenta. Zato smo i povećali sredstva za preuzimanje gospodarstava predviđena u nacionalnom strateškom dokumentu koji je objavljen na 102 milijuna EUR- Zato je dalje predviđeno putem izravnih plaćanja, jednog dijela izravnih plaćanja, financirati, imati posebnu alokaciju za mlade poljoprivrednike. Zato smo omogućili na svim investicijskim natječajima povećanje investicijske potpore s 50 na 70% za mlade poljoprivrednike. I zato povećavamo potporu, zato povećamo značajno potporu koja je dosada bila 50.000 EUR-a za preuzimanje i investiranje u gospodarstvo od strane mladih poljoprivrednika na najmanje 75. Poštovana ministrice, znate li da postoji direktna korelacija između povećanja broja zaposlenih u ministarstvu kojeg vi vodite sa smanjenjem poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj i sa brojem zaposlenika u istom tom ministarstvu 2003. u Ministarstvu poljoprivrede je radilo 700, 700 zaposlenika, 2008. 1.400, danas ih je 3.200 plus ergele u Đakovu i ergele u Lipiku koje su pod vašom ingerencijom a gdje ima više zaposlenih nego konja plus što plaćate vanjske usluge odvjetnicima iako samo u Agencije za plaćanje imate 50 zaposlenih pravnika koji ne rade ništa. Da li u vašoj strategiji odnosno piše nešto što mislite poduzeti u vezi sa tim trendovima koje sam naveo koji su svima jako dobro poznati?

Međutim netočno je da je broj zaposlenika u Ministarstvu poljoprivredne 3.200 to je potpuno netočan podatak, on, potpuno netočan podatak. Dakle, što se tiče Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ona danas sa približno istim brojem ljudi kao prije 4 godine obrađuje potpore, kontrolira, otklanja nedostatke i sve to u vrijednosti od preko 7 milijardi kuna, a gotovo s istim brojem, možda 20-ak, 30-ak manje obrađivala je 4 milijarde kuna prije, 2015. ili 2016. godine. 3.200 ja ne znam [[Upadica: Hvala vam.]] o čemu, Ministarstvo poljoprivrede broji [[Upadica: Hvala lijepa ministrice.]] približno 900 ljudi. Povrijeđen je Članak 238., dakle ovo je tipična manipulacija brojkama. Zato jer govorite o zaposlenicima ministarstva, ali jako dobro znate da je tu 5-6 agencija, da su tu ergele o kojima sam govorio već i da sve to skupa ide iz proračuna Ministarstva poljoprivrede. Ovo nije bila nikakva povreda Poslovnika nego neki pokušaj replike. Kolega Mandarić i vi isto tako. Evo i ja ću isto, pozivam se na Članak 238., kolega Beljak on zapravo govori, iznosi grube neistine, otprilike znam podatak što se tiče ergela iz Đakova i Lipik, čini mi se tu ima 30-ak zaposlenih, a konja otprilike 10-ak puta više od toga. Kolega Mandarić, kolega Mandarić dobivate i vi opomenu, ovo je bilo repliciranje, a ne nikakva povreda Poslovnika. Dobro, ajde smirimo se. Idemo dalje, kolegica Orešković, izvolite. Uvažena ministrice prije svega bi htjela razjasniti jesam li nešto dobro čula ili razumjela. Kada vas se pitalo koliko su koštale konzultantske usluge Svjetske banke spomenuli ste cifru od 2 miliona EUR-a. Koliko mi je poznato rezultati tih konzultacija kritiziraju se još od 2019., ukazuje se na činjenicu da nisu detektirani osnovni problemi hrvatske poljoprivrede. Neke stvari se vide golim očima i potrebno je samo poštenje da se stvari opišu i nazovu pravim imenom. A činjenica je da naša ruralna područja nestaju, da su devastirana, činjena je da imamo pad poljoprivredne proizvodnje činjenica je da imamo nekoliko puta smanjen stočni fond u odnosu na razdoblje prije rata, činjenica je da nemamo sva poljoprivredna područja i površine stavljene u svoju funkciju, da nedovoljno naplaćujemo koncesije i naknade i da u sustavu plaćanja APN-a nema kontrole. Dakle, poljoprivredna proizvodnja ne pada nego kontinuirano raste posljednjih 5.g., pogledajmo službene podatke Državnog zavoda za statistiku, a prema drugoj procijeni Državnog zavoda za statistiku ona je rasla po stopi od 8,1% u 2021.g., no naravno da treba pričekati konačnu procjenu i da valja biti oprezan. Što se tiče vrijednosti koju sam spomenula, a rekla sam 2,5 milijuna eura, a ne 2, ne odnosi se na konzultacije, odnosi se na cjelokupni proces s više aktivnosti koji je uključivao i pilot projekte i financiranje 20-tak analitičkih studija i izrade modela, sve radionice, sve konzultacije i događaje, a strategiju je izradilo Ministarstvo poljoprivrede naravno na temelju i tog rada. Poštovana ministrice, jedan, jedna od prepoznatih razvojnih potreba u ovom dokumentu je i unaprjeđenje vještina radne snage, važno i pozitivno, ali postoji jedan veliki problem, a to je nedostatak radne snage u poljoprivredi i na selu. Ovaj problem traži rješenje kroz potrebu kreiranja prioritetnih mjera za zadržavanje radne snage u ruralnim područjima. Zanima me kojim mjerama se planira riješiti taj problem koji tišti sustav poljoprivrede?

Posve je točno da je nedostatak radne snage jedan od najvećih strukturnih problema hrvatskog gospodarstva, a osobito i hrvatske poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede putem investicijskih mjera nastoji smanjiti ovaj problem ulaganjima u preuzimanje gospodarstava, u nove tehnologije, u restrukturiranje gospodarstava, između ostalog i porastom alokciranih sredstava u prerađivačku industriju koja treba povezati, no velik dio aktivnosti naravno se radi i u suradnji s drugim tijelima državne uprave na razini vlade koje su zadužene za zajedničko odgovaranje na ovaj strateški izazov nedostatka radne snage u brojnim područjima. Što se tiče mladih poljoprivrednika nisu naravno potpore sve za zadržat čovjeka u ruralnom prostoru i mjere diserfizikacije i preuzimanje tehnologija, ali i porast potpore će sigurno donijeti doprinos, sad ih je otprilike 23… Poštovana ministrice, u stanju poljoprivredno prehrambenog sektora naglasili ste da hrvatski poljoprivrednici su uglavnom mali, 70% poljoprivrednika obrađuje manje od 5 hektara poljoprivrednog zemljišta. Karakterizira ih fragmentirana proizvodnja usmjerena na proizvode niske vrijednosti, te pretežno sudjeluju u kratkim, u kratkim vrijednosnim lancima, imaju veće troškove poslovanja, a slab pregovarački položaj nasuprot proizvođačke industrije koja je, ima njih, koncentriran na njih 1,26 i poduzeća stvara 62% ukupnih prihoda, tek 0,23% naših evidentiranih proizvođača organizirano je u zadruge. Strategija je jako dobra jer je, uviđa, ukazuje na probleme i rješenje npr. klimatskih promjena, novog načina života, te uviđa da se malim i srednjim proizvođačima pomogne educiranom tehnologijom i tako.

U provedbu strategiju naravno da će bit uključene jedinice lokalne i regionalne samouprave, bile su i do sada.

Spomenut ću također mjeru 4 i alociranje za javnu infrastrukturu navodnjavanja, korisnici su hrvatske županije i jedinice područne samouprave.

Uvažena ministrice, da je strategija učinkovita i dobra pokazuje čitava današnja rasprava, a najbolje ju je opisao kolega Matula kad je rekao o poljoprivredni ne zna ništa, strategiju nije vidio, al eto nešto je čuo pa će o njoj raspravljati i na to se svodila čitava rasprava do sada. Ono što je najbitnije u ovoj strategiji po meni, ali i u bilo kojoj fizibiliti studiji su brojke. One su ovdje naznačene, pa evo i u simpatičnoj brošurici koju ste nam dostavili koje točno egzaktno govore o kojim sredstvima EU se radi, dakle o bespovratnim sredstvima koje ne trpe sufinanciranje iz državnog proračuna. I ono što ovdje možda vi niste dovoljno istaknuli jer vidim skepsu kod nekih govornika vezano za poljoprivredu, što je podatak koji je čak i mene iznenadilo da je praktički 6,2% radne snage u RH u poljoprivredi za razliku od EU, a da ne govorim u postocima BDP-a koji se razlikuju i ti podaci su u ovoj strategiji navedeni 2020., s time demantiramo sve one koji govore da smo zakasnili s izradom strategije. Željela bih samo komentirati da u zemljama s najrazvijenijom poljoprivrednom proizvodnjom je udio radne snage u poljoprivredi značajno manji. Ministarstvo poljoprivrede ne predviđa rast zaposlenih u osnovnoj poljoprivrednoj proizvodnji nego rast konkurentnosti, produktivnosti kroz zadržavanje ljudi, preuzimanje od strane mladih gospodarstva i ulaganje u nove tehnologije, restrukturiranje i modernizaciju. No potencijal za rast u broju ljudi vidi u diversifikaciju, u diversifikaciji, u biogospodarstvu, u turizmu, u pružanju usluga povezanih s poljoprivredom i to upravo i ciljamo kroz pojedinačne podmjere. Poštovana gđo. ministrice, evo da se malo vratimo u prošlost, nekih 5000.g. u nazad kada su svojim drvenim motikama, možemo ih tako nazvati, čak i Sumerani uspjeli navodnjavati svoje njive. Znamo da trenutno Izrael ima gotovo svaki pedalj obradive poljoprivredne površine u sustavu navodnjavanja, čak i mrski diktator Gadafi je od libijske pustinje napravio plodno tlo, a mi ovdje imamo podatke da nismo niti dosegli plan vlade iz 2005.g. od 65.000 hektara pod navodnjavanjem, što je katastrofalno niskih niti 6% Vidimo ovdje u intervenciji B4 dobar i zdrav prijedlog, no dozvolite da se sa zdravim razumom upitam hoćete li ga uspjeti ostvariti? Izvolite odgovor. Putem programa ruralnog razvoja u prethodnih nekoliko godina financirali smo 17 projekata koji su omogućili javnu infrastrukturu navodnjavanja za gotovo 7.000 hektara. Mi smo jasno iskazali i našu ambiciju do 2030.g., pri tome za Ministarstvo poljoprivrede projekt ne završava izgradnjom javne infrastrukture, projekt završava otklanjanjem preostalog značajnog problema, a to je korištenje te iste poljoprivredne infrastrukture, zato sad omogućujemo posebne operacije za opremu, za stvarnu provedbu navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, zato radimo komasaciju, zato smo se borili kroz program ruralnog razvoja za novo 100%-tno financiranje također javne infrastrukture, no nije još kod nas sve, u drugim programima su također predviđena sredstva za veće sustave kojima ćemo se odupirati klimatskim promjenama. Kod nas su sustavi do 15 milijuna eura pojedinačni. I na kraju kolega Lenart, izvolite. Poštovana ministrice, ja bih vas mogao isto pitati kako ste ovoga, ali dobro izgledate, pa vjerujem da ste dobro. Strategija je tipičan konzultantski copy paste dokumenat na koji je nažalost preplaćen i to je ono što konzultanti uglavnom rade, pa nisu ni ovdje napravili nikako drugačije. Mi u poljoprivredi proizvodimo kilograme, litre, komade, a ja ne vidim u ovoj strategiji da je itko baratao sa tim mjernim jedinicama jer mislim da je to osnova poljoprivredne proizvodnje, a ne nekakve vrijednosti novčane koje se mogu tumačiti zbog inflacije, ovoga ili onoga na bilo koji način. Činjenica da imamo pad poljoprivredne proizvodnje, činjenica da se ovim dokumentom opet pogoduje velikima u Hrvatskoj, pa vas pitam gdje su tu OPG-i, a evo kutijica će ove godine bit mnogima dovoljna da spreme svoju zaradu jer mislim da je čak neće niti biti. Nije strategija prepisani konzultantski dokument, molim vas pogledajte sve analitike koje radi Ministarstvo poljoprivrede i ja ne bih željela da se moji kolege koji su konačno dobili pravu priliku i puno toga naučili, koji mogu puno pokazati o svojim analitičkim vještinama i da oni to mogu ubuduće sve raditi sami da se na taj način njihov rad obezvrjeđuje. Rade sjajno, imamo izvrsne analitičare i cijeloj hrvatskoj javnosti predočavamo sve dokumente koje radimo kao nikad tako transparentno i otvoreno. Nudimo sporazume za baze podataka, za prijenos znanja itd. Ne bih rekla da je ijedan dokument koji Ministarstvo poljoprivrede radi namijenjen pogodovanju ikome ili ičemu. Upravo zato inzistiramo kao dva koraka na svemu što radimo. Prvo, analize i brojke, drugo enorman trud koji ulažemo u dijaloge i tako će biti i dalje. Odgovorili ste na 41 repliku i sada se možete malo odmoriti na svome mjestu, a mi ćemo sada krenuti dalje. Želi li izvjestiteljica odbora uzeti riječ? Poštovana kolegica Marijana Petir u ime Odbora za poljoprivredu, izvolite.

Ja ću se sad osvrnut na glavne naglaske iz rasprave u kojoj je rečeno kako je ovim aktom trebalo u većoj mjeri prepoznati značaj žena u ruralnim područjima i planirati mjere za jačanje njihova položaja. Istaknuto je da umjesto termina „rodne jednakosti“ treba koristiti termini „ravnopravnost između žena i muškaraca“ koji je izraz uvriježen u svim međunarodnim dokumentima. Financijski instrumenti prijeko su potrebni za održivost, unaprjeđenje i povećanje obima poljoprivredne proizvodnje i potrebno ih je jačati. Bankarski sektor treba prepoznati potrebe poljoprivrednog sektora, osobito osiguravanje sredstava za predfinanciranje projektnih aktivnosti, što će utjecati na ukupnu iskoristivost europskih sredstava. Financijska pismenost koja je prepoznata kao potencijal u ovoj strategiji u praksi bi trebala biti ozbiljnije shvaćena. Razvojna potreba unaprjeđenje vještina radne snage ocijenjena je pozitivnom i rečeno je kako za nedostatak radne snage u poljoprivredi i na selu treba kreirati prioritetne mjere za zadržavanje radne snage na ruralnim područjima. Šumarski sektor trebao bi biti obuhvaćen ovim aktom jer su ambicije nove europske strategije za šume velike. Također zastupnici su pitali za mjere aktivnosti kojima ministarstvo planira sustav potpora učiniti pravednijim i transparentnijim i osigurati potpore malim i srednjim poljoprivrednicima i siromašnim područjima. Upitano je o razlozima zbog kojih se podaci iz ovog prijedloga i preporuka Europske komisije za izradu strateškog plana razlikuju. Pozitivnim je ocijenjena potreba usvajanja standarda koji promiču javni i privatni sustav i kvaliteti certificiranja te je postavljen upit o planiranim aktivnostima za uklanjanje nesukladne hrane sa hrvatskog tržišta. Stoga je predložena provedba procjene infrastrukturnih prioriteta koji će se financirati u ruralnim sredinama, ali i uključivanje višeizvorskog financiranja jer zastupnici smatraju da sredstva iz poljoprivrednog fonda neće biti dovoljna za sve potrebe ruralnih područja koja čine 80% površine RH. Strategija ima ambiciozne ciljeve i za njihovo ostvarenje je potrebno jasno definirati potrebe ruralnih područja i poljoprivrede i to posebno u segmentu finalizacije proizvoda što utječe i na povećanje zaposlenosti, a prehrambena industrija može biti generator radnih mjesta. Za oporavak svinjogojske proizvodnje potrebno je raditi na reprodukciji. Upozoreno je na lošu dobnu strukturu poljoprivrednika i potrebno povećanje nivoa naobrazbe poljoprivrednika za što moramo koristiti sve dostupne mehanizme uključujući obrazovanje prije pokretanja same poljoprivredne proizvodnje. Predstavnik predlagatelja odgovorio je da će strateškim planom definirati mjere i intervencije usklađene s ovim prijedlogom. Iste uključuju i mjere za mlade poljoprivrednike, ulaganja u preradbene kapacitete, prehrambenu industriju, poticanje udruživanja u proizvođače organizacije, ali i povećanje broja žena nositeljica OPG-a. Ministarstvo je u stalnom kontaktu s predstavnicima bankarskog sektora, dodatna sredstva osiguravaju se preko HABOR-a i HAMAG-a. Međuresorna suradnja potrebna je za projekte javne infrastrukture te u sektoru šumarstva kako bi se iskoristile sve prednosti koje imamo po pitanju bioraznolikosti i biomase. U izradi akta ministarstvo se koristilo podacima Državnog zavoda za statistiku. Oznake kvalitete vezane su uz sljedivost. U RH se provoditi Projekt Dokazana kvaliteta u kojem sustavu je proizvodnja jabuka, a uskoro će biti i konzumna jaja. U tijeku aktivnosti za izradu akcijskog plana ekološke proizvodnje koji će biti usmjeren prema finalizaciji proizvoda. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova, 6 glasova za i 2 glasa suzdržana odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Strategije poljoprivrede do 2030. godine.

Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, pred nama je nikad skuplja sjetva, još jedna strategija. Svi znamo ključne probleme, ta dijagnoza je postavljena već odavno. Produktivnost 3 puta manja od prosjeka EU, nismo samodostatni u ničemu osim u temeljnim ratarskim kulturama. Izvozimo pšenicu i kukuruz, uvozimo tjesteninu i smrznute pekarske proizvode. Mali proizvođači teško dolaze do zakupa državne zemlje na duže vremensko razdoblje. Novi prijedlog zakona po tom pitanju neće promijeniti gotovo ništa. I na kraju zadnje, ali ne manje važno manjak radne snage koji postaje sve veći problem. Ima toga još ali ovo su gorući problemi i to tako već godinama, nije to od jučer. Kada smo ušli u EU izravna plaćanja su bila 2 milijarde kuna godišnje, sada su 7 milijardi kuna godišnje. Novac smo potrošili, probleme nismo riješili. Hoće li ova strategija napraviti pozitivne pomake? Teško. Nije prošla napravila ništa pa neće ni ova. Jedan od ciljeva koji se navode u viziji na samom početku je obnova ruralnog gospodarstva, poboljšanje kvalitete života i povećanje zaposlenosti u ruralnim područjima. Ako niste primijetili do sada onda je to ovaj zadnji popis stanovništva zorno prikazao, a to je da su naša ruralna područja prazna i to postaje već i sigurnosni problem. Prije je u selima svaka 3 kuća bila prazna, a sada u svakoj 3 gori svijetlo i ima ljudi. Sela su pusta i prazna i legitimno je pitanje kome se grade ti vrtići i kome se dovodi voda i kanalizacija. Ljudi su otišli jer im je jednostavno dosadilo čekati da konačno počnete primjenjivati sve ono što piše u svim tim strategijama. I ja se moram zapitati za koga se uopće ove strategije pišu, za nas ili možda za europske institucije kako bi zadovoljili propisane uvjete za povlačenje sredstava. Čini mi se da je ipak ovo drugo jer da su to ciljevi koje mi uistinu želimo ostvariti onda se jedni te isti ciljevi ne bi ponavljali. Pogledajte malo strategiju iz 2002. godine Narodne novine broj 89. Isti ciljevi malo drugačije formulirani i moramo se zapitati na što su potrošene onda sve te silne milijarde ako 20 godina poslije mi imamo opet iste ciljeve. Podići konkurentnost, otpornost na klimatske promjene, kvaliteta života, jedno te isto. Izgleda da je copy paste tehnologija u modi ne samo kod dizajna kovanica nego i kod pisanja strategija jer eto kada se u ministarstvima može tako pa što onda ne mi, citirat ću viceguvernerku, mlade, krhke umjetničke duše radile na isti način. I možda bi bilo dobro predočiti što je ostvareno od tih ciljeva iz prethodne strategije. Mi o repozicioniranju cijelog sektora slušamo već godinama i rezultat toga je da se proizvodi sve više ratarskih kultura, a ne manje. Znači sve više kukuruza, sve više pšenice i neće nas to dovesti do samodostatnosti u 4 temeljne kategorije, a to su meso, mlijeko, voće i povrće. Uvijek iste fraze, diverzifikacija, repozicioniranje, konkurentnost, optimiziranje i itd., da ne nabrajam, fraze, frazetine koje su se izlizale od prekomjernog ponavljanja i uistinu više ništa ne znače nikome. Što znači strategija od polja do stola našim uzgajivačima svinja? Svinjetina je već mjesecima zbog uvoza potpuno nerentabilno ju je proizvoditi našim uzgajivačima. Viškovi na europskom tržištu završavaju kod nas zbog embarga na uvoz svinjetine koje su uvele zemlje na Dalekom istoku kada se pojavila svinjska kuga. Kako ste zaštitili domaću proizvodnju? Nikako. Slaba je utjeha njima još jedna strategija koja će očigledno ostati tek mrtvo slovo na papiru. Jedino što ćete vjerojatno ispuniti je smanjena potrošnja umjetnih gnojiva i povećan udjel ekološke poljoprivrede, ali recite iskreno, što će biti posljedica toga? Dodatno će se smanjiti prinosi i povećati cijene hrane. To su te neke zelene politike koje dolaze iz Europe i koje se usvajaju bez ikakvih prigovora i bez promišljanja što je Hrvatskoj važno i što su naši ciljevi i prioriteti. Interesantno je kako se parcijalno primjenjuju preporuke i smjernice iz EU. Kada treba povezati poljoprivredu i turizam, onda se niste u stanju izboriti da u hotelima i restoranima na obali budu domaći proizvodi. Regionalni razvoj je još jedan mit koji se ponavlja u svim strategijama, pa tako i u ovoj. Da ste napravili po pitanju regionalnog razvoja samo 20% onog što piše u svim strategijama, pa tako i u ovoj, ne bi razlike u kupovnoj moći bile čak i 55% kada se usporedi Slavonija i Zagreb. Regionalni distributivni centar u Osijeku za voće i povrće obećan je još 2017. g. Još nije gotov. Svi znamo da u ovoj Vladi brzina nije vrlina, ali 5 godina za hladnjaču i pogon za pakiranje je ipak malo previše. Konačno ste spoznali i priznali u ovoj Strategiji da učinkovitost javnih izdataka za poljoprivredu nije ujednačena i to ide u onu kategoriju bolje ikad nego nikad. Bar ste shvatili i priznali ono što je jasno apsolutno svima.

To bi se moglo nazvati orašasti hrvatski paradoks. U biti, radi se o poticajima za poljoprivredu bez proizvodnje. Orah se sadio stihijski samo zbog izdašnih potpora koje su kroz ekološki uzgoj iznosile i više od 1000 kuna po hektaru i podaci Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pokazuju da je prema veličini površine koju zauzima orah druga najviše uzgajana voćna kultura u RH, nakon maslina, prije lijeske i jabuke. Kada gledamo prinose, nije baš tako, značajno je drugačije. Sektorske potpore će, sukladno ovom što piše u Strategiji se po novom odobravati odobrenim proizvođačkim organizacijama. Krajem 2020. u Hrvatskoj ih je bilo 17. 17 proizvođačkih organizacija iz 8 sektora koje okupljaju samo oko 700 članova, a ima preko 150 tisuća poljoprivrednih gospodarstava. Priznate proizvođačke organizacije djeluju u tek 9 županija koje su smještene u kontinentalnoj Hrvatskoj, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska imaju po 3, u Istri, Dalmaciji i Lici nema nijedne. Kako će onda oni to ostvarivati, to nikome nije jasno. Zaprimljena su još 4 zahtjeva s 30.10.2020., pčelarski proizvodi, 3 u proizvodnji krumpira, no moramo se zapitati što je sa ostalima koji nisu u proizvođačkim organizacijama. Kroz cijeli dokument provlači se jedan specifičan cilj koji kaže da će se uskladiti proizvodnja sa zahtjevima tržišta. Lijepo zvuči, ali što je s našim proizvođačima uzgajivačima svinja? Moram se vratiti na njihove probleme jer oni traju već više od godinu dana. Kako su oni uopće mogli slutiti da će se pojaviti značajni viškovi svinjetine na tržištu koji će završavati upravo na našem tržištu? Apsolutno nikako. I sad vi meni recite, nemojte meni, recite našim uzgajivačima, kako da oni usklade proizvodnju sa zahtjevima tržišta.

Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolege i kolegice. U nastojanju da se što jasnije definira pravac budućih reformi poljoprivredne politike, ali i usklađivanje onih koje su u procesu, kao i mjere i aktivnosti za obnovu i aktiviranje razvojnih potencijala i ruralnih sredina, važno je donijeti ovakav strateški dokument. Svaka zemlja ima odgovornost uspostaviti okvir političkih institucionalnih promjena koji doprinose učinkovitijem razvoju poljoprivrednog sektora. Ovakvim jednim konceptom zapravo reagiramo na vanjske i unutarnje izazove i poremećaje s kojima smo suočeni. S obzirom da dolazim iz ruralnih krajeva, znam koliko je poljoprivreda važna grana gospodarstva koja je istovremeno pomalo nepravedno i zanemarena, međutim, činjenica je da napori postoje da se to stanje promijeni. Hrvatska raspolaže s dosta poljoprivrednog zemljišta preko milijun i po hektara. U prilog tvrdnjama o važnosti ide i činjenica da je u 2020. godini poljoprivredni sektor primarni sektor uključujući i ribarstvo i šumarstvo te u ukupnom BDP-u RH činio 3,3% i zapošljavao 6,2% radne snage, a riječ je i o sektoru koji država iz javnih sredstava izdvaja oko 1,3% BDP-a. Kad se zna koliko ljudi u Hrvatskoj posredno odnosno neposredno živi od aktivnosti vezanih za poljoprivredni sektor jasno je kako spomenuta izdvajanja moramo povećati. U kontekstu važnosti poljoprivrede i njezinog razvitka važno je imati zacrtane ciljeve i načine ostvarenja istih, ali nipošto ne zanemariti bar okvirne rokove u kojima postavljene ciljeve treba ostvariti jer se samo na takav način može mjeriti uspješnost određene strategije. Strategija poljoprivrede do 2030. bi zajedno s određenim dokumentima o kojima nas uskoro i očekuju rasprave trebala biti temelj za podizanje produktivnosti, a time i znatno povećanje konkurentnosti te usmjerenosti prema snažnom zaokretu u poljoprivredi koji nam je itekako potreban. Očekujemo da će se kroz strateške planove koji se izrađuju sukladno zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU uspostaviti i detaljniji planovi kojim će se sve aktivnosti zapravo bolje definirati odnosno da će ova 2022. godina biti godina u kojoj će krenuti značajne i brže promjene, investicije kad govorimo o poljoprivredi. Strategija je krovni dokument u sektoru poljoprivrede čije je donošenje predviđeno Zakonom o poljoprivredi i na koju smo čekali već gotovo 20 godina, a njome se dodatno podupire provedba i Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. Osobito važno je usmjerenje i plan da se do 2030. poveća vrijednost obujma poljoprivredne proizvodnje na 30 milijardi kuna kao i produktivnost te snažnije poticanje poljoprivrednih gospodarstava posebice mladih poljoprivrednika. Uz nacionalna sredstva za provođenje strategije od posebne su važnosti i 5 milijardi EUR-a iz europskih fondova odnosno procijenjeno je da će do 2030. za provedbu ciljeva i prioriteta ove strategije biti utrošeno 7,5 milijardi EUR-a što nisu, što nije mali iznos. Strategija ima 4 strateška cilja kako smo ovdje nekoliko puta čuli. U strategiji je jasno naglašena zajednička vizija koja prepoznaje važnost veće poljoprivredne proizvodnje uvažavajući potrebu održivog upravljanja prirodnim resursima u kontekstu ubrzanih klimatskih promjena. Ujedno se naglašava potreba za osmišljavanjem modela rasta za poljoprivredno prehrambeni sektor koji doprinosi uravnoteženom teritorijalnom razvoju gdje je potrebno slabije razvijenim područjima omogućiti ili nacionalnu potporu iz prvog stupa zajedničke poljoprivredne politike i/ili prednost bodovnu u odnosu na ona razvijenija područja ali ne na način da prva i četvrta skupina razvijenosti imaju jednak broj bodova. Međutim, sve to neće biti moguće ukoliko se ne potrudimo biti produktivniji, usklađeniji s tržištem, učinkovitiji i konkurentniji. Ono što me iznenadilo je činjenica da je Hrvatska po zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama u poljoprivredi u gornjoj polovici rang liste država članica te da ostvaruje znatno povoljnije pokazatelje od većine država članica tzv. starih članica. Svakako treba pohvaliti intenciju da se ovakav pristup pohvali jer predmetna strategija u okvirima mjera poljoprivredne politike daje doprinos ciljevima smanjenja rodne nejednakosti u ruralnim područjima. Međutim, prijedlog strategije nije u dovoljnoj mjeri prepoznao značaj žena u ruralnim područjima te istim nisu planirane mjere za jačanje njihova položaja. Iako ova strategija daje okvir, a daljnje aktivnosti razradit će se kroz akcijske planove, poticanje žena na pokretanje vlastitog poslovanja i povećanja broja nositeljica OPG-a trebalo je obuhvatiti prijedlogom strategije. Drago mi je da je veći naglasak stavljen na povećanje broja mladih poljoprivrednika kao zalog za budućnost te za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava. Jedan od pokazatelja uspješnosti bit će povećanje udjela mladih poljoprivrednika kao nositelja poljoprivrednih gospodarstava. Navod iz prijevoda strategije koji govori kako Hrvatska ima modernu i dobro razvijenu cestovnu infrastrukturu naprosto ne mogu se složiti da odgovara stanju na terenu zbog čega je potrebna provedba procjene infrastrukturnih prioriteta koji će se financirati u ruralnim sredinama te uključiti i druge dostupne europske fondove, a iz razloga što sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj neće biti dovoljna za zadovoljavanje svih potreba ruralnih područja koja obuhvaćaju 80% površine RH. Tome možemo pridodati kako ni pristup, ni poljoprivredni putevi u nekim sredinama nisu prilagođeni poljoprivrednoj mehanizaciji novijeg doba. Moramo biti svjesni kako je strategija samo okvir i da će puno toga ovisit o novim detaljnijim dokumentima koji će se donositi ovdje u budućnosti, a koji će biti konkretniji odnosno biti će provedbene prirode. Moramo kroz određeno razdoblje pratiti kako i koliko se ispunjavaju ciljevi koji će se donijeti iz ove strategije jer ćemo samo na taj način uspjeti praviti procjene uspješnosti i poduzimati eventualne intervencije. Poljoprivredni resursi koji su nam na raspolaganju moraju se maksimalno iskoristiti kako bi se sam tim i poboljšale krvna slika našeg gospodarstva. Istovremeno se pojedini dijelovi naše poljoprivredne politike ne mogu poklapati s poljoprivrednim politikama EU, ali samo isključivo iz razloga jer smo ipak jedno od najmlađih država članica čiji poljoprivredni sektor sigurno još nije na onoj razini na kojoj bi trebao biti odnosno kaskamo u određenim segmentima za drugim državama članicama. Samo dobro poljoprivredna politika može dovesti do oživljavanja naših sela koja su sve praznija, a o čemu najbolje svjedoči i zadnji popis stanovništva.

U ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista vrijeme će podijeliti poštovana zastupnica Martinčević i poštovani zastupnik Hrebak. Najprije poštovana zastupnica Martinčević, izvolite. Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani državni tajniče sa suradnikom. Bez jasne vizije i barem srednjoročno definirane strategije ni na jednom sektoru ljudskih aktivnosti nije realno očekivati pozitivne pomake u kontinuitetu, a to posebno vrijedi za poljoprivredu. Razvoj poljoprivrede, često i sam opstanak poljoprivrede u našoj zemlji ovisi ključno o državnim politikama. Stoga u svakom slučaju podržavamo činjenicu da je strategija do 2030.g. predložena i da danas o njoj raspravljamo. Sama vizija u ova 4 strateška cilja je dobro postavljena, ali ipak moramo upozoriti na neprepoznavanje ključne pretpostavke za budućnost poljoprivrede i nužan projekt bez koje te budućnosti nema, a to je okrupnjavanje zemljišta odnosno komasacija. Naime, povećanje produktivnosti i konkurentnosti o kojoj je danas toliko bilo riječi nije moguće realizirati jer ono pretpostavlja upotrebu i mehanizacija, a često i navodnjavanja, o čemu je također danas ovdje bilo puno riječi, a ni jedno, ni drugo nije moguće provesti bez okrupnjavanja zemljišta, a to nijedna vlast u zadnjih 60.g. nije imala ni političke, ni financijske snage sprovesti, žao mi je da i ova strategija ide u tom smjeru. Dakle, ova strategija bez komasacije ne može se nažalost nazvati ozbiljnom strategijom i zato očekujemo i tražimo ovdje ispred Kluba Reformista, tražimo dakle ovdje dopunu strategije sa programom, sa rokovima, kontrolnim točkama i predviđenim budžetom komasacije. Problemi sa kojima se suočavamo su u tekstu negdje i spomenuti, tako je rečeno da 70% hrvatskih poljoprivrednika obrađuje manje od 5 hektara zemlje, ali ono što nije rečeno, a jednako je važno, da je primjerice na sjeveru Hrvatske kroz, koji kroz povrtlarstvo, a koji ima najveću dodanu vrijednost u poljoprivredi prosječna parcela u upisniku poljoprivrednika 0,38 hektara. Usporedbe radi, 45% njemačkih proizvođača krumpira, govorim o krumpiru jer je on najzastupljeniji na sjeveru Hrvatske, ima parcele veće od 50 hektara, a kod nas svega njih 1,5%, pa su razlike u mogućnosti primjenama mehanizacije, a samim time naravno i razlike u konkurentnosti više nego jasne. Kada govorimo o navodnjavanju danas, bilo je to evo danas isto riječi, vrlo duhovito je to kolega Dretar rekao, dakle vezano za navodnjavanje, dakle stotinama godina mediteranske i sve ostale zemlje imaju sustav navodnjavanja, danas kod njih je to 12,5% Strategijom koju donosimo do 2030. predviđa se skok na 50.000 hektara, ali ponovno bez pretpostavke komasacije to nije niti realno, niti ima smisla. Navodnjavanje dakako bitno utječe i na jačanje održivosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene, ali i danas i sutra postojat će potreba na koju strategija upozorava, a to je smanjenje rizika osiguranjem. Navodi se da manje od 8% upisanih poljoprivrednika u Hrvatskoj osigurava svoje proizvode i to je točno. Međutim, u ovom dijelu postoji i rješenje i već je realizirano u Varaždinskoj županiji gdje je 2017.g. bilo osigurano 5, dakle doslovno 5 poljoprivrednih gospodarstava, a 2021. nakon provedbe našeg modela, tu smo brojku podigli na 476. Dakle, to povećanje od gotovo 100 puta nije slučajno i preporučam ministarstvu zaista iskreno da taj model prouči i primjeni, ako to ne učini ministarstvo evo svakako preporuka ostalim županijama. Radi se naime o tome da se kombinacijom europskog novca i za to su osigurana i postoje europska sredstva i županijskim potporama uplata samih poljoprivrednika za premiju svodi na 4% vrijednosti premija. To je naravno model koji su poljoprivrednici odmah itekako prepoznali i zbog toga imamo tako visoku stopu osiguranih poljoprivrednika u našoj županiji. Nadamo se samo da i ovaj model, kao i pilot projekt komasacije koju smo također pokrenuli i o čemu je ministrica upoznata i bili smo kod nje na sastanku, aktualna županijska vlast neće zaustaviti kao što je nažalost učinjeno sa nekim drugim projektima, pa molim ministarstvo da to ima ozbiljno na oku.

Mi ćemo podržati strategiju jer smatramo da je strategija dobra, da pokazuje da smo dio EU jer su praktički svi ciljevi iz zajedničke poljoprivredne politike ugrađeni upravo u ovu strategiju, ali isto tako moramo mi voditi i sami brigu o svom, svojim, našim, hrvatskim specifičnostima, a najveće razlike između nas i ostalih članica EU je upravo ta da je kod nas gotovo trećina zemljišta koja je nekad bila poljoprivredno danas izvan funkcije i većim dijelom obraslo grmljem i drvećem. Dakle, naš prvi cilj mora biti u narednim godinama što brže i što više površina privesti kulturi i vratiti u proizvodnju. Za navedeni cilj potrebno je izraditi zakonodavni okvir koji će to omogućiti, ali isto tako i stimulirati poljoprivrednike da se i oni sami angažiraju na tom poslu. Kako je već za bivše države krenula depopulacija i iseljavanje ruralnog prostora, te se drastično nastavila za vrijeme upravo ratnih godina, nažalost danas traje i zbog ekonomskih migracija, čest problem je da se upravo to zemljište ne može staviti u funkciju jer nema vlasnika. Vlasnici su iz raznih razloga napustili Hrvatsku i ne vode brigu o svom vlasništvu, a vlasništvo pored prava i obaveze, pa tako i oni svojom nebrigom o svom zemljištu čine upravo štetu hrvatskoj poljoprivredi i onima koji su ostali živjeti i raditi u Hrvatskoj. Naime, na zapuštenom zemljištu se nekontrolirano povećava populacija divljih svinja i ostalih divljih životinja koje čine značajnu štetu na usjevima i stoci poljoprivrednika koji su ostali u Hrvatskoj i koji žive upravo u tim područjima. Da bi se vlasnike motiviralo da vode brigu o svom vlasništvu, ali o svojim sadašnjim ili bivšim sugrađanima, nužno je uvođenje novčanih kazni što naravno nije popularno, upravo na to neobrađeno poljoprivredno zemljište, ali ako želimo neki napredak, iskorak napraviti onda je to doista nužno jer smatramo da su promjene bitne i da to mora donijeti perspektivu u poljoprivredi i životu upravo u tom zapuštenom ruralnom prostoru. Kako namaknuti sredstva za samu operativnu provedbu navedenog cilja? Mi smatramo da 15% sredstava koja su prebačena iz Fonda ruralnog razvoja u izravna plaćanja treba usmjeriti upravo u vraćanje u funkciju proizvodnje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta i ulaganje u dugotrajnu imovinu OPG-ova. S druge strane visoka izravna plaćanja koja imamo su jedan od glavnih razloga smanjenja vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i njihovo smanjenje može imati samo pozitivan utjecaj na rast proizvodnje. Zakon o nasljeđivanju je zasebna tema, trebamo vidjeti kako to europske zemlje imaju riješeno. Znam da je to posebno jedan veliki problem, neću puno o tome danas, dakle ministarstvo će se morati uhvatiti u koštac sa tim problemom. Naime, bilo bi uputno da se Zakonom o nasljeđivanju na neki način pravni onemogući cjepkanju i ovako premalih gospodarstava, a posebno da se dodatno ne dijeli suvlasništvo na česticama poljoprivrednog zemljišta jer ponegdje vlasništvo podijeljeno čak na 1600 suvlasničkih dijelova. Kako godine prolaze, generacije prolaze samo se dalje ta zemlja dijeli i dijeli, a jako je teško okrupniti kako bi se na njemu mogla napraviti određena ozbiljna poljoprivredna proizvodnja. Poljoprivredno zemljište je od posebnog interesa i važnosti za RH i rješavanjem upravo tog problema sa vlasništvom i stavljanjem u funkciju tog poljoprivrednog zemljišta mi se možemo podignuti dodatno hrvatsku poljoprivredu, ali s tim problemom se treba ozbiljno pozabaviti. Naravno, mi imamo i neke dodatne prijedloge na tu temu, mi ćemo još dodatno iskomunicirati i sa ministarstvom, ali u svakom slučaju podržati ćemo ovu poljoprivrednu strategiju, smatramo da ona je korak naprijed, ali isto tako treba ju dodatno dopuniti sa još nekim elementima kako bi ona postala još bolja. Sada će u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govoriti poštovani zastupnik Vilim Matula.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Državnog tajnika Tušeka pitao sam na tematskoj sjednici dolje koja se održala u Šibeniku između ostalog, a sada je ovo isto povod prije nego što krenem govoriti o strategiji da vidimo na koji način Vlada zapravo provodi svoje odluke.

I na … da će se ocijeniti opravdanost uključivanja lokalnih proizvođača hrane u sustav opskrbe namirnicama za potrebe prehrane u velikim bolničkim sustavima i drugim javnim ustanovama. Lijepo, da. Pilot projekt edukacije i primjene relativnih pondera počinje u KBC Zagreb, a iduće godine obuhvaćamo i sve ostale ustanove. Jel istina državni tajniče? To je bilo 2019., tri godine sada kasnije ništa niti KBC Zagreb, nikad za to nema opravdanje da je potres jel i dalje tamo pacijenti jedu, svaki dan jedu i ljudi proizvode hranu. Sve znamo o akcijskom planu, sve ovo je zapravo razlog što sam uzeo ovaj primjer zbog toga što je ministrica rekla da se neće ići za onom strategijom zapravo EU koja ide na to da se ekološka proizvodnja do 2030.poveća na 25% zemljišta da bude pod ekološkom proizvodnjom. Akcijski plan o kojem sam i ovdje već govorio za zagrebačke županije za razvoj ekološke poljoprivrede fantastično napravljen, potpuno jasan i potpuno je nevjerojatno da se ne koristi i da nije uključen i da nijedna institucija, a to itekako vlast ima mogućnost nije do sada uključena na taj akcijski plan. Kako bi se upoznao sa stvarno golemim područjem poljoprivrede tematike, politike, stvarno u ovih godinu i pol čitao sam kao što sam rekao i ovdje sam citirao prije nego što sam znao da će biti ovaj dokument više od farme ovako lijepo uobličen i nama podijeljen po klubovima. Ali ono što je zanimljivo to je da vrlo često nailazim na famoznu rečenicu, viziju koja ovako zvuči, proizvoditi veću količinu hranjive i visokokvalitetne hrane po konkurentnim cijenama. To ovako zvuči, može li jasnije i sažetije, zapravo podsjeća na ono zašto se borila Pivska stranka u Češkoj u prvom sazivu njihovog Demokratskog parlamenta koji su se borili za što veću kvalitetu piva i za što nižu cijenu, naravno. Međutim, kada sam o tome razgovarao sa ljudima koji u sustavu su ili radili desetljećima ili sada rade, rekli su mi da, upravo ta formulacija proizvoditi veću količinu hranjive i visokokvalitetne hrane po konkurentnim cijenama i različite inačice ove rečenice, više desetaka godina krase strateške dokumente koji iz godine u godinu devastiraju našu poljoprivredu. Dobro, neki mi kažu u principu taj …/nerazumljivo/… napravljen korektno, mislim to se tako radi, većina toga napravljena je u okviru projekta i uz pomoć stručnjaka Svjetske banke i sve je tu u principu obuhvaćeno, oblikovano onako kako to već iskusni konzultanti rade. Tako mi naravno kažu, napravljen je na osnovu dokumenata kažem više od farme u okvirima zelenog plana, strategije od polja do stola, usklađen sa zajedničkom poljoprivrednom politikom za razdoblje od '21. do '27., zapravo sada čuli smo ministricu od '23. do '27., ali mnogi će reći ovdje nedostaje mnogo toga. Ja sam se u ime zeleno-lijevog bloka koncentriralo da na ekološku poljoprivredu i mislim da itekako to ima smisla, ali za primjer ekološka poljoprivreda koja u Europi je naglašena kao potreba u našoj strategiji spominje se samo kao provedbeni mehanizam. To sam i citirao ministrici, to je taj famozni provedbeni mehanizam B3 i vrlo malo, vrlo šturo ali tu uvjerava nas da će doći akcijski plan i da će tu biti nacionalni plan upravo za ekološku poljoprivredu. Međutim zašto tome vjerovati, dovoljno je samo reći da je u više od 5 godina provedbe programa ruralnog razvoja od planiranih 2,47 milijuna EUR-a ugovoreno svega 0,42 milijuna ili 16,38% a isplaćeno mizernih 0,02 milijuna EUR-a. To, izvor je izvješće o korištenju europskih strukturnih investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći EU, to je iz 2020. godine. Znači da to zapravo uopće ne postoji stvarni interes i da ćemo i dalje zapravo raditi na tome da ovaj vrlo mali, tanki sloj humusa koji je u Hrvatskoj preostao i dalje uništava i da se takvo tlo naravno navikava na gnojiva, na pesticide i na sve ono što nikako nije niti …/nerazumljivo/… nije uopće prije svega to nije održivo. Ova strategija morala je poljoprivredu odlučno i snažno usmjeriti ka tzv. tako je u Europi zovu seljačkoj agroekologiji, ovaj pridjev seljački nije nikako uvredljiv i mislim da niti ne bi trebao biti, ljudi koji ovaj žive i rade na selu nemaju taj problem. Ova strategija morala je snažno podržati tradicionalnu, održivu metodu proizvodnje hrane uz naravno, uz nove pristupe i sve inovativno, ali i taj tradicionalni koji kod nas nažalost na očigled izumire, a Europa itekako se bori za to. Globalno, mali poljoprivrednici, seljaci i ribari prehranjuju više od 70% stanovništva koristeći samo 25% poljoprivrednih resursa. Izvor ovog podatka je ETC grupa i mislim da nam itekako puno toga govori jer agroindustrija tvrdi da je tzv. seljačka poljoprivreda nesposobna prehraniti rastuće stanovništvo. U Hrvatskoj nažalost nemamo opasnost bujanja rasta stanovništva mi smo u potpuno drugom problemu. I kažem postoje globalne strategije za stvarno održivu poljoprivrednu najjasnije u okupljanju oko pokreta La Via Campesina, ali neću sada ići u te detalje. Problem je taj što kada završimo sa ovom strategijom 2030. i ekonomski i klimatski horizont će potpuno se promijeniti, a to je 9 godina ljudi, to je za 9 godina. I tada ljudi koji će se naviknuti na ovo i na ova poticaje oni će se odjednom zateći u tome da neće moći za ove velike klasične načine proizvodnje, oni neće, prije svega neće biti tolike količine fosilnog goriva već '31., koliko god mi želimo zadnji bušiti naftu na Kornatima i na Plitvičkim jezerima ili ne znam gdje jer to smo dozvolili načelno, dobro nismo sad je malo to samo dodajem, ali obitelji na takvim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima duboko su povezani sa svojim gospodarstvom, održivi su, imaju u prosjeku više djece i to je ujedno najsnažnija demografska mjera [[Upadica: Hvala.]] koja se uopće može zamisliti. Najprije poštovani zastupnik Petrov, izvolite. Kolegice i kolege zastupnici, danas raspravljamo o Strategiji poljoprivrede RH do 2030., pa idemo redom. Prvo, niti naslov dokumenta nije točan valjda ih je bilo sram priznati da kasne s dokumentom 2 godine pa su dio naslova izbrisali. Drugo, prijedlog strategije koji su nam dali je čisti generički, birokratski tekst u kojem nema niti jednog jedinog konkretnog rješenja za nagomilane probleme u hrvatskoj poljoprivredi. Ukratko ovo je template koji vi možete primijeniti na apsolutno svaku zemlju na svijetu. Nema niti jednog rješenja, niti jedne mjere kojom vi možete riješiti specifičnu situaciju, specifične probleme u Hrvatskoj poljoprivredi. Treće uz ovaj dokument trebalo bi vidjeti i program ruralnog razvoja u kojem se trebaju nalaziti među ostalim konkretne mjere za razdoblje od 2021. do 2027. Bravo. Četvrto, u četiri strateška cilja izdvojio bih prvi za primjer, povećanje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora kojeg ste razradili u 5 općih ciljeva. Zadnje 2 godine provodite ovaj dokument jer on traje od 2020. pa za oko zapinje povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda, odnosno kako ćete od sirovina stvoriti proizvod s većom financijskom vrijednošću, da bi naši poljoprivrednici mogli više zaraditi, npr. uroda žitarica u 2021. g., dat ću vam taj primjer. Izvezli ste milijardu tona žitarica, izvozilo se 624 tisuće tona proizvoda s dodanom vrijednošću, uvelo se, uvezlo se 690 tisuća tona proizvoda sa većom vrijednošću i vi pričate o tome da ćete vi poticati dodanu vrijednost. Ovo su podaci iz 2021. Vi ste izvezli sirovine, a uvozite gotove proizvode i hvalite se da ćete ovo napraviti. Zanimljivo, 2021., ne govorimo 2000. Govorite o potporama prema malim i srednjim poljoprivrednicima. Oprostite, to koristite kao floskulu već 30 godina. Ajde napravite analizu visine potpora kome dajete pa ćete vidjeti kome dajete. Dajete velikim poljoprivrednicima, velikim gospodarstvima više nego svim malim i srednjim poljoprivrednicima skupa. 90% poljoprivrednika malih i srednjih koristi niti 30% financijskih potpora, a onih 10 velikih koristi 70% svih ukupnih potpora. 90% poljoprivrednika, malih i srednjih koristi 30% poljoprivrednog zemljišta. Onih 10% velikih koristi 70% ukupnog poljoprivrednog zemljišta. Ovo je vaša politika. Vi ste upravljali ovim sektorom. I da se razumijemo, od 30 zadnjih godina, HDZ upravlja 70% vremena s Ministarstvom poljoprivrede, ovo su vaši rezultati. Iduća stavka, zemljišna politika, revolucionarno najavljivan zakon 2018., što se napravilo? Niste podijelili niti 10 tisuća hektara, ostalo je 750 tisuća hektara poljoprivredne površine nekorištene i to stoji na stolu ministrice poljoprivrede, to joj je dala akademska zajednica. To je jasan podatak. Milijarde gubimo godišnje jer se nije stavilo u funkciju elementarno što se treba staviti u funkciju. Vlastite resurse ne koristimo. Posljedice, u konačnici, vašeg nerada, nerješavanja ovih problema, vide se u depopulaciji hrvatskoj, u iseljavanju Hrvatske, u stotinama tisuća ljudi iseljenih, posebno iz Slavonije. To su konkretni rezultati nerada. Danas donosite birokratski dokument u kojem nema niti jedne jedine mjere koja će riješiti ove probleme. Niti jedan gorući problem hrvatske poljoprivrede. O tome danas pričate. Što će se u konačnici dogoditi? Što se već događa? Događa se da smo ovisno o uvozu. Događa se depopulacija Hrvatske, događa se zapuštanje naših resursa. Događa se neorganizirana poljoprivreda. Imali ste priliku već 20 godina pokazat što znate, što ste pokazali kad su ovo vaši rezultati jer vi imate kontinuirani grijeh nečinjenja. Papir trpi gluposti, možete svašta na njega napisati. Problem je što ništa ne radite. Nastavit će u ime kluba poštovani zastupnik Bulj.

Poljoprivreda.

Moratorij 2023. u 7. mj., izgubili smo energetiku, energetsku neovisnost, nažalost i poljoprivredno zemljište, dogodine će nam stranci preuzeti jer mi smo tu neravnopravni u EU, kod produženja 2020. g. za 3 godine rečeno je da će hrvatski poljoprivrednik, da će prošiti prostor poljoprivrednog zemljišta, tj. da ovih 700 tisuća hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, da će se obraditi i da ćemo biti konkurentni. Što je ministrica, uvaženi državni tajniče, napravila? Apsolutno ništa. Osim što ste poljoprivrednike u ovim Covid mjerama kažnjavali kad bi gnojili svoje vrtle 7 kilometara, ne bi vidli svoje njive, ni koliko njih pa ste im 8 tisuća kuna kazne slali što su u pandemijskom vremenu kao kršili izolaciju, jedino ste to radili poljoprivrednicima. Pisali kazne. Ja bih samo kazao da je poljoprivreda ono što je najbitnije. Samodostatnost je najbitnija. 7 dana neka nam zatvore granicu, hrvatski seljak ne može proizvesti u ovome trenutku dovoljno proizvoda poljoprivrednih za 7 dana da prehranimo naše građane u RH. Toliko sam se naslušao ovdje gluposti od kad sam saborski zastupnik, a predlagao sam zakone i sad su u prijedlozi zabrana GMO-a, prijevoza, uvoza, sjetve i trgovine. Odbijali ste to. Zabrana glifosata jer uvozimo robu tj. svinjetinu i ostalo meso uvozimo u RH koje jedino što donose jeftinu cijenu uništava našega seljaka i raznorazne bolesti puno teže nego što je covid-19, puno teže zasićenosti glifosatom. I sad je u proceduri zabrana poljoprivrednoga zemljišta jer Hrvat ne može kupiti ni fizička ni pravna osoba u Mađarskoj poljoprivredno zemljište. Dok će Mađar moći kupiti, Rusi će moći kupiti, Ukrajinac će moći kupiti, Nijemac će moći kupiti poljoprivredno zemljište. Evo ja kao gradonačelnik sam imao jedan mali problem i bio sam kod ministrice na jednom dobrom sastanku gdje smo bili svi od veterinarske inspekcije, veterinarske uprave, imamo problem životinja tj. goveda koji primaju poticaje, a žive u teškim uvjetima nanose velike štete na području Sinja, tako i Neretve, tako i na drugim područjima. Znate što sam dobio? Jedino kazne dobivam jer sam kao gradonačelnik to potencirao, kazne od inspekcija. Ne dobivaju to drugi gradonačelnici i načelnici ni okolni, ni oni koji su u HDZ-u. Znači šuti, ne govorite o problemu. Nebrige me to što dolazi inspektorat, on je pod kontrolom Mikulića Andrije i sličnih. I znao sam da će to tako biti pritisak na mene, međutim vi ste uništili hrvatskog seljaka i hrvatsko selo. 700.000 hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, samo u Dalmaciji 200.000 hektara je neobrađenog poljoprivrednog zemljišta koje more prehraniti, govorim o Dalmaciji, 11 milijuna ljudi. I što ste napravili? Izgubili energetsku neovisnost i sad još dajte ono što je tribalo biti zaštićeno Ustavom, a to je poljoprivredno zemljište. Jel to strategija?

U ime kluba za socijaldemokrata, govorit će poštovani zastupnik Erik Fabijanić.

i kolege. Potpredsjedniče. Govorit ću o jednoj nezahvalnoj temi koja se događa ovih dana u Hrvatskoj, ali koja je počela još tijekom prošle godine, odnosno tema je dosta aktualna, a radi se o oporezivanju prekograničnih radnika. Načelno gledajući i uvodno ću reći da je ovdje Porezna uprava u pravu. Dakle osobe koje rade preko granice, a imaju prebivalište u RH, oni jesu hrvatski porezni obveznici, ali sad slijedi ono ali, trebamo ući u genezu tog problema i zašto se on događa. Naime, ulaskom Hrvatske u EU 1.7.2013. godine u prvih dakle 2 godine pitanje slobode kretanja odnosno sudjelovanja hrvatskih radnika na tržištu rada u zemljama članicama EU de facto bilo je zamrznuto odnosno nije bilo moguće u prvih 2 godine i to je vrijedilo do 1.7.2015. godine kada se to liberalizira s time da pojedine države kao npr. Republika Slovenija bila je uložila pravo veta u naredne 3 godine. Što je vrijedilo za Sloveniju, nije vrijedilo niti za Austriju, niti za Italiju, a to drugim riječima da prevedemo znači, a to znači da hrvatski radnik može sklopiti i o tome sam govorio više puta za ovom govornicom, potpisati ugovor o radu sa stranim poslodavcem sa sjedištem u inozemstvu unutar zemlje članice EU navodeći hrvatsku adresu. I taj problem dokazuje nespremnost države da informira svoje građane, aljkavost države da kroz razne informativne mehanizme informira svoje građane o tome koja su njihova prava i obaveze kao prekogranični radnici jer činjenica je da se dohodak najprije oporezuje u izvorištu i ono što se plaća u inozemstvu razlika se mora platiti u Hrvatskoj na temelju bilateralnih ugovora koje Hrvatska ima sa većinom zemalja, susjednih zemalja dakle one koji obuhvaćaju prekogranični rad. Da li smo to dobro ispregovarali? Da li je to tako u redu? Dalo bi se pričati jer navest ću jedan primjer. Između Francuske i Italije postoji bilateralni ugovor kao i između Francuske i Austrije, kao između Italije i Austrije po kojemu se radnici migranti oporezuju samo i isključivo u zemlji prebivališta. Dakle, ne oporezuju se u izvorištu dakle od kud dohodak dolazi. Iznimka je Švicarska Konfederacija koja konkretno rečeno sa Italijom nema takav sporazum, oni u cijelosti oporezuju u Švicarskoj ali imaju obavezu npr. da direktno uplaćuju u proračune gradova i općina koje se nalaze u susjedstvu sa Švicarskom Konfederacijom. Ali je propušteno to učiniti unazad 6 godina. I sada se te ljude ono što bi se reklo, ubija se krava radi litre mlijeka, da li je dovoljno oprostiti kamatu, da li je dovoljno oprostiti od kazne zbog utaje poreza? I ima još jedna činjenica koja je izuzetno bitna. Odjedanputa ispada da državne institucije međusobno ne komuniciraju. Zoran prikaz je to da nije dovoljno odjava prebivališta nego da se mora odjaviti osoba i od porezne uprave. To znači da se mora odjaviti i od zdravstvenog, da se mora odjaviti od mirovinskog, pa čemu onda služi država. Dakle, da li građanin RH koji ide odlazit radit u inozemstvo dakle a koji se ne odnosi na prekogranični rad mora obilaziti mjesec dana institucije da ga prime i da bi se odjavio. Gdje su pare utrošene u informatici, gdje je objedinjavanje baza podataka?

Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo. Danas je top tema cijelo prije podne bila poljoprivreda, odnosno situacija u hrvatskoj poljoprivredi i danas ću govoriti u ime kluba HSS-a i Radničke fronte ponukan istupom kolege saborskog zastupnika kojeg danas nema ovdje, odnosno sada ga nema ovdje. Mislim da se preziva Ivanović. Svejedno, nema veze koji je govorio o tome da tu nema dovoljno stručnjaka, kad su svi veliki stručnjaci. Samo mu fali još magle, vjerojatno trgovac magle. On je govorio o nečemu što je vrlo interesantno i što je intencija u hrvatskoj poljoprivredi i trebala bi biti, a to je tzv. okrupnjivanje. Dakle, okrupnite se, udružite se, osnujte zadruge. To je originalna HSS-ova hrvatska politička ideja kako unaprijediti hrvatsku poljoprivrednu proizvodnju. To su poslije komunisti plagirali za vrijeme Jugoslavije, krenuli su sa Staljinističkim modelom koji nije zaživio, ali su vrlo brzo prešli na model socijalističkog tzv. okrupnjivanja u PIK-ove.

Dakle ljudi koji su bili vlasnici u društvenom vlasništvu.

Ima ih itekako. To su ljudi koji su poopljačkali sve te PIK-ove, sve te kombinate, sve te zadruge devedesetih godina u onoj pljački Hrvatske koja se zvala privatizacija. Dakle, tu je uništeno hrvatsko selo, tu je uništena hrvatska poljoprivreda, a stvoreni su tajkuni koji su i dan danas vrlo, vrlo veliki, vrlo, vrlo krupni i to okrupnjivanje nije potrebno napraviti već je tu ono što je najgore od svega ti privatnici su dobrim dijelom privatni, dakle veleposjednici, tajkuni, kulaci ako hoćete političkim vezama stvoreni sada to isto okrupnjeno poljoprivredno zemljište prodaju strancima. Kolega je govorio o Mađarima. Kakvo prijateljstvo i podrška Mađarima? Mi bi trebali sa Mađarima prekinuti odnose što su oni nama napravili. Ja se pitam jel' tu nekoga Orban, jel' Orban plaća nekoga od naših saborskih zastupnika da tako priča o čovjeku k koji crpi hrvatsku naftu i hrvatski plin da bi nama dvostruko skuplje to prodavao što je naše što god T.Č. govorio. To je hrvatsko, naše. To je hrvatski interes. Dakle, a propos toga želimo li obnovu hrvatskog sela, obnovu hrvatske poljoprivrede potrebno je riješiti kriminal iz hrvatske privatizacijske pljačke, potrebno je to oduzeti, vratiti Hrvatskoj, vratiti državi a onda to isto zemljište na pravedan način, na javnim natječajima podijeliti onima koji doista žele, koji znaju i koji žive od svog rada poljoprivrednog rada, poljoprivredne proizvodnje na selu i to je put oporavka ne samo hrvatskog sela nego cijele Hrvatske. Jer bez jake poljoprivrede, bez samo dostojne hrvatske poljoprivrede nema niti Hrvatske. Zapamtite to. Bez sela, bez hrvatskog sela neće biti niti hrvatskog rada, neće biti niti Hrvatske i to vrlo, vrlo brzo.

ovdje u ovoj sabornici raspravljali o određenim izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i to nakon što smo 12 sati ovdje drvili o dvije točke vezane uz kvalifikacijski okvir, dakle vladajući su izuzetno važan zakon stavili na raspravu debelo iza 20 sati. Dakle, nemoguće je više staviti ga u bilo koju informativnu emisiju i sad, zašto? Gdje bi mogli biti motivi? Evo, ja ovdje na nekoliko stranica imam reakcija i između ostaloga, i Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora, Koordinacije hrvatske obiteljske medicine, a imam i stav jedne privatne gospođe koja je isto tako specijalistica obiteljske medicine. Pa evo, da prođemo kroz neke bitne stvari. U izradi predmetnog zakona o kojem smo jučer ovdje razgovarali, nisu bili angažirani niti imenovani članovi radne skupine iz strukovnih liječničkih društava, bilo Hrvatskog liječničkog zbora ili bilo koje druge udruge profesionalaca, pravih liječnika obiteljske medicine. Navedeni prijedlozi o kojima smo jučer ovdje razgovarali, dakle, što se, koji se tiču utvrđivanja ili suspendiranja zdravstvene sposobnosti vozača, nemaju nikakvu stručnu i medicinsku podlogu. Uradak su osoba iz redova predlagača. Navedeno je da su u izradi predmetnih prijedloga sudjelovali zaposlenici Ministarstva zdravstva. To je apsolutno čudesan podatak u odnosu na sudjelovanje administracije u zdravstvu, ovdje možemo možda govoriti o točnosti toga podatka. Da vidimo dalje, evo, i sama liječnica obiteljske medicine kao osoba javila se i rekla je da je zgražena, da je zgrožena, kako god. Umjesto da se uzme jedno dobro rješenje iz Velike Britanije, pogleda se kako su oni riješili, mi imamo jedan čudan hibridni model koji ustvari obiteljske liječnike pretvara u cinkaroše vlastitih pacijenata jer duboko poremećuje odnos liječnik-pacijent, koji se prvenstveno, naravno, temelji na povjerenju. Povjerenju koje je vrlo bitno u procesu postavljanja dijagnoze, liječenja, praćenja i naknadnog savjetovanja pacijenta. Jednom kada je taj odnos narušen, naravno, postižu se i lošiji rezultati samog procesa liječenja. Kratko i jasno, ukoliko pacijent misli da će ga liječnik obiteljske medicine radi neke njegove tegobe prijaviti da je nesposoban za vožnju, on će, naravno, ili uopće ne otići na pregled svome liječniku ili će tijekom pregleda liječniku uskratiti potpune informacije o tegobama koje ima, lažirat će eventualne simptome, u konačnici, otići negdje na pregled u privatnu polikliniku, platiti to ili lijekove kupiti na privatni recept jer što, želi izbjeći mogućnost da mu se zabrani vožnja na određeno vrijeme te da ide u sustavu bude evidentiran njegov zdravstveni problem. Dakle, izuzetno težak i nakaradan prijedlog. Dozvolite da još jednom naglasim nešto što je katastrofalno. Koordinacija hrvatske obiteljske medicine, tu su kolegice i kolege, nećete vjerovati, vladajuća strana sabornice potpuno je prazna. Tako je bilo i ovdje, oni sami kažu, poslali su otvorena pisma svim klubovima zastupnika u hrvatskom državnom Saboru, svim nezavisnim zastupnicima. Svi saborski klubovi odazvali su se, primili su predstavnike KoHOM-a ili su se barem na neki način informirali o posljedicama ovakvih zakonskih prijedloga o kojima smo jučer raspravljali. Zamislite koji se jedini klub nije javio? Naravno, klub HDZ-a i klubovi nacionalnih manjina. Naša hrvatska vladajuća koalicija. Najveći užas je da je na prijedlog KoHOM-a Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku ovog Visokog doma 4. studenoga održao tematsku sjednicu oko uvođenje obveze obiteljskim liječnicima da utvrđuju zdravstvenu sposobnost vozača, naravno, sve u želji da se dijalogom dođe do svima prihvatljivog rješenja. Nećete vjerovati, članovi Odbora iz redova vladajuće HDZ-a nisu se odazvali niti su sudjelovali u radu tog Odbora, pa tako očigledno niti u radu jučerašnje saborske rasprave, osim što su naravno, kao i uvijek, što smo i danas ovdje vidjeli u ovoj raspravi o Strategiji poljoprivrede docirali oporbenim zastupnicima i zastupnicama da se u poljoprivredu ne razumiju. Jamčim vam čvrsto i odgovorno ko dečec koji je vozil traktor po njivi sa 7 godina, većina njih ne zna razliku između prednje i stražnje strane traktora.

Mi ćemo se sada vratiti na našu točku i na klubove zastupnika, pa će u ime Kluba zastupnika IDS-a sada govoriti poštovani zastupnik Emil Daus, izvolite.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvažena ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Vraćamo se na temu Strategije poljoprivrede. Meni nikad nije bio problem pohvaliti što ministrica i ministarstvo i stvarno sam zahvalan za neke stvari u Istri koja je pomogla. Pozdravljamo da se išlo u izradu strategije, ali treba jasno reći da je strategija previše općenita za jedan strateški dokument koji bi trebao imati jasno definirane ciljeve i akcijski plan koji će omogućiti realizaciju tih ciljeva. Jer ova strategija neće riješiti gubitak sve većih poljoprivrednih površina koje obrastaju vegetacijom, te na taj način postaju dio šumsko-gospodarskih osnova, a bile su oranice na primjer. Time se osim gubitaka obradivih površina pojavljuje sve veći broj obraslih i zaraslih površina u kojima je sve više nekontrolirano se razmnožava divljač koja posljedično radi štetu na ono malo usjeva što je još ostalo. Da ne govorimo koliko je potrebno više sredstava investirati u takve površine na kojima treba stvoriti agrotehničke preduvjete da bi uopće bile spremne za poljoprivrednu proizvodnju u odnosu na one koje se već godinama obrađuju. Drugi problem je što se poljoprivredno zemljište svakodnevno devastira parcelacijom i pripremom za divlju gradnju i prodaju strancima. Znam da postoji želja za rješavanje tog problema i da je u postupku, ali nije dovoljan samo zakon. To mora biti strateška odrednica kako bi generacijama nakon nas ostavili bar donekle sačuvan prostor i to onaj najvažniji na kojem se proizvodi hrana. Nadalje Zakon o poljoprivrednom zemljištu je i dalje neefikasan ili djelomično efikasan jer je više nego očito da poljoprivrednici ne mogu svugdje putem natječaja dobiti u dugoročni zakup državno poljoprivredno zemljište, to se ovom strategijom neće riješiti, to je ključno pitanje za hrvatsku poljoprivrednu proizvodnju jer bez povećanja obradivih površina ni jedna strategija neće povećati poljoprivrednu proizvodnju. Zato se nadamo da će izmjene zakona koje su u postupku donošenja ispravit greške u samom zakonu ovdje između dva čitanja i time ubrzati raspolaganje poljoprivrednim zemljištem. Zatim strategija govori o klimatskim promjenama i potrebom za gradnjom javnih sustava za navodnjavanje, a ne uzima, barem ne dovoljno u obzir primorsku Hrvatsku kao područje gdje je posebno izražena, zapravo sve izraženija potreba za navodnjavanjem jer se radi o krškom području na kojem bez navodnjavanja nema poljoprivredne proizvodnje s jedne strane. A s druge strane gradnja samih sustava za navodnjavanje opterećena je iznimno složenim postupcima ishodovanja akata za gradnju ostalih, te financiranje gradnje od strane jedinica regionalne samouprave. U programu ruralnog razvoja predviđeno je da je najviši iznos prihvatljivih troškova gradnje do 15 milijuna eura, pa tako već sada u Istarskoj županiji za gradnju sustava koji je u završnoj fazi županija mora izdvojiti još oko 20% iznad ugovorom odobrenih sredstava od strana APPR-s iako je 100% financiranje kako bi se projekt mogao dovršiti a sredstva su iz Europske unije u pravoj mjeri ih ne znamo iskoristiti, odnosno bilo bi dobro da se ispregovaralo više od 15 milijuna eura, odnosno dogovorilo 20, 30, koliko treba jer sljedeći sustav za koji su ishodovani akti za gradnju procjenjuje se na iznos, procjenjuje, na 20 milijuna eura, pa je pitanje da li će se kada taj sustav graditi jer treba osigurati sredstva. O tome u Strategiji ništa ne piše, ne mislim na konkretno o tom slučaju nego o toj tematici pa se pitam kako će jedan sustav u Primorskoj Hrvatskoj, za koji je potrebna gradnja i kumulacija, uopće se graditi u budućnosti. I nije to vezano samo na segment poljoprivrede, razumijem, shvaćam, ali ne prihvaćam jer uvijek kad se kod donošenja dokumenata vezanih za poljoprivredu, ali i drugim vezanim resorima, poput upravljanja vodama, štetno djelovanje vode, itd., razmišlja pretežno o nizinskoj Hrvatskoj, ponavljam, shvaćam, ali ne prihvaćam jer treba uzeti u obzir raznolikost RH, kao i različite potrebe u različitim dijelovima zemlje. Ova zemlja je prelijepa, prerazličita, preraznolika. Tim više što se u nekim dijelovima Hrvatske koji nemaju plodno tlo, poput Slavonije i Baranje pokazalo i dokazalo da se može proizvoditi vrhunske poljoprivredne proizvode na svjetskoj razini. Ne mislim samo na Istru, da ne pričamo uvijek samo o Istri, kvarnerski otoci, Dalmacija, dalmatinski otoci, imaju svoje adute, imaju svoje vrhunske proizvode. Premali smo da se borimo količinama, možemo samo kvalitetom. I tu je Strategija ključna, tu su strateški ciljevi ključni. Prije sam isto rekao, pred 25, 30 godina su se strateški ciljevi u Istri stvarali, odnosno napisali da bi danas bili najbolja svjetska maslinarska regija. To je proces, dugi, a strategija je ključan dokument. Ova Strategija ne govori o tome kako ćemo zadržati mlade na selu u razvijenim područjima, govori o nerazvijenima, ali i o razvijenim područjima, na sreću, žive mladi koji bi se željeli baviti poljoprivredom i bave se i ne govori kako ćemo učiniti poljoprivrednu djelatnost jednako atraktivnom kao i turizam. Pa upravo u područjima s najvećom turističkom razvijenošću, potrebno je poticati poljoprivredu jer je svima poznato da je spoj turizma i poljoprivredne dobitna kombinacije, tržište je odmah tu. Tako je u svim razvijenim europskim zemljama, ali očito u ovoj Strategiji ne težimo postati takva zemlja ili sam možda ja nešto krivo zaključio nego dodatno penaliziramo razvijene regije na način da poljoprivrednici s tih područja ili teže ili nikako ne dobivaju bespovratna sredstva na natječajima. Imao primjer, vinari iz Istre koji su mahom kandidirali gradnju novih ili proširenje i modernizaciju starih vinskih podruma sa salama za degustaciju, ali sredstva im nisu odobrena. U Strategiji piše da će tako biti i dalje, barem do 2030. Napredak se ne postiže uravnilovkom i diskriminacijom razvijenih, tu pričamo o indeksu razvijenosti, o bodovima, itd., već jednakim kriterijima za sve pa će tada isplivati najbolji, najsposobniji, odnosno na tržištu najkonkurentniji. Strategija je skup vizija kamo idemo, a ne kompromis. Ako želimo konkurentnu poljoprivredu u budućnosti, nju je potrebno mladom čovjeku učiniti atraktivnom. Digitalizirati je, automatizirati u najvećoj mogućoj mjeri, robotizirati, to nije više budućnost, to je sadašnjost. Također, mlade je potrebno jako motivirati za školovanje u poljoprivrednim zanimanjima jer će odlaziti birati zanimanja lakša, atraktivnija. Moraju vidjeti to ... [[Govornik se ne razumije.]] potrebno je digitalizirati poljoprivredu kako bi njome mogli upravljati. Ukratko, poljoprivredniku je potrebno ponuditi sustav. Od sjetvenog plana, ponuditi nekoliko kultura koje su u plodoredu najpogodnija za njegovo poljoprivredno zemljište, planirati proizvodnju kako ne bi sijali svi iste kulture, planirati sve potrebne agrotehničke mjere s ciljem što viših prinosa pa sve do organiziranog otkupa unaprijed poznate otkupne cijene kroz proizvođačke organizacije. O tome mora govoriti još više Strategija u sadržaju, tad će svaki poljoprivrednik znati što i koliko može očekivati za svoj rad i novac koji je uložio u poljoprivrednu proizvodnju. Potrebno je u svakom trenutku znati što je posijano na svakoj poljoprivrednoj površini, koje su agrotehničke mjere provedene i koliki je bio prinos na poljoprivrednoj površini. Država bi tako u realnom vremenu imala sve podatke o obrađenim poljoprivrednim površinama, o količini posijanog i vrsti sjemena, o utrošku zaštitnih sredstava, uloženima satima rada u proizvodnju, o proizvedenim količinama i ostvarenom prihodu. Tada imamo supstancu, znamo onda o čemu pričamo i kako planirati dalje. Imamo ARKOD sustav, potrebno ga je nadograditi, danas to nije problem. Imamo odlične informatičare, na kraju krajeva i u Hrvatskoj. Svakom poljoprivredniku bi to bilo vrlo jednostavno putem mobilnog aparata npr. unositi u sustav u trenutku događaja i onda oni poljoprivrednici koji unose sve navedene podatke u sustav, naravno da bi bili korisnici državnih potpora i dodatno stimulirani ako treba, pokazali put, a oni koji ne idu, ne bi možda trebali baš u istoj mjeri nagrađeni. Da li je to teško, ja mislim da nije. Ne piše. Možda nije Strategija taj dokument, ali ne znam onda koji di bi to trebalo, naravno, na jedan način, napisati. E to bi trebao biti način kako u bližoj budućnosti upravljati poljoprivredom. Ali prema tome što piše u ovoj Strategiji, do 2030. toga biti neće. E da je pisalo u njoj samo tih nekoliko rečenica do 2030. bi nam to bilo dovoljno, a ovako to nije strategija, to je štorija za malu dicu, kako bi mi rekli u Istri.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ministrice sa suradnicima, danas je pred nama Strategija za poljoprivredu do 2030. g. i nažalost stječem dojam da naša poljoprivreda neće dosteći strateški dokumenat koji će odgovoriti na sva pitanja naših poljoprivrednika. Prije svega, Strategija je po meni, preopširna i taj dokumenat neće riješiti probleme naših poljoprivrednika, ali ono što je vjerojatno za onoga tko je pisao, bitno, da će udovoljiti smjernicama za pisanje takvih dokumenata zajedničke poljoprivredne proizvodnje EU. Pokušao sam čitati ovaj dokument u više navrata i po meni nema odlike strategije. Nema izgova, nije napravljeno nekoliko temeljnih istraživanja, čiji rezultati bi trebali biti stupovi i nositelji strateških odluka ili barem ja te dokumente i ta istraživanja nisam vidio u ovoj Strategiji. I moramo shvatiti kako je nova ZPP EU usmjerena na ekološka i klimatska pitanja u jednakoj mjeri kao i na sektore koji su u biti osnova ZPP-a Europske unije. To je vrijedan pristup i treba ga pozdraviti, ali na žalost naša poljoprivreda nije na tom stupnju razvoja. Svakako da je potrebna skrb o klimatskim promjenama radi rizika koje klimatske promjene nose. Iz svega što se navodi u dokumentu ali nisam razumio što će se na primjer dogoditi sa plantažom suncokreta koja nije adekvatno osigurana i propada 20 dana prije žetve kao prošle godine u Slavoniji jer to je strateško pitanje. Koje instrumente ponuditi poljoprivrednicima i putem kojih tijela državne uprave, sa kojim osiguravateljem ili reosiguravateljem. To nije tržišni rizik, a u najvećoj mogućoj mjeri poljoprivrednik nema sredstava ili ne kvalificira za pomoć kako bi osigurao takvu zaštitu od klimatskih rizika. Zar to nije naš zadatak? Imate pravo kada u tekstu navodite i moguće prilike. Ali što je sa požarima u Dalmaciji i na otocima koji nisu podmetnuti i što će biti sa vinogradima koji će ovo ljeto na žalost gorjeti? Hrvatska je dugi niz godina pregovarala sa EU. U tim godinama, ali ponajprije sredinom devedesetih smo sustavno uništavali velike poljoprivredne kombinate ne bi li ih privatizirali radi prodaje nekretnina, a danas pokušavamo konsolidirati ono što je ostalo. A ono što je ostalo je pod hipotekama banaka ili već u nekom portfelju za otkup potraživanja. Potreban nam je fokus na stvaranje proizvoda sa visokom dodatnom vrijednošću, potrebno nam je više organske poljoprivrede jer ona je skuplja a može osigurati više osobne dohotke za zaposlene u poljoprivredi. Nije na poljoprivrednicima da čitaju strategiju i u svojim pauzama komentiraju green deal i promišljaju o bioraznolikosti. Naši poljoprivrednici, ribari, težaci trebaju jasnu informaciju i okvir koji će im pomoći da unovče njihovo znanje i iskustvo, te da mogu živjeti od svoga rada. Već 30 godina se govori o stvaranju poljoprivredne banke. Danas je za to kasno. Mnoge države EU imaju specijalizirane financijske institucije ili institucije u vlasništvu njihovih dioničara, te se kreditiranje poljoprivrede smatra vrlo važnom industrijom posebice ukoliko se koriste usluge još ponekog komitenta. Jer ozbiljne države imaju industriju, institute koji komercijaliziraju svoje ideje i koje dobivaju iz prakse, a imaju i zadruge koje bitno smanjuju trošak proizvodnje i povećavaju tržište. Dokument pred nama u dvije rečenice spominje suradnju sa znanstvenim institucijama, ali mi ne znamo tko i kada nam fali i koje studijske programe bi trebali osmisliti kako bi sektor postao konkurentniji. Zajednička privredna politika je jedna od zajedničkih politika EU i ona je horizontalna, pa bi u tom smislu trebali imati poveznicu sveučilišta, tržišta rada, gospodarstva ali u ovom dokumentu o tome nema ni riječi. Idemo malo na ciljeve. Ciljevi koji se navode što sam već u replici naglasio su zastarjeli. Mi ih trebamo planirati, a u mnogim državama EU se već provode. Kasnimo jer nemamo ni Centar za poljoprivredna predviđanja. S druge strane centar koji bi trebao biti pri sustavu obrazovanja, a koji se spominje u dokumentu ne postoji, nego se tek planira, dok u Austriji AKIS – Austrijski inovacijski centar i Centar znanja svoje planove provodi već nekoliko godina, koordinira radom, potražnjom za proizvodima od strane poljoprivrednika kao i od strane tržišta. Napose predsjednica Europske komisije je kao svoj vrlo značajan program bauhaus program obnove i revitalizacije zapuštenih i urušenih dijelova gradova ili pak industrijske ostavštine iz prošlosti među ostalim dočim okosnicu nove regerativne arhitekture predstavljaju novi materijali u prvom redu drvo. Evo upravo to drvo koje zajedno sa vodom predstavlja jedan od važnijih resursa koje imamo nije baš zastupljen u strategiji. Agrošumarstvo se u našem dokumentu pojavljuje dva puta vrlo sramežljivo, dok je Europska komisija uzela kao temelj poljoprivredne raznolikosti kao i Agroekologiju. Ali ono što je najžalosnije je to što je drvne mase koji je bio potreban za provedbu, izgradnju novih poljoprivrednih firmi ili možda čak drugih oblika u našoj, općenito u poljoprivrednoj proizvodnji smo došli do toga da ga izvozimo kao jeftinu sirovinu, a one proizvode ili polu proizvode koje uvozimo iz EU nemamo čak, više ljudi nemaju novaca niti za kupiti. Eto na istoj priči sa drvom smo i sa mlijekom. Izvozimo vrhunski proizvod, a uvozimo vodu obogaćenu praškom sa kalcij vitaminima i pitanje je kada ćemo ponovo te vrhunske proizvode gledati prolivene na cesti. Po meni u jednoj strategiji i općenito našoj poljoprivredi nestvarno. Zapravo strategija je trebala odgovoriti na pitanje što nam je prioritetno. Stvarno je prioritetno, te razvoj kojih segmenata poljoprivrede treba jačati, podupirati, ponuditi poseban program za otoke u sustavu znanja, ugraditi centre izvrsnosti pri STEM fakultetima jer oni su most između poljoprivrede i block china, te buduće umjetne inteligencije koje navodite u dokumentu, a ne sve one detalje iz tablice nakon dva, tri reda u integracija strategija sa stranice 52. Premda je okvirno 50% izravnog financiranja barem do 2027. godine naši poljoprivrednici u većini slučajeva nisu u mogućnosti dobiti kredite banaka, a za ostale oblike financiranja za koji su iznosi navedeni u dokumentu što zbog kolaterala koji se traži, što zbog neprilagođenog proizvoda financijske institucije, a gotovo 50% alokacije u segmentu koji će trebati neku vrstu vlastitog učešća. Vlada mora stvoriti na primjer sektor u HBOR-u ili Poštanskoj banci koji će razumjeti potrebe u sektoru.

To je veliko nerazumijevanje problema naših poljoprivrednika. Trebate znanje i nas u administraciji kako bi ponudili rješenja, jer ljudi zaposleni u sektoru svoj dio posla znaju, a mi pričamo u ništa, da ni sami sebe više ne razumijemo sa svim tim EU terminima koji poštenom čovjeku na polju, šumi, koči ama baš ne znače ništa. Na kraju, na stranici 54. govorite o okviru za praćenje Strategije pa tako navodite da će se velika važnost posvetiti logističkim centrima, po meni je jedan dobronamjeran savjet da tu u jednom pozitivnom smislu iskoristite državnu imovinu, da odredite 4 paneuropska smjera i napravite distribucijske centre, da izbjegnete manipulacije sa zemljištem poslovnih zona što imamo u Hrvatskoj 20 godina koje stoje neiskorištene i samim time, državnu imovinu na pravi način stavite u funkciju, prije svega da to bude proizvođačima pri ruci. Na kraju, kad vidimo da je ovo jedan strateški dokument koji bi trebao odrediti smjernicu kud će ići naša poljoprivreda u zadnjih 30, u, do 2030., mislim da je dokument pisan za neku Austriju, za neku Švicarsku, Njemačku, da jednostavno naša poljoprivreda nije na tom segmentu razvoja, koja može pratiti ovaj po vama, krovni strateški dokument.

Kao prvo, moram naglasiti da Strategija nije uzela sadašnje stanje. Bilo bi logično da krenemo od dana kada ćemo je usvojiti. Kao da nisu bitni. A odakle su ti ljudi otišli. Pogledajte kartu Hrvatske, pogledajte demografska bijela područja, otišli su ponajviše iz 5 slavonskih županija, onih županija u kojima je poljoprivreda temelj zapravo života. Pogledajmo broj OPG-ova, ja ću reći zapravo šta OPG znači. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.

Mislim da poljoprivreda koja u 30 godina je pala na trećinu stočarske proizvodnje, poljoprivreda koja je pala u mnogim drugim sektorima na polovicu proizvodnje zaslužuje ipak nešto bolji osvrt. Ciljevi i polazišta drugih strategija u drugim državam EU su potpuno jasni. To je prvo, proizvodnja i samodostatnost države za prehranu. I drugo, naravno, profitabilnost. Ljudi koji se bave poljoprivredom, moraju imati okvir u kome će zasnivati svoj život u Slavoniji, u mojoj Bilogori ili bilo gdje drugdje u Hrvatskoj. U ovoj Strategiji toga nema.

Da li je to ono što želimo? Da ukoliko dođe do problema, ukoliko trebamo prehraniti sami svoje stanovništvo, da ćemo zbilja jesti samo kukuruzni kruh i ništa više. Prije je bio izvoz ono što je bio okvir za poljoprivredu, od poljoprivrede se moglo živjeti. Ovaj puta možemo pogledati podatke za prošlu godinu. 900 milijuna eura deficita, toliko mi više uvezujemo poljoprivrednih proizvoda nego što izvezemo. Nama se govorimo da će EU nama biti prilika i našim poljoprivrednicima, međutim najveći deficit je upravo s EU-om, milijardu i 200 milijuna. To zapravo znači da niti država, a niti poljoprivrednici uz potporu države nisu to uspjeli, ja bih rekao, iskoristiti. Ono što bi cilj trebao biti ove Strategije je na okvir ovoga jasno. Povećanje proizvodnje kad govorimo u stočarstvu, proizvodnji mlijeka ili proizvodnji ratarskih i drugih kultura. I naravno, ono što je najvažnije, što se skoro nigdje ne govori, a to je profitabilnost. Kako će OPG živjeti u okvirima kada zapravo ne može računati niti na cijenu niti na sigurnost? I zbog toga je Slavonija i dobar dio Hrvatske koji se bavi poljoprivredom ispražnjen, to su ta bijela područja. Mladi poljoprivrednici su u ovoj Strategiji samo naznačeni. Ljudi koji su se trebali baviti poljoprivredom. Kada govorimo o onome što treba napraviti, napraviti zapravo mogućnost, ne da 1% onih koji se bave poljoprivredom dobiju 30% poticaja. Je li to pravedno, je li se na tome može osnivati budućnost Hrvatske i hrvatskog poljoprivrednika? To su službeni podaci, lako ih je provjeriti. Mi želimo model koji je vezan uz model, primjerice, Austrije, Slovenije, ne dalekih država, nego nama susjednih u kome zapravo broj stanovnika je u nekim slučajevima i porastao, a oni dijelovi koji se bave poljoprivredom radi takvog pristupa su dobili zapravo mogućnost jedne budućnosti. Da li smo ovdje spomenuli i ono što je isto ključno za nas? Da damo priliku i onim sektorima koji su među najboljima i najvažnijima. Ja dolazim iz Bjelovarsko-bilogorske županije, ali u Zagrebačkoj županiji, Koprivničko-križevačkoj, mi činimo apsolutno najveći dio ukupnosti stočarstva RH. Kad se pogledaju prigovori koji su dani od udruga, vezanih uz ovu Strategiju, od Baby Beefa pa na dalje, pokazuje se da uskoro, ako nastavimo sa ovakvom strategijom, čak i ono što je do neke mjere funkcioniralo, jer stočarstvo je dodana vrijednost, to je jedan od najvažnijih dijelova ukupnosti poljoprivrede, pitanje je da li će doživjeti i da li će dobar dio i tog dijela Hrvatske koji se bavi tim, tom poljoprivredom, nestati. Zbog čega mi ne spominjemo ono gdje smo savršeno, ja bih rekao, imamo savršene mogućnosti za bavljenje time, imamo vrijedne ljude, imamo onu mogućnost da ovog trenutka napravimo i tu iskorak. Ali za kraj ću naglasiti da uz sve ove manjkavosti moramo ipak zajedno promisliti kuda dalje. Dajemo si ciljeve koji nisu vezani uz vrijednost poljoprivredne proizvodnje jer cilj koji je ovdje jedini zadan se veže uz 30 milijardi kuna poljoprivredne proizvodnje za 10 godina. Pogledajte brojke, a prije 20 milijardi, kao što kaže Ministarstvo sada vrijednost, a naš cilj je 30 milijardi, ja moram čestitati ministrici, ona je taj cilj već ostvarila jer sa 5% inflacije kroz 10 godina tih 20 milijardi doći će do 30, da mi ne proizvedemo ni kilu pšenice više niti litru mlijeka više nego danas. Brojke koje su vezane uz proizvodnju, ovdje zapravo skoro pa ne postoje. I mi moramo napraviti nešto treće. Gdje je tu prehrambena industrija? Ukupnost vezanosti poljoprivrede uz prehrambenu industriju je ključ uspjeha Njemačke, Austrije i drugih. Oni često nazivaju ne poljoprivredu poljoprivredom, nego poljoprivredno-prehrambenim kompleksom jer logično je da oni koji prerađuju ono što poljoprivreda proizvede, da li se radi o mlijeku, da li se radi o kukuruzu, da li se radi o mesu, čine ukupnost onoga što želimo, a to je zapravo upravo taj kompleks. Ali šta želimo? Želimo da prehrambena industrija otkupljuje od domaćeg proizvođača, da se napravi taj dogovor, ja podržavam i sve ostalo, i povezanost sa turizmom, ali ovog trenutka poljoprivrednik nije poveznica prehrambenom industrijom, dok u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, i svagdje drugdje ima godišnje ugovore koji mu garantiraju, čak i višegodišnje otkup njihovih proizvoda, ne od države, nego od prehrambene industrije i čega se mi stidimo? Zašto ne uzmemo neke elemente koji će omogućiti dugoročnost i, ja bih rekao, ekonomičnost poslovanja? Mi pričamo o hektarima, pričamo o litrama, pričamo o svemu, pa i ja danas ovdje, ali ono što je najvažnije, ako poljoprivrednik i oni koji se bave poljoprivredom ne bude mogao živjeti od toga, onda on će otići. I to je zapravo ključ svega. Profitabilnost se pokazuje da je takva kakva je, pogledajte popis blokiranih OPG-ova koji se svakim danom sve više povećava pri FINA-i, ljudi koji ne mogu odgovoriti svojim obvezama, a tko su to? To su obiteljski ljudi koji se bave poljoprivredom i koji žele od poljoprivrede živjeti kao i u konačnici, njihovi preci.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je dokument Strategije poljoprivrede do 2030. g. kojeg ovo Ministarstvo izrađuje od listopada 2018. g. u suradnji sa Svjetskom bankom. Danas smo čuli da je ovo vrlo skup posao i iznosi čak 2,5 milijuna eura. Valjda zlatom otisnutim slovima. Čak štoviše, nacrt Strategije je predstavljen na 1. Sjednici Odbora za poljoprivredu u rujnu 2020. g. i već tada ste kasnili, ali evo, krenimo redom. Što se u međuvremenu događalo tijekom cijelih godinu i pol dana, od sada od nacrta do konačnog dokumenta? Strategija poljoprivrede sada ima završnu godinu, to je 2030. g., no što je s početnom godinom? Otkad će se ona primjenjivati budući Strategija 2020. je trebala biti donesena i koncem 2019. g. Uopće, da li je ovaj tekst Strategije prihvatljiv za sadašnju raspravu budući se svi podaci odnose na 2020. g. sa analizama od 2018. i 2019. g. Govorite o važnom krovnom dokumentu kojeg ovo Ministarstvo donosi godinama, a opet nije usuglašeno sa ključnim dionicima, što možemo iščitati iz komentara u javnom savjetovanju. Strategijom se uvodno opisuju obilježja hrvatskog poljoprivrednog sektora, pa tako kaže u poljoprivrednoj strukturi RH, prevladavaju kulture niske vrijednosti na oko 60% obradivih površina se proizvode žitarice, što ograničava veću produktivnost zemljišta. Nadalje, cijeli odlomak prijekornog leda na hrvatskog poljoprivrednika, da ga karakterizira niska produktivnost, loše vođenje poslovnih evidencija, slabo planiranje i vođenje poslovanja, nedovoljno osiguranje i slaba povezanost sa vrijednosnim lancem, te ih se sa od strane komercionalnih kreditnih institucija percipira kao vrlo rizična i slabo isplativa ulaganja u čime se pristup kapitalu za financiranje investicija je ograničen. Nedostatak ulaganja u kapital, tehnologije, istraživanje i razvoj dodatno koči produktivnost. Hrvatski poljoprivrednici su uglavnom mali i 70% poljoprivrednika obrađuje manje od 5 hektara poljoprivrednog zemljišta. Karakterizira ih fragmentirana proizvodnja usmjerena na proizvode niske vrijednosti i te pretežito sudjeluju u kratkim vrijednosnim lancima. Proizvodi neujednačene kvalitete i veći troškovi poslovanja dodatno slabi pregovarački položaj, te za njihovo jačanje u odnosu na prerađivačku industriju koja je vrlo koncentrirana je nužno povećati razinu udruživanja poljoprivrednih proizvođača. Svi se sa razlogom pitamo tko je odgovoran za stanje u hrvatskoj poljoprivredi, nesretni poljoprivrednik iz ulomka u strategiji ili ministarstvo koje se godinama bavi planiranjem i analizama, agencije koje provode online ankete daleko od realnosti i stvarnosti. Koliko je onih poljoprivrednika koji su odustali od svojih pitanja i kucanja na vrata savjetodavnih agencija tražeći savjet govori i demografska slika RH i iseljavanje mladih koji napuštaju svoje farme i odlaze raditi u inozemstvo. Pogotovo je ta slika vidljiva u Slavoniji i Baranji, a također i u Banovini. Postoji li ijedan primjer sačuvane proizvodnje? Ostavština ovog ministarstva će biti uništene šećerane, uništeno mljekarstvo, stočarstvo, sumnjivi primjeri zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta, ali sa dokumentima utisnutim zlatnim slovima Strategije poljoprivrede do 2030.g. kao skup nerealnih želja. Tko će se baviti poljoprivredom ako generacijska obnova nije razvojna potreba niti prioritet ove strategije? U strategiji se navode 4 strateška cilja, te 15 razvojnih potreba na koje je potrebno odgovoriti i to putem 6 područja intervencija. Ukoliko su i dobro detektirane razvojne potrebe područje intervencija ne nude konkretna rješenja, većinom su to uopćena rješenja koja bi valjda trebala biti propisana dodatno idućim dokumentima. Od 15 razvojnih potreba niti jedna se odnosi na generacijsku obnovu. Mladi poljoprivrednici navode se kroz različita područja intervencija i provedbene mehanizme, ali nisu prioritet. Smatramo da se mladim i malim poljoprivrednicima treba dati veći značaj u ovom strateškom dokumentu. U cijeloj strategiji je dan naglasak na primarni poljoprivredni sektor dok je proizvodnja hrane preradom tek djelomično i nejasno pokrivena. Na ovaj način prehrambena industrija ostaje uskraćena za jasne strateške ciljeve i rješenja vezana za budući razvoj. U strategiji nema ništa o socijalnoj uvjetovanosti koja će se koristiti u dodjeli potpora. Ona uključuje poštivanje načela, određenih načela kao što su prava radnika, socijalna i ekonomska prava. Ne navode se ni provedbeni mehanizmi vezani za socijalnu uključenost i jednake mogućnosti, ravnopravnost spolova, ranjive skupine, a ne ističe se ni da su ruralna područja posebno ranjiva zbog svoje ograničenosti u pristupu brojnim uslugama, bolnicama, prijevozu, te slabi ili nepostojeći pristup internetu. Digitalni jaz između urbanih i ruralnih područja snažno utječe na obrazovanje i poslovanje, o tome ni riječi. Također nema ni riječi o konceptu pametnih sela.

Žene nositeljice OPG-ova mlađe su životne dobi su bolje obrazovane i svakako to predstavlja pozitivan trend koji treba nastaviti i u budućnosti. Izostao je također naglasak i na jačanje lokalnih inicijativa, npr. kroz daljnji razvoj lokalnih akcijskih grupa i razvoj lokalnih razvojnih strategija. Smatramo da je primaran daljnji razvoj u okviru decentralizacije i jačanja svih dionika u ruralnim područjima. Pomalo nestvarno se spominje prednost moderna i dobro razvijena cestovna infrastruktura, a u izvješću koje smo ovdje raspravljali u HS o postojanju i prostoru u RH se govori o velikoj neujednačenosti i razvoju cestovnih mreža i činjenici da se u proteklih 20.g. bio je naglasak na razvoju autocesta. Nažalost dvije slavonske županije Virovitičko-podravska i Požeško-slavonska županija su županije koje nemaju niti jedan kilometar brze ceste ili autoceste. U kakvom su stanju te županije su pokazali i pokazatelji koje dvije županije stavljaju na začelje po razvijenosti u RH.

Primjerice, razvijene europske zemlje se ne muče sa iseljenim selima i napuštenim gospodarstvima. Ova strategija nema rješenje za napuštene kuće i poljoprivredna gospodarstva u ruralnim područjima.

Što reći nakon cjelokupne analize? Financijska sredstva koja su iskorištena za pripremu ove strategije preko projekta Svjetske banke poljoprivrednim rječnikom rečeno nisu urodila plodom. Najvažniji prioriteti nedostaju kao što su generacijska obnova, socijalna uvjetovanost, ravnopravnost spolova, kao i osnaživanje žena, značajne odredbe vezane za sigurnost hrane, ribarstvo, šumarstvo, jačanje lokalnih zajednica i brojne druge. Nisu jasno postavljene potrebe i prioriteti razvoja poljoprivrede do 2030.g., a provedbeni mehanizmi nisu dovoljno jasni. Ovo je jasan pokazatelj da Ministarstvo poljoprivrede nikako da od silnih planiranja prijeđe na realizaciju. Ministrica od svih tih puno planova kojem zadnjih godina svjedočimo i razbacivanje našim i europskim novcem nije do sada pomoglo hrvatskoj poljoprivredi. Tu smo gdje jesmo godinama. Ako vam je poljoprivreda toliko važna kao što već godinama govorite zar nije vrijeme da tu brigu o hrvatskom selu osjete i mladi i mali i srednji poljoprivrednici, a ne samo veliki i podobni.

Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice, poštovani državni tajniče sa suradnicom, dakle kada govorimo o strategiji razvoja ruralnog prostora netom prije početka ove rasprave obratio mi se jedan OPG-ovac, mladi čovjek sa završenim Agronomskim fakultetom iz Like koji mi je rekao da nema struju. Zatražio je za svoj OPG elektroenergetsku suglasnost i dobio dopis HEP-a kojim mu HEP traži za priključak ni više ni manje nego milijun i 380 tisuća kuna. Dakle, prije rata tamo je bilo struje, međutim on danas struju nema i da bi uopće nastavio živjet na tom području i raditi naravno, bavit se poljoprivredom on bi morao HEP-u uplatiti milijun i 380 tisuća kuna. Dakle, to je ona stvarna životna strategija razvoja hrvatskog ruralnog prostora. A sad se vraćamo ovoj pisanoj strategiji. Dakle, ova strategija je pisana na 140 strana, preopširna je to lista dobrih želja sa nejasno definiranim zadacima i ciljevima koja je prosječnom čitaću nečitljiva pa i nejasna. Strategija navodi kako je RH neto uvoznik poljoprivredno prehrambenih proizvoda sa deficitom robne razmjene koji je iznosio u 2020. godini 873,6 milijuna EUR-a. Nejasno je kako dolazi do tolikog deficita ako je poznato da su potpore u poljoprivredi po godišnjem izvješću Ministarstva financija o državnim potporama u sektoru poljoprivrede za 2020. Podsjećam novac za ovu isplatu refundira se iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi. Prijedlogom strategije nije dovoljno prepoznata važnost financijskih instrumenata koji su hrvatskoj poljoprivredi prijeko potrebni za održivost i unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje, ali i povećanje njenog obima. Podsjećam kako su u izvješću Europskog revizorskog suda za Hrvatsku za 2020. godinu prikazani podaci koji govore o iskorištenosti ESI fondova za razdoblje od 2014. do 2020. gdje se Hrvatska nalazi na pretposljednjem mjestu, lošija od nas je samo Italija. Hrvatska je dakle iskoristila do kraja 2020. svega 45% raspoloživih sredstava. Svi koji prate ovo područje svjedoci su dugogodišnjeg negiranja od strane vladajućih slabog povlačenja sredstava iz programa ruralnog razvoja. Ovo izvješće je potvrda kako akreditirana tijela nisu dobro složila mjere, nisu bila kvalitetna podrška potencijalnim prijaviteljima niti su pomogli hrvatskom selu da ojača koristeći europski novac. Iako je imala dovoljno vremena Hrvatska je zapravo nepripremljena i nespremna ušla u punopravno EU članstvo što se reflektira u neiskorištavanju i sporom povlačenju dodijeljenih planiranih financijskih sredstava. Izostala je kvantitativna i kvalitativna priprema i edukacija ljudskih resursa, ali prati nas i sporo i neadekvatno institucionalno prilagođavanje novonastalim potrebama s ciljem maksimalno mogućeg iskorištavanja financijskih mogućnosti. Mjerodavni su negirali sve zamjerke koje su im poljoprivrednici, ali i ostali zainteresirani sugerirali i prijavljivali. Kontakt između potencijalnih prijavitelja, govorim o malim i srednjim gospodarstvima i obrtima i onih koji i provode program ruralnog razvoja skoro da ne postoji. Ignoriraju se sve dobronamjerne sugestije. Isto se događa i s prijedlogom strateškog plana za naredno razdoblje. Niti smo revidirali prethodni program, niti detektirali manjkavosti i pokušali analizirati gdje smo i što krivo učinili, a sada donosimo novi u kojem opet ništa ne pitamo same poljoprivrednike. Izdvojit ću samo neke od problema s kojima se susreću poljoprivrednici koji se žele kandidirati na natječajima za novac iz EU fondova. Poljoprivrednici su suočeni s kompliciranim postupkom prijave na natječaje i nepotrebnim administrativnim zahtjevima, prekobrojnim izmjenama pravilnika i kriterija za dodjelu sredstava, nepostojanjem ili čestim izmjenama planova za raspisivanje natječaja te vrlo dugim postupcima od predaje zahtjeva do donošenje odluka o dodijeli sredstava. Oni koji su profitirali su zapravo veći poslovni subjekti, a manji su dakle obiteljska poljoprivredna gospodarstva ili poljoprivredni obrti ili premali za određene mjere ili preveliki ili prestari ili slično. Za njih ne postoji financijska podrška HBOR-a pa niti HAMAG-a, a najčešće sami moraju osigurati predfinanciranje ili financiranje projekata pa tek onda čekati povrat novca. Nažalost, poljoprivrednici nemaju dovoljnu podršku i potrebnu pomoć kako bi kvalitetno ispunili uvjete za prijavu na natječaje i unaprijedili svoja gospodarstva. Često su prepušteni savjetodavnim uslugama pojedinaca i tvrtki koja vrlo malo ili ništa ne znaju o mjerama koje su poljoprivrednicima na raspolaganju. Savjetodavci su uglavnom naučili kako tehnički zadovoljiti uvjete natječaja, a nemaju potrebna znanja koja su vezana uz predmet i ciljeve ulaganja koji bi vodili većoj produktivnosti i proizvodnji, a samim time onda i dohodovnosti poljoprivrednika. Dobar dio novca nije prihvatljiv trošak i poljoprivrednici ga ne mogu refundirati. Iz mjera programa ruralnog razvoja uposlenici Ministarstva poljoprivrede sufinanciraju svoje plaće što je potpuno pogrešno. Rješenje bi bio model prema kojemu se treba osigurati osnovnu plaću, a povećanje na plaću vezati uz postotak povučenih EU sredstava na polugodišnjoj razini. Tada bi uposlenici bili dodatno motivirani. Sve ostalo je besmislica i diskriminacija jer su kadrovi koji rade na EU programima više plaćeni od onih koji rade na nacionalnim izvorima i poslovima. Ako se pitamo što učiniti da se postotak povučenog novca popravi u narednom razdoblju i koji su izazovi pred Hrvatskom vezano uz to onda prvenstveno moramo rezimirati ono što je do sada učinjeno kako bismo odgonetnuli što smo krivo radili. Novi program svakako bi trebalo koncipirati u suradnji sa samim proizvođačima, mjere trebaju pratiti njihove potrebe i njihovu proizvodnju, a ne obrnuto, a to je da se na umjetan način prate želje ministarstva i Agencije za plaćanje u poljoprivredi. Savjetodavna služba treba biti na raspolaganju poljoprivrednicima. Poljoprivrednicima informacije trebaju biti lako dostupne. Dodatni problem stvara nepostojanje referentnih cijena. Poljoprivrednici nikad ne znaju da li će moći vratiti sva sredstva koja su uložili, pri tome se povećava njihov poslovni rizik. Primjerice Slovenija ima važeći katalog prihvatljivih troškova s maksimalnim priznatim iznosima koji olakšavaju poljoprivrednicima njihov financijski plan. Dodatno sumnju u transparentnost trošenja europskih sredstava pobuđuje i veliki broj postupaka koje provode nacionalne institucije poput DORH-a ili PNUSKOK-a, a posebno zanimanje budi rad Ureda europskog javnog tužitelja. Postavlja se pitanje zašto je on efikasniji od domaćih institucija poput ARPA-e koja je kontrolno tijelo i koja je prije europskog tužitelja trebala detektirati pogodovanja i korupciju i reagirati na vrijeme. Iz svega navedenog da se zaključiti kako naše ministarstvo odnosno Agencija za plaćanja bira kome će omogućiti europska sredstva, dok mali poljoprivredni proizvođač kojemu je to presudno za opstanak, ali i konkurentnost s europskim poljoprivrednikom do tog novca često ne može doći. Hrvatska za naredno razdoblje mora ozbiljno raditi na jačanju ljudskog i institucionalnog potencijala, čime bi se omogućilo brže i kvalitetnije korištenje dodijeljenih financijskih sredstava. Strateškim planom moraju se predvidjeti značajnija sredstva za prijenos znanja i informacija, te omogućiti privatnim savjetodavnim službama uz jasno postavljene i definirane kriterije sudjelovanje u tom procesu. Hrvatska poljoprivreda zahtjeva snažan pristup i konsenzus svih aktera na političkoj sceni. Tu mora postojati suglasje jer se radi o strateškom nacionalnom interesu. Strategija predviđa udvostručenje poljoprivredne proizvodnje do 2030., što je vrlo ambiciozno, ali provedivo u samo jednom slučaju, a to je da politika ima utjecaj kada treba jednoglasno u parlamentu prihvatiti strategiju, a sve drugo, dakle vođenje i promišljanje, pa i izradu strategije moramo povjeriti struci. Fiskalna politika odnosno porezna politika treba provoditi uredbu EU o poreznom rasterećenju poljoprivrednika. Porezno rasterećenje treba obuhvatiti izuzimanje izravnih plaćanja … [[Govornik se ne razumije]] smjera ruralnog razvoja iz oporezivanja poreza na dohodak i poreza na dobit.

Dakle, ne treba baš biti nešto vidovit da bi se znalo što će o ovome reći Klub zastupnika Domovinskog pokreta. Mi smo to rekli i u našoj tiskovnoj konferenciji otprilike prije 20 dana. Dakle, čeka nas najskuplja žetva, pardon, sjetva u povijesti hrvatske poljoprivrede. Dosadašnjim rastom cijene plina, idemo samo obić neke podatke, došlo je do ogromnog porasta cijene mineralnih gnojiva koja su već i prema današnjim cijenama preko 3 puta veće u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Dodatno uz porast cijena gnojiva trenutno događa se i porast cijena svih ostalih ulaganja u sjetvu. Prema navedenome ovogodišnja sjetva postaje najskuplja rekli smo u povijesti hrvatske poljoprivrede. Količina ulaganja u sjetvi negativno će se odraziti u svim sektorima poljoprivrede, najvećim dijelom u ratarstvu jer je isto najzastupljeniji oblik poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj, ali nažalost posljedično i u svim ostalima, poput primjerice u stočarstvu jer je prema količini uloženih sredstava neizbježno i povećanje cijena stočne hrane. Povećanjem cijene stočne hrane, a u prosijeku ona će otići gore preko 30%, stočarski sektor, a naročito mliječno govedarstvo doživjet će još jedan u nizu udara na njihov opstanak i tržišno preživljavanje. Jedan od scenarija također je i smanjenje proizvodnje prehrambenih proizvoda čime će doći do direktnog udara na i ovako narušenu samodostatnost naše poljoprivrede uslijed vjerojatno smanjene gnojidbe jer za punu vjerojatno naši poljoprivrednici neće imati novaca vodeći se uštedom ili nemogućnošću financiranja proizvodnje pri ovakvom porastu cijena. Za očekivati je i proizvodnju smanjene kvalitete, što će za posljedicu imati vjerojatno i porast cijena kruha i pekarskih proizvoda. Time će se kriza u poljoprivredi prenijeti direktno na svakog građana RH, a sve dok porast cijene potrošačke košarice neće pratiti i jednaki porast mjesečnih primanja naši građani jesti će sarmu, samo što će mnogi jesti kupus, a samo rijetki meso. U ime Domovinskog pokreta na Odboru za poljoprivredu prije 20-tak dana donijeli smo i javno predložili paket mjera koji bi trebao pomoći našim poljoprivrednim proizvođačima. Eto, ja ću vam ga predstaviti u 4 osnovne točke. To su nadoknada razlike cijena goriva i ostalog repromaterijala, beskamatni zajmovi, dodatno smanjenje PDV-a na repromaterijal i energente i reguliranje cijena plavoga dizela. Dakle, što se tiče prve točke naših prijedloga kako bismo dočarali nevjerojatan porast cijene mineralnih gnojiva poslušajte usporedbu. Cijena pšenice premium kvalitete u žetvi prošle godine iznosila je kunu i 40 lipa po kilogramu, danas je prosječna cijena pšenice prema tržišnom informacijskom sustavu u poljoprivredi 2 kune i 3 lipe, dakle riječ je o porastu od 45%, rekli bismo odlično, da, ali cijene gnojiva u istome su vremenu porasle za 300 do 350% Dakle, bilo je stoga nužno formirati oblik naknade u nabavci gnojiva pri čemu bi se prvotno odredila fiksna cijena za tipove gnojiva, a razlika u cijeni pokrivala bi se iz državnog proračuna. Jednak princip moguće je primijeniti prilikom nabavke ostalog repromaterijala čiji je rast cijena već utvrđen, a nastavit će se nažalost i u slijedećem razdoblju. Dio rješenja o kojem je dio zastupnika ovdje govorio jest i udruživanje proizvođača čime bi se naravno kod prodavača mogli ostvariti i veći rabati, ali u tome slučaju proizvođače bi trebalo dodatno administrativno rasteretiti. Ukoliko je moguće naravno potrebno je utjecati na same prodavače kroz smanjenje njihove prodajne marže, vlastitih naknada, a prodavače na neki način obeštetiti poreznim rasterećenjima odnosno smanjenjem brojnih davanja prema državi. Prednosti ove predložene mjere su svakako smanjivanje količine inputa koje poljoprivrednici moraju uložiti, ostvarivanje većeg profita i mogućnost daljnjeg ulaganja u razvoj gospodarstva. Veća ulaganja u proizvodnju dovest će u konačnici do većih i kvalitetnijih prinosa što sprječava moguće probleme u prehrambenoj industriji. Naime, može se dogoditi povećanje cijene brašna ukoliko na tržištu dođe do poremećaja u opskrbi brašnom ili pak pojava veće količine brašna slabe kvalitete. Druga točka koju smo predložili su beskamatni zajmovi. Prihvatljive cijene gnojiva i repromaterijala, dakle smanjenja u odnosu na sadašnje cijene preduvjet su proizvođačima za rentabilnu proizvodnju. Nužno je dakle omogućiti beskamatne zajmove u sektoru poljoprivrede u svrhu nabavke repromaterijala potrebnog za sjetvu i njegu usjeva. Dakle, za sjeme, za gnojivo i za zaštitna sredstva. Neka ti zajmovi predlažemo idu putem HABOR-a ili HAMAG BICRO-a. Prilikom davanja zajmova jako je važno poljoprivrednicima osigurati dovoljan period povrata sredstava na njima odgovarajući rok i broj obročnih plaćanja. Osigurana sredstava za nesmetano obavljanje sjetve i potrebne prihrane ili zaštite usjeva omogućit će daljnju poljoprivrednu proizvodnju na našim oranicama. Treća točka, na koju smo posebno ponosni je dodatno smanjenje PDV-a na repromaterijal i energente. Naime, jako smo ponosni što smo jučer vidjeli našeg premijera koji je predložio upravo to, pa evo zahvaljujem mu se u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta što je eto barem na tren poslušao oporbu, a to što je mjere predstavio kao svoje o smanjenju PDV-a na repromaterijal i energente u poljoprivredi smatrat ćemo samo kao sitni i lako oprostivi nestašluk. Četvrta točka je reguliranje cijene plavog dizela. Reguliranje cijene nužno je za proizvodnju naših seljaka. Uz smanjenje trošarina i ukupne cijene plavog dizela dolazi jasno i do manjih ulaznih troškova, a ostvaruje se sukladno tome i veća dobit za poljoprivredne proizvođače. Uspoređujući cijene plavoga dizela u proteklih 6 mjeseci došlo je do porasta od 1,30 kuna po litri, sadašnja je cijena 6,5 kuna nažalost zamrznuta ali najavljeni porast ide preko 7 kuna po litri. Rješenje koje nam je zamrzavanjem ponudila vlada nažalost samo je kozmetička mjera i uljepšavanje trenutne situacije s obzirom da upravo nakon isteka zamrzavanja kreće i period najintenzivnijih radova na hrvatskim poljima. Ovdje ističem da Vlada RH nudi rješenje u obliku naknade od svega 450 kuna za prvih 10 te 250 kuna za preostalih 10 hektara, dakle do količine od 20 hektara. Da pojednostavim, naš poljoprivrednik dobiti će novac za 50 kg po hektaru za prvih 10 hektara, za 30 kg gnojiva po hektara za idućih 10 hektara. Kako bi vam navedeni brojevi došli u perspektivu pšenica u svojoj proizvodnji zahtjeva preko 800 kg gnojiva po hektaru uz troškove naravno dodatne troškove sjemenske robe, zaštitnih sredstava pa i najma poljoprivrednog zemljišta što će ove godine naš seljak platiti sam po nikada višim cijenama. Mjere za pomoć poljoprivredi predstavljene jučer pomoći će naravno našim poljoprivrednicima no bojim se da su vatrogasne prirode. Izostanak odlučne, izdašne i pravovremene puno ranije redakcije, reakcije Vlade RH koje će obuhvatiti sve sektore poljoprivrede u jeku divljanja cijena govori da još uvijek vlada nije spremna odgovoriti na izazove, a sve na štetu hrvatskoga seljaka. Predstavljene mjere Domovinskog pokreta omogućile bi hrvatskom poljoprivrednom proizvođaču koliko toliko mirniji nastavak ulaganja, nastavak sjetve na hrvatskim oranicama, a time i proizvodnju kvalitetne hrane koja će hraniti naše građane.

Poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice, državni tajniče, razvojna strategija, moram reći da sam ih se u svom životu nagledao i najčešća korištena funkcija tj. dvije funkcije su copy pa paste. To tvrdim i za ovu jer nije napravljena na realnim pozicijama i razumijem zašto je to tako. Strategija mora postojati, mora biti široka da se u nju može svašta staviti tj. da se na nju može pozvati u bilo kojem trenutku i bilo kojem planiranju nečega. No, da krenemo od znači, kaže u viziji razvoja u suradnji sa predstavnicima poljoprivrednog sektora u Hrvatskoj određena je zajednička vizija prema kojoj će se proizvodi veća količina visokokvalitetne hrane po konkurentnim cijenama, povećati otpornost poljoprivrede, poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene uz održivo upravljanje prirodnim resursima te doprinijeti poboljšanju kvalitete života i povećanju zaposlenosti u ruralnim područjima. Super napisano. Pa nismo krenuli u ovoj strategiji ja ne vidim nikoga da je rekla proizvodnja nam je toliko kila, tona nečega, toliko litara nečega, toliko komada nečega to je današnja naša proizvodnja od toga mi danas krećemo u razvoj poljoprivrede i prema tome smo napravili strategiju. Nema toga, mi govorimo ovdje o nekakvim milijardama koje će kroz inflaciju vrlo brzo se poduplati i reći ćemo evo uspjeli smo. Ukupni izdaci za istraživanje i razvoj u RH su niski kaže. U razdoblju od 2008. do 2017. u prosjeku je izdvojeno 0,81% BDP-a pri čemu na poslovni sektor otpada 0,41% u usporedbi s EU 2% Znači prosjek unije 2%, a mi 0,40 u poljoprivredu, u znanost poljoprivrede, pa kako ćemo napraviti ovaj razvoj povećanje proizvodnje, jačanje sektora ali ne uključimo znanost. Kada spona između znanstvenih institucija i poljoprivrednih proizvođača uopće ne funkcionira. Mi imamo znanost, imamo poljoprivredne proizvođače ali fali nam spona između. Nitko ne prenosi tu znanost poljoprivrednim proizvođačima. Govorimo o pojmu konzervacijska obrada tla. Ja vas pitam koliko ljudi ovdje zna što je to u biti i kako se to provodi? Vrlo je jednostavno, ali treba ljudima objasniti kada, kako i što. Kaže strategija podupire ambiciju Europskog zelenog plana usmjerenog na preobrazbu ekonomskog gospodarstva, na gospodarstva bez emisija stakleničkih plinova na način da će se i dodatno smanjiti emisije stakleničkih plinova koje dolaze iz poljoprivrednog sektora. Koliki je CO2 otisak poljoprivrednih kultura u Hrvatskoj, glavnih poljoprivrednih kultura? Nitko ne zna. Na čemu ćemo planirati da ćemo smanjiti? Na smanjenju govedarstva, pa govedarstvo je nestalo smanjili smo ga, uništili. Ja u svom obraćanju se ne obraćam ministrici jer nije ona jedini krivac za stanje u poljoprivredi RH. Krivi su svi ministri i sve vlade koje su do sada se bavile problemima politike, poljoprivrede, svi su krivi i naši i vaši i moji, svi. Ali ajmo već jednom preći preko toga naši i vaši i shvatiti da nam je poljoprivreda nasušna potreba o kojoj moramo naći konsenzus da se konačno pokrenemo prema smjeru da smo samodostatni i da proizvodimo dovoljno hrane za sebe. Kaže strategija prikazuje prilike, strateške ciljeve, potrebe i ciljane intervencije za transformaciju poljoprivredno prehrambenog sektora u Hrvatskoj.

Privatne tvrtke koje prerađuju poljoprivredne proizvode pogotovo mesna industrija. Opet iz uvoza. Kako ćemo mi utjecati na njih pogotovo ako su oni privatizirani i imaju svoje vlasnike na koje ne može Vlada RH utjecati. Kako će utjecati na njih? Nikako. Znači oni rade ono što misle da je za njih najbolje. Kaže u poljoprivrednoj strukturi RH prevladavaju kulture niske vrijednosti na oko 60% obradivih površina proizvode se žitarice što ograničava veću produktivnost zemljišta. Pa zašto se proizvode? Pa zato što jedino za žitarice postoji organizirano tržište, jedini razlog. Kupuju ih Talijani, Austrijanci, Slovenci i plaćaju na vrijeme i plaćaju dobrim cijenama, pa zato je to. Ja bih proizvodio lubenice i papriku kad bi mi se isplatilo i proizvodim, ali samo proizvodim gubitke na tome jer nemam kome prodati, pola moram baciti. Kaže RH je neto uvoznik poljoprivredno prehrambenih proizvoda iako se nakon pristupanja EU bilježi kumulativni rad izvoza poljoprivredno prehrambenih proizvoda. Kojih? Pa upravo tih ratarskih. Pa nismo povećali izvoz nečega drugoga nego te ratarske proizvode koji kažemo da su niže vrijednosti oni nam održavaju trenutno poljoprivredu. Kaže, a najveći deficit ostvaren je razmjenom mesa, mliječnih proizvoda, jaja, meda, prerađevina hrane za životnije, voća, orašastih plodova, pića i alkohola. Pa zašto tu imamo najveći deficit? Pa zato što su nam svi trgovački lanci stranog vlasnika. Mi, prodaje se njihova roba u našim lancima, a ne naša roba. I naš najveći trgovački centar Konzum smo predali strancima, ni on nije više naš, pa nitko neće prodavati na taj način robu našu. Kaže, najveći trgovinski deficit ostvaruje se u razmjeni poljoprivredno prehrambenih proizvoda sa državama EU. To vam potvrđuje to jer svi centri su iz EU. Kaže, znači učinkovitost o kojoj se priča u ovoj strategiji, kaže najveću učinkovitost ostvaruju poljoprivrednici koji imaju potpore iz programa ruralnog razvoja usmjerene na investicije čime unapređuju tehnologije poslovanja i poboljšavaju ekonomski rezultat. Naravno to su oni veći koji dobivaju potpore unatoč tome što su veliki, koji uspijevaju zbog svog načina poslovanja i metoda pritiska izvlačiti novac iz europskih fondova i normalno da su oni konkurentniji od malih poljoprivrednika jer nažalost mali poljoprivrednici ne mogu biti konkurentni zbog toga što se ne uklapaju u fondove. Mi danas govorimo o tome da imamo porast mladih poljoprivrednika njihovih OPG-a. Pa imamo, zašto imamo? Zato što ja ne mogu ostvariti sredstva iz EU fondova jer se nigdje ne uklapam iako radim 27 hektara zemlje i što mi je činiti, 5 hektara prebaciti na sina, prebacit na sina i onda će on kao mladi poljoprivrednik dobiti 15.000 EUR-a za to što je mladi poljoprivrednik i ima svoj OPG, nebitno je što će koliko proizvodit. Znači i u ovoj strategiji postoji kaže, u razvojnim potrebama povećati pravičnost dodjele potpora dohotku. Pa netko se i ovdje zabunio, da se tako našalim, pa je napisao da treba povećati pravičnost, na ovaj način se priznaje da je nepravična podjela sredstava iz EU fondova. Nepravična je. Mi ne pomažemo malima, mi ne pomažemo, ne govorim ja o malima onima koji proizvode za sebe, govorim o onima koji proizvode za tržište, o tima ja govorim. Nažalost, premalo je vremena, ja bi ovdje mogao dva sata pričati o ovome jer pričam i s emocijom zato što sam i ja seljak i nije me sram reći da sam seljak, meni je to ponos jer su me tako moji profesori na agronomiji učili. Rješenja uvijek postoje, uglavnom su ona vrlo jednostavna samo treba postojati politička volja da se ona provedu. Mi iz oporbe ih ne možemo provoditi jer nemamo većinu, vi iz vladajućih struktura, iz vladajuće koalicije imate 77 ruku i vi ste odgovorni zašto se donose krivi zakoni i zašto neke stvari nisu dobre nije odgovorna ministrica, vi ste odgovorni zato što nemate hrabrosti se suprotstaviti onome što uništava našu poljoprivrednu politiku i poljoprivredna gospodarstva.

a, a govorit će poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš,

Ja ću govoriti kao zadnja u ime klubova i onda kad govorite kao zadnji u ime klubova imate dvije stvari. Jedna stvar je da su svi već sve rekli, pa onda morate ponoviti, a druga stvar da zapravo imate možda priliku ponoviti i naglasiti najvažnije stvari koje su bile, pogotovo kad su rekli nešto s čim se jednako tako vi možete složiti. Dakle, o čemu mi sad raspravljamo i raspravljat ćemo veći dio ovog dana, to je Strategija poljoprivrede do 2030. Ona u smislu forme ima sve ono što strategija treba imati, ali ono što bih mi voljeli da ima, da ima puno jače ulazne podatke i da tamo od stranice 54, pa nadalje, a to je onaj dio okvir i za praćenje i vrednovanje strategije, budimo jasniji i dosljedniji. Ono kako ja mogu okarakterizirati ovu strategiju to vam je na razini onog, to inače koriste Amerikanci, a korist ću i ja ovaj put, kaže puno je bolje biti mlad i bogat nego star i siromašan. To je zaključak strategije i ne možete reći da se na razini toga, dakle ja koristim što koristi neko drugi ne možemo načelno svi zajedno složiti. Kaže, vizija razvoja je proizvoditi veću količinu visoko kvalitetne hrane po konkurentnim cijenama, povećati otpornost poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene uz udruživo upravljanje prirodnim resursima, doprinjeti poboljšanju kvaliteti života i povećanju zaposlenosti u ruralnim područjima. Što mi tu možemo dodati ili oduzeti? Ništa. Hoćemo. Da li smo detektirali da imamo do sad problem? Imamo. A ono što bi trebali detektirat kako izać iz tog problema i nema tu bez obzira s kakvom ambicijom i idejom i sve ostalo uđete u mandat, nema ni jedan ministar i ministrica čarobni štapić kojim će čarobnim štapićem odjedanput riješit sve, ali ako ne možete, to vam je uvijek onaj problem, idete rješavat sve, a onda na kraju ne riješite ništa, dakle ajmo riješit jedan dio. Mi moramo znati što je realno i moguće riješiti do, dakle ako je strategija do 2030., ja o njoj neću raspravljati u kontekstu ko ju je radio, koliko košta, što ima ili nema, to su već, vjerojatno ste već to čuli nekoliko puta. Ja o toj strategiji zaista želim raspravljat na način šta je ulaz, kakvo nam je sadašnje stanje i što mi hoćemo. Ključno pitanje, što mi u Hrvatskoj hoćemo, da li hoćemo da, jer i ova korona koja je sad već tu 2.g. i živimo s njom i s njom i uz nju i bilo kako pokazala nam je sve mane koje imamo, sve, dakle pokazala je ne Europu i svijet nego je i nama pokazala mane koje imamo i problem koji imamo. Želimo bit samodostatni, ma nećemo bit i ne možemo bit i mi to možemo željeti, ja mogu željeti da ne znam svašta nešto, ali moram biti realna u onim okvirima u kojima je to realno moguće. Mi tu smo rekli da je niska produktivnost i da 70% se obrađuje na manje od 5 hektara. Zašto nam je niska produktivnost? Što ćemo napravit da nam ta produktivnost ne bude takva?

Dakle, tu imate niz stvari i niz želja, jedno je željeti, a drugo je realnost i onda kad dođemo do realnosti su meni uvijek zanimljivi okviri za praćenje i vrednovanje strategije. To je ono zanimljivo što mi trebamo biti i to je nešto što bi trebalo biti onako sveto pismo bilo kom, dakle upravljačkom kadru jednog ministarstva i reć, do 2030. su nam ciljevi ti, ti i ti, želimo to, to i to, hodogram je takav, takav, takav i onda stavite onu kvačicu odrađeno je. Kaže, želimo planirati povećanje rada za 60% Kaže, tom će doprinjet porast stočarske proizvodnje, te povećanje površina po trajnim nasadima i staklenicima. Dakle, tu čitam stočarstvo, a o stočarstvu ja zaista uvijek, uvijek nekako nastojim i ne želim biti saborska zastupnica znate ono opće prakse koja odande istrči tu i može govoriti o svemu. Ja već slušam i gledam problem stočarske proizvodnje. Na koji način? I kaže povećanje površina pod nasadima i pod staklenicima. I onda kaže da će veće produktivnosti doprinijeti i veće površine pod navodnjavanjem. Fine! Odlično! Od '95. godine u nizu strategija koje sam imala prilike vidjeti sa aspekta korištenja voda, korištenja poljoprivrednih, korištenja šumskih površina, to su one strategije, dakle ja sam u životu imala prilike raditi i na programima i strategijama koje su vezane uz prostorno planiranje. I ja uvijek moram priznati o temi poljoprivrede, korištenje poljoprivrednih površina, korištenje šumskih površina, temi navodnjavanje uvijek gledam u kontekstu onog što je moj alat. Dakle, alat kojim sam se bavila i način na koji to želimo planirati i u budućnosti koristiti načine na koje se koriste je to međusobno isprepleteno jer postoje zemlje koje su imale one sektorske strategije gdje svaki sektor radi za sebe kad govorim o prostornom planiranju, a mi smo se uvijek odlučili da gledamo sve sektorske strategije i onda to vidimo kroz prostorni plan i to bi trebalo se čitati i u prostornom planu Republike Hrvatske. Dakle, temu navodnjavanja je tema koja nema niti jedne strategije koja je vezana uz vodu koja ne govori o temi navodnjavanja, od nesretnog kanala Dunav – Sava pa na dalje. Nema niti jedne Vlade u zadnjih četiri, pet Vlada koja je jedna od svojih tema koje ima, ono što će napraviti u mandatu je tema navodnjavanja. Gdje smo točno s tim došli? Što ćemo točno to napraviti? Ono što vam ja hoću reći papir trpi Na papir, dakle imamo strategiju, donijet ćemo strategiju, nakon par godina će netko reći daj da vidimo to. Ali ono što u strategiji treba vidjeti, treba vidjeti šta hoćemo. Ja iz ove strategije u konačnici ne čitam kakva to Hrvatska vezana uz poljoprivredu, kakvu to Hrvatsku hoćemo? Jel' hoćemo razvijati jedno, drugo ili treće i nećemo moći razvijati jedno ili drugo, treće. No nešto se o tome, na nešto od toga se moramo odlučiti. Nitko ne dođe za ovu govornicu ili rijetko tko da ne govorimo, sad nam je apsolutno hit tema. Jedno vrijeme je hit tema bilo održivi razvoj, pa smo svi govorili o održivom razvoju. Sad smo održivi razvoj zaboravili, sad govorimo o zelenim razvojima, zelenim planovima, klimatskim promjenama, borba protiv klimatskih promjena, način na koji ćemo se boriti protiv toga. Sve to imamo na papiru, hajmo vidjeti što je u stvarnosti, hajmo vidjeti kako ćemo to napraviti. Hajmo vidjeti što hoćemo s tim dobiti? Ova Strategija je tema da ukazujemo na probleme koje imamo u poljoprivredi. Ono što bih ja iz ove strategije zaista voljela vidjeti, a to na žalost što ne vidim a to je da, pogotovo ova glava VIII. – Okviri za praćenje i vrednovanje ne strategije, nego ono što o tome piše kakvu mi to zemlju u smislu poljoprivrede vidimo. Što mi to vidimo? Da li vidimo ponovo miš-maš pa malo idemo malo zeleno, pa ćemo malo imati komasacije, pa ćemo malo imati poljoprivrednih domaćinstava, pa ćemo se malo baviti sa ovim, pa ćemo malo odraditi ovo. Dakle, ovo razdoblje do 2030., 2030. je kolegice i kolege sutra. Ono što zaključno hoću reći to ću i ponoviti. Strateški dokument iz tog se vidi revizija razvoja jednog sektora vezano uz određenu problematiku i određenu politiku. Na žalost iz ove strategije mi to ne vidimo. Sad ćemo napraviti jednu malu stanku iz tehničkih razloga, pa ćemo se ponovo vidjeti u 15,10 minuta.